narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.

Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutan 143 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine. Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Izvolite. Uvažena predsednice, uvaženi poslanici, uredbom Vlade Republike Srbije iz januara 2012. godine o planu mreža zdravstvenih ustanova uvršteno je osnivanje i Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru koji bi obuhvatao teritorije grada Novog Pazara i opštine Tutina. Gradske vlasti su još 2009. godine ušle u proces pripreme osnivanja ove institucije i osnovali su petočlanu grupu od članova predstavnika grada i lokalnog doma zdravlja i izradili su jedan zaista kvalitetan elaborat, odnosno analizu opravdanosti osnivanja ovog zavoda. Na taj elaborat bio je izuzetno zadovoljan, zadovoljni su bili predstavnici iz Instituta za javno zdravlje dr Milan Jovanović Batut i on je dobio pozitivnu ocenu. Grad je nakon donošenja odluke otišao i korak dalje i pronašao je i dao je na dodelu određeni prostor koji je izuzetno povoljan koji se nalazi na samom ulazu u grad koji je deo, praktično, doma zdravlja, koji ima poseban ulaz i vrlo je adekvatan za privođenje nameni, odnosno za vršenje aktivnosti koje se vrše u samom zavodu za zdravlje. Sam prostor je nešto malo oštećen, tako da je predračunom predviđeno da je potrebno oko pet miliona dinara za njegovu, da kažem, reanimaciju, adaptaciju i stavljanje u samu upotrebu. Moram da kažem da imam informaciju da 2013. godine je praktično ova suma bila opredeljena u budžetu i da je i taj budžet to predvideo, međutim, nije došlo do plasiranja tih sredstava na šta je imao zamerku i sam revizor. Želim da, s toga predložim Vladi da ova sredstva koja su neophodna za adaptiranje ove ustanove predvidi u predstojećem rebalansu budžeta i želim da upitam ministra zdravlja, kada će ova preko potrebna ustanova građanima Novog Pazara i Tutina biti osnovana? Kao predstavnik lokalne samouprave želim da naglasim da lokalna samouprava grada Novog Pazara će dati podršku bilo kakve vrste da u gradu Novom Pazaru postoje zaista veliki broj kvalitetnih i stručnih kadrova, da posedujemo i nešto opreme od bivšeg higijenskog zavoda, da se svakodnevno javljaju ljudi, odnosno oni koji bi hteli, donatori, da pomognu finansijski osnivanje i funkcionisanje ove ustanove. Kao primer, želim da naglasim da je prošle godine Češka razvojna agencija ponudila finansiranje programa u vrednosti od 100 hiljada dolara kojim bi se u potpunosti opremila laboratorija koja je centralni deo i koja je najskuplji deo ovog higijenskog zavoda, odnosno ove zdravstvene ustanove koja se želi osnovati. Želim da zaključim i vrlo je jasno da ovakvim osnivanjem ovakvih centara učinićemo mnogo toga na kvalitetnoj organizaciji zdravstvene zaštite, na preventivi, na higijeni, a za to, kao što sam naveo, su neophodne mala, zaista mala, odnosno skromna sredstva. Verujem da je nesumnjivo da su ovakvi projekti ono što je kurs i imperativ ove Vlade, projekti koji malim sredstvima i boljom organizacijom i štednjom dovode do značajnog poboljšanja zdravstvenih usluga, zato i pozivam Vladu, odnosno ministra zdravlja da moje argumente podrži. Značaj ove ustanove za podizanje zdravstvene zaštite i kvaliteta zdravstvene usluge je veoma veliki. Vi znate da, odnosno elaboratom smo predvideli da praktično ova ustanova ima pet svojih značajnih jedinica koja će se baviti promocijom zdravlja, analizom, planiranjem, organizacijom zdravstvene zaštite, informatikom, biostatistikom itd. Obzirom da je deo Sandžaka koji pokriva ova oblast endemsko područje za brojne bolesti za sarkoidozu, tuberkulozu, za brojne neoplazme, pre svega karcinome bronhija i karcinome debelog creva, endemsko područje sa visokom stopom incidence, dijabeta i koronarnih bolesti smatram da će preventivom koji nudi ova institucija doprineti na poboljšanju. Reč ima Marko Đurišić. Poštovana predsednice, uputio bih pitanje premijeru Vlade Republike Srbije. Naime, jedna od prvih mera koju je nova Vlada uvela bila je promena radnog vremena. Tada je rečeno da će se time postići veća efikasnost rada u javnoj upravi i pokazati posvećenost promenama koje su nam potrebne. Kako se ovih dana navršava sto dana od izbora nove Vlade i verovatno će na razne načine to biti obeleženo, moje pitanje je kakva je analiza rezultata te prve mere koju je Vlada uvela od 1. maja ove godine? Da li je povećana efikasnost i u kolikoj meri? Da li je bilo nekih otpora u sprovođenju te odluke? Da li je bilo nekih negativnih posledica? Ja mislim da ako je trebalo dva dana da se dođe do toga, da je to jedna dobra mera da posle sto dana, odnosno tri meseca može da se napravi analiza, koji su rezultati toga. Takođe, da li će Vlada dati neku preporuku školskim odborima da možda i oni promene radno vreme škola, da se ne bi dešavalo kao što se dešavalo tokom maja meseca da učenici mlađih razreda, deca od sedam osam godina dolaze u školu sat vremena pre početka nastave. da nema ko da se brine o njima tih sat vremena, jer su roditelji morali ranije da ih ostavljaju kako bi morali da se jave na posao u skladu sa odlukom Vlade da se promeni radno vreme na 7,30 časova? Tada je rečeno od strane ministra prosvete da je kraj školske godine, pa da nema mogućnosti da se menja radno vreme škola, ali kako za mesec dana počinje školska godina, zanima me da li će Vlada, odnosno Ministarstvo prosvete uputiti neku sugestiju školskim odborima, koji utvrđuju radno vreme škola, da se i ono pomeri u skladu sa novim radnim vremenom u javnoj upravi? Hvala. Izvolite. Hvala. Poštovana predsednice, poštovani narodni poslanici, s obzirom da ovih dana raspravljamo na temu privatizacije, moje pitanje upućeno je baš u tom smeru. Tiče se privatizacije fabrike mineralne vode „Milan Toplica“ u okolini Prokuplja u selu Tulare. Inače, izvor vode korišćen je još u doba neolita, kasnije korišćen u rimsko vreme kao banja sa lekovitom vodom. Dvadesetih godina prošlog veka počinjemo sa proizvodnjom vode na istom tom izvorištu, vode koja će 1933. godine u Parizu i 1936. godine u Londonu na svetskim sajmovima osvojiti zlatne medalje za kvalitet. Takođe, voda je osvojila i tri „Beogradska pobednika“ za kvalitet. Godine, 1968. se pravi priv put fabrika koja parira sa svojim kvalitetom vode i količinom vode „Radenskoj“ i „Knjazu Milošu“ Znači, stoji rame uz rame na svetskom i na našem tržištu. Prvi put se susrećemo sa problemom 2001. godine. To je bila prva privatizacija, a 2002. godine je već raskinuta na inicijativu lokalnih čelnika koji su smatrali da je ugovor štetan. Lokalni čelnici su jednog od svojih čelnika postavili na mesto direktora. Godine 2004. sledi druga privatizacija aukcijom, na kojoj Slobodan Radulović ispred „C marketa“, Miko Brašnjević ispred „EKO-Produkta“ i Dušan Knežević ispred „Atlas-sistema“, kupuju ovu firmu. Nakon stečajne mafije u kojoj su dva od tri člana prozivana, raskinutje ugovor o privatizaciji i, bez obzira na sve to, kupci su ipak uspeli u nekoj meri da ostvare ono što su zacrtali u ugovoru, a to je izgradnja hale od 2200 kvadrata, dve bušotine mineralne vode, nove bušotine, kao i nove mašine za flaširanje 12 hiljada boca mineralne vode u satu. Nakon raskidanja privatizacije, firma 2009. godine ulazi u stečaj, a 2011. godine iz stečaja biva kupljena neposrednom pogodbom od strane „Import International“, vlasnika Slobodana Simića i od 2011. godine nema nikakvih vidljivih aktivnosti. Kada kažem vidljivih aktivnosti, nema novih radnika, nema zapošljavanja, nema ni starih radnika, ima samo vode koja otiče u reku. Interesantno je da je ista firma kupila i „Prokupac Prokuplje“ i „Prokupac Beograd“, koji su od nedavno u stečaju.

To ostavljamo da se bave neki drugi organi. Ono što je strašno jeste da voda 10 godina ističe i proističe i teče u reku Toplicu 18 litara vode u sekundi. Samo da napravim poređenje, izvor „Prolom vode“ izbacuje 11 litara vode u sekundi, a „Milan Toplica“ 18 litara vode u sekundi. Mislim da je veoma bitno da kažem da tu vodu trenutno, koja otiče u Toplicu, koristesamo seljaci koji svoju stoku vode da poje i takođe domaćice koje kažu izuzetno dobro peni, što mislim da je strašno za mineralnu vodu koja se na taj način koristi. Koliko vode otiče i koliko je vode oteklo, možemo samo da izračunamo ako uporedimo da 18 litara ističe u sekundi, puta 60 da izračunamo koliko ističe u minutu, pa puta 60 da izračunamo koliko ističe u jednom satu, pa puta 24 da vidimo koliko ističe u jednom danu. Nije mi bilo teško da izračunam, to je 1.555.200 litara u toku jednog dana, više od 1,5 miliona litara vode. Vi sami izračunajte koliko je to za mesec dana, koliko je to za godinu dana i koliko je to za 10 godina. Ovde je veoma bitno da se postavi pitanje same privatizacije. Moje pitanje je upućeno Ministarstvu privrede, Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstvu rudarstva i Agenciji za privatizaciju. Da li je firma „Invest Import International“ ispunila svoje ugovorene obaveze? na šta se obavezala i šta je ispunila? Kolika je izdašnost izvora „Milan Toplica“ Kakav je kvalitet i sastav vode „Milan Toplica“ Koliko izvora tačno postoji, odnosno koliko bušotina? Ako ima, da li je uredno plaćala sve takse? Ako nije ispoštovana ugovorna obaveza, koje su mere koje će Agencija za privatizaciju preduzeti? Hvala. Hvala, gospođo predsednice. Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću današnje pitanje uputiti ministru zdravlja, a tiče se problema vanbolničkog porodilišta, koje je u Preševu zatvoreno 1988. godine, znači pre više od 25 godina.

Pre tri godine počelo se raditi na osnovu jednog poprilično sumnjivog projekta, po kojem je trebala stalna praksa u starom objektu, da izgubi svoje poslovne prostorije, ordinacije i da se taj objekat rekonstruiše u porodilište. Uz pomoć Vlade, a i donacije Evropske komisije na početku ove godine je završena rekonstrukcija.

Međutim, prošlo je tri meseca i nema ništa od tog zakazanog termina, od tog obećanja. I dalje ta oprema i taj rekonstruisani objekat stoji prazan. Ne funkcioniše ništa. Pre nedelju dana imamo jednu reakciju lekara ZC u Vranju koji veoma oštro reaguju i upućuju kritike i Koordinacionom telu i Ministarstvu da u ovom vanbolničkom porodilištu, ovo što je pripremljeno i na osnovu informacija, koštalo je 1,5 milion evra, nema uslova za normalan rad. Oni kažu da nema adekvatnih stručnjaka, neonatologa, transfuziologa, anesteziologa, hirurga i svih drugih pratećih stručnjaka koji bi omogućili normalan rad porodilišta. Moje pitanje je normalno – šta je Ministarstvo, pored ovog investicionog dela, rekonstrukcija objekta vanbolničkog porodilišta, uradilo u kadrovskom osposobljavanju za normalno funkcionisanje porodilišta i koji je plan?

Ponovo bi bilo novo pitanje - da li je Ministarstvo dalo saglasnost za izgradnju tog novog objekta za opštu praksu doma zdravlja u Preševu? Ostaje pitanje - kada će konačno da profunkcioniše, da ponovo funkcioniše, porodilište u Preševu i kada će se rešiti kadrovski problemi koji, po svemu sudeći, do sada nisu bili na dnevnom redu? Jovana Jovanović. Poštovana predsednice, koleginice i kolege narodni poslanici, prema zaključcima koje je donela Narodna skupština Republike Srbije, a povodom razmatranja izveštaja Zaštitnika građana iz 2012. godine, koji su usvojeni 1. jula 2013. godine, Vlada je bila obavezna da jednom u tri meseca Narodnoj skupštini Republike Srbije podnose informacije sa podacima razvrstanim po organima i imaocima javnih ovlašćenja na nivou Republike, a koje sadrže podatke o broju preporuka koje je Zaštitnik građana uputio organima državne uprave i imaocima javnih ovlašćenja na nivou Republike, kao i broj izvršenih i ne izvršenih preporuka i o razlozima za ne postupanje po istim preporukama. Međutim, Vlada to do sada nije učinila. Kada smo razmatrali izveštaj Zaštitnika građana za 2013. godinu, 5. juna 2014. godine, zaključci koji su tada doneti sadrže identičnu odredbu, ali sa izmenjenom dinamikom izveštavanja, odnosno Vlada bi trebala na šest, umesto dosadašnja tri meseca, da podnosi informacije Narodnoj skupštini Republike Srbije. Smatram da bi ovaj izveštaj Zaštitnika građana mogao biti od neprocenjive pomoći Vladi i Skupštini u vršenju nadzora nad radom ministara, odnosno ministarstva, ali mogu biti od pomoći i ministarstvima u odnosu na organe nad kojima oni vrše nadzor. Moje pitanje je upućeno predsedniku Vlade – kada će Narodna skupština Republike Srbije dobiti povratne informacija u vezi sa postupanjem po ovim navedenim izveštajima i preporukama. Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini za upražnjena poslanička mesta, kako bismo omogućili njihovo učešće u radu Narodne skupštine. Uručena vam je Odluka Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini. Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnim poslanicima, sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Gordani Topić i Đorđu Čabarkapi, izabranim sa Izborne liste Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije i Jedinstvena Srbija. Na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Gordani Topić i Đorđu Čabarkapi. Čestitam narodnom poslaniku na izboru. Poštovani narodni poslanici, molim vas da, saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini, pristupite polaganju zakletve. (Predsedavajuća čita tekst zakletve, a narodni poslanik ponavlja.) "ZAKLINjEM SE DA ĆU DUŽNOST NARODNOG POSLANIKA OBAVLjATI PREDANO, POŠTENO, SAVESNO I VERNO USTAVU, BRANITI LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE I PO NAJBOLjEM ZNANjU I UMEĆU SLUŽITI GRAĐANIMA SRBIJE, ISTINI I PRAVDI"

Dozvolite mi da vam čestitam u ime Narodne skupštine Republike Srbije. Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Dragan Jovanović, Borisav Kovačević, Jelisaveta Veljković, Milan Korać, Snežana Malović i Ivan Karić. Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam, povodom pretresa u pojedinostima o Prvoj tački dnevnog reda, pored predstavnika predlagača dr Kori Udovički, potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave, i dr Dušana Vujovića, ministra privrede, pozvala da sednici prisustvuju i: Nenad Mijailović, pomoćnik ministra privrede, Marijana Radovanović, v.d. direktora Agencije za privatizaciju, i Branka Radović, savetnik direktora Agencije za privatizaciju.

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Zoran Živković, Vladimir Pavićević, prof. dr Vladimir Marinković, Neđo Jovanović, Dubravka Filipovski, Nenad Čanak, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić, Dejan Čapo, Milan Korać, Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Biljana Hasanović – Korać, Slobodan Homen, akademik Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, dr Blagoje Bradić, Ivan Karić, Borislav Stefanović i Gordana Čomić. Narodna poslanica Dubravka Filipovski, pisanim putem, povukla je amandmane na čl. 7. i 30. Predloga zakona. Primili ste mišljenje Vlade o amandmanima, kao i izveštaje Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na naziv iznad člana 1. i član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Kao što znate, poslanik Pavićević i ja smo protiv donošenja ovog zakona. Smatramo da su ponuđena rešenja bila sadržana u postojećem zakonu i da su eventualne male izmene mogle da budu izvršene time što bi se doneo zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji. Već sam govorio u načelnoj raspravi o tome da je ostalo malo preduzeća za privatizaciju, da postojeći zakon nije prepreka u ostvarivanju te privatizacije, nego je upravo ne stvaranje opštih makro-ekonomskih stabilnih uslova za dalje sprovođenje privatizacije, a to se u razlozima za donošenje novog zakona stavlja kao glavni argument za šta treba doneti novi zakon. U ovom zakonu ima dosta rešenja koja praktično ozakonjuju ono što je u prethodnom zakonu bilo nezakonito, tako da bi mnoge od ove 24 privatizacije ili 224, kako ja mislim, koje su sumnjive ili nezakonite, bile zakonite da su vođene po zakonu koji vi predlažete. Konačno, ovde se uvodi slobodna pogodba koja je sakrivena iza strateškog partnerstva i to su sve razlozi zbog kojih mislimo da ovaj zakon ne treba doneti. Videćete od amandmana do amandmana da su mnogi članovi samo ispremeštani u odnosu na prethodni zakon, da nešto što je bilo objašnjeno, odnosno definisano u članu 4. starog zakona sada prebačeno u član 3. ili u član 5. To je nepotrebno trošenje vremena sa samo jednim ciljem da se kaže – donet je novi reformski zakon za 200 ili 300 preduzeća na koja će se, u najboljem slučaju, primenjivati.

Izvolite. Uvažena predsedavajuća, poštovani ministre, kolege poslanici, moram da se osvrnem na rad jučerašnjeg odbora i ono što smo sada imali prilike da čujemo od strane predlagača amandmana, a to je da je juče na odboru predlagač došao u ime dva nezavisna poslanika da kaže da će povući amandmane, ukoliko se prihvate određeni amandmani iz drugog seta izmena i dopuna Zakona o stečaju. Mi smo raspravljali o 94 amandmana, izjašnjavali se, u kojima se svaki od njih odnosi na briše se član. Suštinski smo raspravljali o 22 amandmana iz oblasti Zakona o privatizaciji. Prema tome, jučerašnji dan je pokazao suštinu predlagača i amandmana kojim je hteo da napravi jednu pijacu na kojoj jednostavno niko nije želeo da učestvuje u tome. Ukoliko želite da brišemo amandmane, želimo da brišete zakone, znači ne želite da učestvujete u bilo kakvoj raspravi. Ako ne želite da učestvujete u raspravi onda to javno recite, a ne da izlazite iz političke anonimnosti na način taj što ćete 94 amandmana davati pod zavesom – briše se, briše se. Odavno je narod Srbije izbrisao političku opciju za koju se zalažu pojedinci koji su predlagači.

Uvažena predsednice, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici i narodne poslanice i građani Srbije, o ozbiljnosti i radu narodnih poslanika koji su podneli ovaj amandman i sledećih 94 amandmana, ne bih govorila. Ali, prosto dužnost mi je da građane Srbije upoznamo i kažemo šta u njima piše. Kao što je moja prethodnica rekla, u svima je isti tekst – briše se, jedino su članovi Zakona o privatizaciji različiti. Inače, ispred nas je, kao što rekoh 94 amandmana sa istim tekstom, podneti od samostalnih poslanika, gospodina Zorana Živkovića i Vladimira Pavićevića. U svim amandmanima isti tekst jedina je razlika u broju člana. Srpska napredna stranka neće podržati ove amandmane jer ovo predstavlja jednu neozbiljnost. Građani Srbije su 16. marta jasno rekli kome veruju i koga su želeli da izbrišu sa političke scene Srbije. Ne bih više dužila, još jednom ponavljam SNS i poslanici SNS neće podržati ove amandmane, jer ovaj Zakon o privatizaciji, tačnije Predlog zakona o privatizaciji daje šansu preduzećima kojima treba dati šansu da počnu da rade.

Dame i gospodo narodni poslanici, predlažem da se ne prihvati ovaj amandman, amandman na član 1. predloženog zakona. Moram, gospođo predsedavajuća, da izrazim svoj protest zbog ovakvog poigravanja sa amandmanima, poigravanja sa zakonom, ali poigravanja sa čitavom Narodnom skupštinom, ali i građanima Srbije. Meni je apsolutno neshvatljiv uopšte ovakav pristup u pisanju i predlaganju amandmana i neverovatno mi je da smo uopšte došli u jednu takvu situaciju. Ovakvo predlaganje amandmana, gde kaže – briše se član taj i taj - briše se i to se posle ponavlja još 94 puta sa potpuno istim obrazloženjem. Dakle, apsolutno isto obrazloženje, samo se član menja. To je meni potpuno neprihvatljivo i zaista smatram da je ovo poigravanje. Dame i gospodo, predloženi zakon je isuviše važan i ozbiljan da bi sebi dozvolili takav luksuz da se igramo sa ovim zakonom i to na ovakav način, ali to je nešto što govori o predlagaču i o njegovom shvatanju bavljenja politikom. Samo da dodam, pravo poslanika je da podnose amandmane, a pravo je drugih da prokomentarišu, tako da nema replike na to. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Vi imate pravo da podnosite amandmane kakve god želite, pravo da komentarišete te iste amandmane.

Zahvaljujem se. Ja bih, kao poslanik Ujedinjene seljačke stranke na listi SNS, u potpunosti podržavam moje prethodne saradnike i kolege poslanike SNS, jer mislim da je ovo malo neozbiljno, da se podnose amandmani od 1. do 95. u Zakonu o privatizaciji gde samo piše – briše se. Inače da podsetim dolazim iz jedne male opštine, Svrljig koja je u prethodnom periodu do 2000. godine bila jedna od razvijenih opština u Srbiji, gde su od 2001. godine pa na ovamo urađene samo neke privatizacije, a prva je urađena 2001. godine. Urađena je privatizacija firme „Krzno“, gde su ljudi koji su kupili firmu „Krzno“ po zakonu koji je donesen 2001. godine tu firmu odmah uništili. Roba koja je bila u toj firmi bila je u vrednosti tri puta većoj nego za koju je sama firma prodata.

Siguran sam da će se ovim zakonom stvarno poboljšati život svih naših ljudi u našoj Srbiji.

Uvažena predsedavajuća a i uvaženi gospodine ministre, razumem ovakav gnev poslanika, jer danas moramo da se izjašnjavamo o potpuno besmislenim amandmanima. Dokaz je ovaj prvi, zato što neko traži da brišemo ono što se zakonom definiše. Potpuno je besmisleno šta se zahteva. Razumem, parlamentarna opstrukcija je nešto što je demokratska tekovina, nešto što svuda postoji, ali ovo će danas da košta građane Srbije. Zato što suštinski imamo 22 ili 23 amandmana, neke od njih je i Vlada prihvatila što pokazuje koliko je dobar zakon, a najbolji pokazatelj da neko nije ni čitao zakon je upravo kada podnosi 95 amandmana gde napiše samo – briše se, da nema nikakvog obrazloženja zašto se briše.

Koliko je bio neodgovoran upravo je pokazao pre dva dana kada je rekao da se ovaj zakon donosi kako bi sadašnji premijer prodavao preduzeća direktnom pogodbom, a nije ni pročitao zakon zato što se baš u zakonu direktna pogodba izbacuje, a on je recimo možda navikao u životu i njegovi partijski drugari da prodaju naša preduzeća direktnom pogodbom. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, razumljivo mi je zašto kolege koje su po prvi put narodni poslanici ne shvataju i ne razumeju ovo što se dogodilo. Jeste teško za shvatiti, ali to je nešto što se u ovom parlamentu već događalo. Postojale su političke opcije, ali namerno kažem ovako jer je to činjenica, dakle, postojale su političke opcije na političkoj sceni Srbije koje su ovako radile, na svaki član zakona su davale amandman – briše se, čak i više puta. Te političke opcije su obrisane ione više ne postoje. Te političke stranke više nisu u parlamentu Srbije.

Znači, kao što je rekao prethodni kolega, u ovom amandmanu, zamislite kada imate zakon gde se ovim amandmanom, 1. članom definiše o čemu se radi, a vi kažete – briše se. U načelnoj raspravi vi kažete svoj stav o tom zakonu i kažete da ste protiv zakona. Ali, onda u zakonu o pojedinostima, gde treba mi, kao narodni poslanici koji smo odgovorni, da popravimo predlog zakona u odnosu na ono što je stiglo od predlagača, mi radimo – briše se. Znači, ne popravljamo, nego brišemo sve. Kažemo da smo protiv, pa kad bude glasanje u načelu, glasamo i izjasnimo se o tome.

To sam već govorio i po prethodnim nekim zakonima, jer smo imali slične amandmane od dvojice poslanike. Znači, mi ih sad lepo istrpimo, građani Srbije ih gledaju, ali posle toga neće nikada više postojati na političkoj sceni Srbije kao ta organizacija. Možda će neko napraviti grešku da ih ponovo stavi na svoju listu, ali teško da će i ti koji ih stave na svoju listu preći sa njima cenzus. Svi ovi amandmani su besmisleni. Meni je žao što je Odbor za zakonodavstvo sve te amandmane prihvatio. Oni bi možda mogli na tom odboru, treba pogledati pravnu praksu i drugih parlamenata u svetu, ali, ovakvi amandmani, ako su oni u skladu sa Ustavom u redu, ali, nije mi jasno kako nešto može biti u skladu s Ustavom kada je sve potpuno besmisleno i kada se zna procedura. Jer, zna se šta je načelna rasprava, zna se šta je rasprava u pojedinostima. Ovo je urađeno potpuno suprotno raspravi u pojedinostima i ako neko kaže da je to formalno-pravno moguće, u redu, ali onda građani Srbije treba da vide ko se na koji način i kako ponaša. Ovo je neozbiljno. Ovo je protiv interesa građana Srbije i parlament Srbije nečim što je neozbiljno ne treba da se bavi i da gubi ceo dan. Javnosti radi, svaki amandman koji se podnese ulazi u proceduru ako ispunjava uslove i bude predat na vreme. Vreme grupe ili vaše vreme? Hvala. Moram da kažem da, kada se podnose amandmani u Skupštini Srbije, vi ste gospođo predsednice to dobro primetili, ne postoji nikakav osnov, niti politički, niti ljudski, niti pravni, da neko može da osporava pravo narodnog poslanika da podnese amandman. Sve ovo ostalo što pričate ovde služi i u svrsi je vašeg političkog folklora. Narodni poslanici imaju pravo da podnesu amandmane kako oni lično smatraju da treba da podnesu. A da neko ovde govori o tome šta je besmisleno, šta je uvredljivo, šta je loše za građane Srbije, to će građani Srbije utvrditi i potvrditi na izborima, to ste u pravu. Mislim da je nedopustivo ponašanje, gospođo predsednice, da određene kolege daju sebi slobodu da govore o tome šta nije u redu, pa se pozivaju na neke stranke koje su podnosile hiljade i hiljade amandmana u kojima se menja zarez, tačka, briše se, itd, a ne shvataju da sede u stranci tih ljudi koji su to radili. Nema potrebe da to vadimo iz ormana. Dajte, pustite poslanicima neka kažu ono što misle, neka predlože što misle. Imate 208 poslanika većine, bez ikakve svađe, zaista ne želim da se svađam s bilo kim i da trošimo vreme, svađe su vrlo kontraproduktivne u ovoj situaciji, možete izglasati da je zemlja ravna, da stoji na leđima slona, imate 208 poslanika, opozicija 17 i NDS 15, prema tome, ja moram to da kažem. Ne razumem ovaj smeh. Ono što je suština je, ja vas molim, jel vidite sada, umesto da pričamo o amandmanu mi pričamo o principima koji su utemeljeni u zakonu, Ustavu i Poslovniku. Ustane jedan poslanik s juga Srbije i kaže – ovo nema nikakvog smisla. Najbolje je da nam gospodin Vučić odredi sve unapred i da idemo kući. Nijednom rečju nisam spomenuo stranku većine, a gospodin lider većine se već javlja jer sam spomenuo gospodina Vučića. Ako mu date reč, ja ću je tražiti kad god se spomene Pajtić, ili Đilas, ili Tadić, ili bilo ko. Hvala. Svako ima prava na svoj način da kaže protivljenje nekom amandmanu, kao što i amandman može da glasi kako god to poslanici smatraju da treba.

Vi ste sami rekli da ćete se i vi javljati i tako ćemo pokazati građanima.

Znate, mi se ponosimo našim predsednikom i naravno da ćemo se uvek javljati na pominjanje Aleksandra Vučića i to ne možete da sprečite. Uostalom, kao što se ovde brani demokratsko pravo podnošenja amandmana, ja zaista nemam ništa sporno i nemam ništa protiv podnošenja amandmana, ali da su smisleni, sa razlogom i da budu takvi da poprave suštinu i srž samog zakona. Ali, protiv sam toga da neko u samom govoru kaže – evo, sprema se tamo neko preko puta i ako mu date reč, to je protiv demokratije. Kada je bilo protiv demokratije ako neko govori? To su osnovni principi demokratije da govori i jedna i druga i treća strana, da suočimo stavove a ne mržnju. Ja nemam mržnju i nemam sujetu da li će neko podneti amandman ili govoriti u Narodnoj skupštini. A to što se spočitava o hiljadama podnošenih amandmana neke poslaničke grupe koja sada više nije parlamentarna, znate, prethodni govornik bi morao da zna i morao bi da bude informisan da njegova poslanička grupa i njegova stranka žestoko koketiraju i sarađuju i u lokalnim sredinama gde su im potrebni za održavanje vlasti i u Vojvodini, gde će raditi sve samo da bi zadržali vlast.

Jeste sigurni? Inače, hoću da vam kažem da postoji 99 istih amandmana i da ne trošite vreme na prvi amandman, ali, nemam ništa protiv. Slažem se s vama gospođo predsedince, rano smo počeli s ovim, ima još dosta prostora. Samo da repliciram kolegi. Mi ćemo kao stranka uvek pokušavati, uvaženi kolega, da napravimo što širi front protiv vas, zato što smatramo i duboko smo uvereni da vodite zemlju u pogrešnom pravcu. Ali, ne sa tim strankama koje ste spomenuli. Mi se ne stidimo ljudi sa kojima sarađujemo, neki od njih su na našoj listi, neki će biti, ali je mnogo gore stideti se svoje prošlosti. Govorite o nekoj grupi koja nije više tu, a znate da ste većina vas bili u toj grupi. Ali, to više govori o vama. Mislim da je takođe jako loše kada kaže kolega da oni nemaju ništa protiv amandmana i slobode govora, ako su oni smisleni, ako su s razlogom, itd. Niste vi čovek, niti vi svi u toj stranci, niti u bilo kojoj stranci, uključujući i demokratsku, koji mogu tako nešto da procenjuju - da li je nešto smisleno, svrsishodno, korisno i ne znam šta ste još rekli, sa razlogom. To ne možete vi da procenjujete, jer, ako vi procenjujete da li mi imamo svrsishodan amandman, onda mi ne treba da postojimo, ni politički ni fizički, jer ćete vi sve da odlučujete. Ja znam da vi to hoćete i ja znam da vi na tome radite, ali to vam neće uspeti, gospodo. Jednostavno, neće vam uspeti. Mislim da je nekorektno da uvodimo praksu u kojoj se spominjanje lidera stranaka, pri čemu je lider vaše stranke premijer Srbije, tumači kao osnov za repliku. Ja predlažem da se to ne radi. Ako se to radi, onda ćemo mi svakako, na našu sreću, imati mnogo više prilike da repliciramo jer smo demokratska stranka, što znači da demokratski biramo lidere, pa ću ja moći bar pet puta da se javljam. Hvala. Mislim da je to sve lepo i da su to uobičajene reči u srpskom jeziku, tako da je sve u redu. Zatvaram krug replika, to da budete svesni, jer neću dozvoliti da ceo dan pričamo o amandmanu i da branimo amandmane, a ne podnosioca koji se uopšte ne buni. Izvolite, replika i zatvara se krug replika, šta god da se kaže. Kada smo kod tog demokratskog biranja predsednika, čini mi se da se u ovih proteklih 24 godine svako demokratsko biranje predsednika u DS završilo deobama i nekim novim strankama. Toliko o demokratiji i demokratskom biranju predsednika. Jedino mirno, normalno, pristojno, kulturno i demokratsko biranje predsednika i promena na mestu predsednika jedne stranke se desilo u SNS, i to onda kada je tada predsednik SNS, a sada predsednik države, ispunio svoje izborno obećanje, ali i Ustavom propisanu obavezu da ne može da bude i predsednik stranke i predsednik države. Sve ono što su neki prethodni predsednici države ignorisali se desilo 2012. godine, kada je Aleksandar Vučić od gospodina Tomislava Nikolića preuzeo i izabran je jednoglasno na mestu SNS. To je jedini demokratski izabrani predsednik jedne stranke, na miran, dostojanstven i kulturan način, za razliku od onih perioda kada smo videli samo deobe, samo svađe, samo nove demokratske, ili stare demokratske, ili oprane demokratske, ili ne znam kakve sve demokratske stranke koje su proizilazile iz svega toga.

Svaki od 136 narodnih poslanika SNS je vlasnik svog mandata, vlasnik svog razmišljanja, svoje glave i onoga kako misli o određenim amandmanima.

Izvolite, gospođo Čomić. I kada bi neko hteo, ne bi mogao. Želim da dam podršku amandmanu koji su podneli kolege narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević, iz dva razloga. Prvi je što prepoznajem koncept koji je legitiman, legalan i Poslovnikom propisan. Na moju žalost, jer sam bila jedina pri izradi Zakona o Narodnoj skupštini, koji sam potpisala, i u Radnoj grupi za Poslovnik Narodne skupštine, koja je imala predlog da se ovakvi amandmani i svi amandmani zaustave raspravom na odborima, svi danas koji s lakoćom zaborava o tome šta su govorili samo pre dve godine ili pre četiri godine, koji pokušavaju da pri podnošenju ovakvog amandmana diskvalifikuju čoveka, a ne sadržaj amandmana, prave jednu ozbiljnu grešku kada je u pitanju pravo našeg govora slobode u plenumu ili na odborima. Jedan užasan nesporazum može da nastane ako je argument da amandman ne valja zbog toga koliko narodni poslanik ima iza sebe podrške u biračkom telu, kako se zove, čime se bavi, jer se to svodi na ad personam i ad hominem komunikaciju, koja može da bude dopustiva, ali nikakvog dobrog rezultata ne može da donese. To je onaj čuveni dijalog kada vi kažete da u amandmanu ili u predlogu zakona ne valja to i to, a sa druge strane iz bilo čijeg misaonog konteksta dobijete da ti je tata ružan ili da si ti već nešto uvredljivo. To je nedopustivo i ja zato zahvaljujem predsednici Narodne skupštine što nas je podsetila da narodni poslanici svoja prava i dužnosti imaju u mandatu narodnog poslanika, u Zakonu o Narodnoj skupštini i u pravu da dokle god u proceduri postoji mogućnost da se podnose amandmani kojima želi da se objasni, jer to je naš posao – objašnjavanje ljudima zašto ono što smatramo nedopustivim u nekom predlogu zakona mi kao narodni poslanici želimo da uklonimo ili zašto želimo da popravimo nešto ili zašto želimo da promenimo. Svaka vrsta kvalifikacije sadržaja amandmana je dobrodošla, kao što ja pokušavam ovim svojim obraćanjem da objasnim zašto ću glasati za amandman kolega Zorana Živkovića i Vladimira Pavićevića, jer poštujem njihovo pravo da u okviru poslovničkih mogućnosti na ovakav način spreče donošenje Zakona o privatizaciji, koji smatraju nedopustivim, koji smatraju budućim izvorom korupcije, način na koji čitaju strateško partnerstvo, gledajući prikrivenu skrivenu pogodbu, a pogotovo što se slažem sa tim da je Zakon o privatizaciji donesen kao pomoćno sredstvo da bi se rešio jedan ozbiljan problem, protiv čega nemam ništa, ali imam protiv da se jedno priča, drugo piše u odredbama zakona, a treće radi, kada je u pitanju privatizacija. Izbor poslanika na sadržaj amandmana je njegov slobodan izbor. Izbor drugog poslanika da ga zbog toga diskvalifikuje po bilo kom njegovom osnovu je nedopustiv. Zato još jednom zahvalnost predsednici Narodne skupštine što nas je sve zajedno na to podsetila.

Poštovana predsednice, povređen je član 104. – ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, navodeći njegovo ime i prezime ili funkciju, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje, narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi ima pravo na repliku. Ako se uvredljivi izrazi odnose na poslaničku grupu, odnosno političku stranku kojoj narodni poslanici pripadaju, u ime poslaničke grupe pravo na repliku ima predsednik poslaničke grupe. O korišćenju prava iz st. 1. i 2. ovog člana odlučuje predsednik Narodne skupštine. Znači, ne možete vi pre nego što date reč gospodinu Babiću da kažete – zaključujem ovaj krug replika. To ne piše nigde u ovom članu. Mi smo pratili ovu diskusiju, nismo se javljali, nismo se uključivali, a onda je u poslednjem izlaganju gospodin Babić govorio uvredljivo o političkoj stranci kojoj ja pripadam. Ja sam tražio pravo na repliku, a vi mi niste dali pravo na repliku. Ponovo apelujem na vas da nemate dvostruke aršine. Ne može gospodin Babić po ovom Poslovniku da se javi svaki put kada se spomene gospodin Vučić, ako to spominjanje nije uvredljivo. Ne može da bude osnov za repliku samo kad se kaže – premijer Vlade Republike Srbije, ako nije rečeno ništa uvredljivo vezano za to. Juče smo govorili o članu 8. Zakona o informisanju, kako izabrani predsednici moraju da trpe kritiku za svoj rad. Molim vas, ne možete vi da dozvolite da se uvek krug replika završava tako što će neko iz Srpske narodne stranke da zatvori krug replika i vi da kažetemoje diskreciono pravo, vi ili bilo koji drugi predsedavajući, uvek se tako završi, tako da gospodin Babić ima zadnju reč. Obratiću pažnju na to što ste rekli i član 104, sami ste rekli da ne navodi ovo što se desilo u sali. Dakle, sami poslanici daju to na ovoj raspravi. To treba da uradite po Poslovniku.) Kada mi dozvolite, prvo moram da se trudim da čujem kada mi poslanici dobacuju s mesta, to je dodatan napor ako ne koristi mikrofon. Izuzetno, verujte mi i nemam tu dispoziciju da ulazim i izlazim iz sale kad hoću. Ali, koliko sam vas razumela kada ste dobacivali, morate dozvoliti da završim rečenicu, a onda ide pitanje, da li ćemo da glasamo. Dakle, ako ste me razumeli ili pažljivo slušali, upravo član 104, koji ste pročitali nije bilo moguće da je predsedavajući povredio. Eto, saslušala sam vašu sugestiju pa sledeći put ću završiti krug sa nekim drugim poslanikom, ali krug replika se mora završiti u nekom momentu. Vi to dobro znate i predsedavajući ranije, bez obzira kojoj su stranci pripadali, imali su isto pravo da odrede kada su replike gotove. Glasaćemo svakako.

Povreda član 107. stav 1. Nemam pravo i neću komentarisati prethodnog govornika, osim konstatacije da vodite sednicu sa demokratskom trpeljivošću i ponašajući se kao prva među jednakima, ja vam se na tome zahvaljujem, ali povredu Poslovnika reklamiram ne na prethodnog govornika, nego na izlaganje koleginice Čomić. Naravno, zato što je niste prekinuli u dva navrata. Javila se govoreći po amandmanu, a govorila je o demokratskim principima, a o amandmanu ne, tako da to nije bila tačka dnevnog reda. Međutim, ono što je bilo mnogo opasnije, a što je izrečeno, da se jedno govori, drugo piše u zakonu i da se treće radi i da je to izvor korupcije. Izvinite molim vas, za ove zakonske predloge i za Predlog zakona o privatizaciji, za Predlog zakona o stečaju, Vlada Republike Srbije je dobila svu saglasnost i pohvale i međunarodne zajednice i Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke i Evropske unije. Za sve i u domaćoj javnosti i u svetskoj javnosti ovi zakoni su reformski zakoni, dobri po državu, dobri za građane, dobri za zaposlene, dobri za firme, jedino nisu dobri za opoziciju, jedino nisu dobri za Demokratsku stranku i za predlagača amandmana. Pa neka kažu da su protiv zaposlenih. Neka kažu da su protiv ljudi u Srbiji. Sa druge strane, gde piše u zakonu da postoji direktna pogodba? U kojem članu? Na kojoj strani? Nije dovoljno samo reći i sakriti se iza poslaničkog imuniteta i prava da možete da govorite šta god želite i da imate imunitet i pravo da tako nešto radite. Uostalom, danas će doći premijer Vlade Republike Srbije. Danas će biti ovde gospodin Vučić. Odgovoriće na sva pitanja. Poneće sve ugovore.

Smatram da nisam povredila Poslovnik, jer svim poslanicima sam danas dozvolila da o amandmanu u kome se kaže „briše se“ kažu svoje mišljenje o takvom amandmanu, a ona se opredelila i potrošila četiri minuta i 10 sekundi. To ću dozvoliti svima makar završili na trećem amandmanu svo vreme koje imate kao poslanici.

Na naziv iznad člana 2. i član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine, poštovani ministre, poštovani gosti, nas dvojica poslanici Nove stranke Zoran Živković i ja podneli smo amandman na član 2. Predloga zakona o privatizaciji i dali odgovarajuće obrazloženje našeg amandmana. Naime, članom 2. Predloga zakona o privatizaciji definišu se pojedini izrazi koji su relevantni za razumevanje ovog zakona. To su, privatizacija, javni kapital, pa se onda navodi šta je predmet privatizacije, koji su subjekti privatizacije, modeli privatizacije u okviru kojih se, a to smo saznali u raspravi podrazumeva i korišćenje jednog novog, mada, kasnije u amandmanu u članu 8. pokazaću kako to nije nikakva nova stvar. Potom kaže - učesnik u postupku privatizacije, koje privatizacije, zatim ko je kupac, šta znači strateški investitor, sredstva plaćanja, pismo zainteresovanosti, fer tržišna vrednost. Zatim se kaže šta je metod javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem, potom, metod javnog prikupljanja ponuda, pa se ponovo objašnjava isto to, početna cena za prodaju kapitala, prodaja kapitala, prodaja imovine i imamo 32 termina koja se članom 2. ovog predloga zakona samo definišu. Mi smo smatrali da su dve stvari ovde veoma važne. Sve ove kategorije, i ovi termini, već su na drugim mestima definisani i nije bilo neophodno ovde jedan posebni član posvetiti tome, ali ono što je za nas mnogo važnije jeste sledeće. Nas dvojica smo analizirajući sadržinu ovog predloga zakona, a to smo i prekjuče ovde rekli, zaključili da je brisanje svih 95 članova Predloga zakona o privatizaciji jedini način da se ovaj predlog zakona popravi. Hvala vam.

Uvažena predsedavajuća, poštovane kolege poslanici, zarad istine i javnosti, i da obavestim kolege koji su podržali prethodni amandman svojih kolega, juče je na Odboru predlagač amandmana došao sa idejom da će povući 94 amandmana i za to postoji snimak sednice koji možete na sajtu parlamenta da skinete. Prema tome, u nadi da ćemo zaista konstruktivno danas raspravljati, u nadi da nećemo razgovarati o tome da se brišu uopšte pojmovi ovog zakona, da se uopšte briše Zakon o privatizaciji, mi smo sproveli proceduru kao Odbor i glasali o svakom predlogu ovakvog amandmana ne ulazeći u kvalifikaciju da li je neozbiljno ili je ozbiljno. Očito da postoji jedno nerazumevanje između dva podnosioca amandmana, gospodina Pavićevića i gospodina Živkovića, jer vidim da gospodin Pavićević nije obavešten da je gospodin Živković rekao da će povući 94 amandmana. Ono što je interesantno, a to je da je naglašeno decidno da amandmani moraju da budu povučeni u pismenoj formi za šta smo dobili odgovor i obećanje da će danas u plenumu gospodin Živković to i izreći javno da povlači ovih 94 amandmana. Ovo vam govorim zbog informisanosti drugih poslanika da znaju za šta se zalažu. Da li se zalažu za ono što je bilo juče ili ono što je sada i koja je suština zalaganja uopšte i podrške ovakvih amandmana i ovakvog rada u parlamentu. Molim vas, samo kratko. Hoćete da povučete amandmane?

Na sreću sednice odbora se direktno prenose i snimaju, tako da osim prisutnih članova Vlade i Vladinih institucija i dvadesetak poslanika i srpska javnost je mogla da lepo čuje i vidi šta je juče rečeno na odboru. Ja sam rekao da na odboru neću da diskutujem o amandmanu, da diskutujem o ovih 95 amandmana, a da ćemo povući amandman na Zakon o stečaju, jer su nas ljudi iz Vlade ubedili, pre svega direktorka Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, da je to rešenje sa legitimacijama dobro. Znači, to sam rekao, rekao sam vam da usmeno da li je dovoljno da to kažem usmeno, vi ste rekli pismeno, a inače se kaže „pisano“ i dogovorili smo se da ja to povučem danas kada taj amandman bude na dnevnom redu. Prema tome, nema razloga da iznosite neistine, posebno kada je vrlo lako proverljivo to što sam ja juče rekao na odboru. Sa druge strane, meni je jako drago da naši amandmani su naišli na ovako visok nivo interesovanja i aktivnosti i to govori o njihovom kvalitetu. Samo da vam kažem, morate pismeno da povučete amandmane, objasniće vam koleginica Čomić, na taj zakon koji ste rekli. Sa zadovoljstvom ćemo prihvatiti, jedva čekam da odustanete od tih amandmana. Reč ima po redu Neđo Jovanović povreda Poslovnika. Izvolite.

Poslovnika, a imajući u vidu nespornu činjenicu. Prvo, svi narodni poslanici imaju pravo da podnesu amandman u skladu sa članom 161. To može biti jedan, to može biti 100, može biti 1.000 amandmana. Imali smo ovde u prethodnim sazivima situacije kada je bilo mnogo amandmana o kojima smo raspravljali, ali se postavlja pitanje da li ovde dolazimo do zloupotrebe procesnih ovlašćenja, a na to, vi predsednice, morate da reagujete. Kako se čini zloupotreba procesnih ovlašćenja? Jednostavno tako što se primenom člana 162. ukazuje da je obavezno da se u amandmanu navede obrazloženje koje sadrži objašnjenje predloženog rešenja i cilj koji se tim rešenjem postiže. Sa ovih 94 amandmana se postiže jedan cilj. Ako je to cilj, onda nisu trebala 94 amandmana, mogao je da bude samo jedan amandman, a ne opstrukcija kako se to sada čini. Hvala vam, ali predsedavajući baš ništa nije učestvovao u pisanju amandmana. Nisam određivala cilj amandmana, ušlo je u proceduru, odbori su odobrili te amandmane i sada imamo interesantnu raspravu. Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, predlažem da se ne prihvati ovaj amandman na član 2. predloženog zakona koji glasi – briše se, sa potpuno istim obrazloženjem, kao i prilikom amandmana na član 1. Ne mogu da prihvatim brisanje ovog člana, zato što ovaj član 2. definiše apsolutno sve ključne pojmove i izraze koje ovaj zakon tretira, da ne nabrajam sve, ali privatizaciju kao takvu, javni kapital, zatim predmete privatizacije, subjekte privatizacije, modele, metode, učesnike u postupku privatizacije i sve ostalo što se nalazi u ovom predlogu zakona. Potpuno je korisno da jedan zakon sadrži jedan ovakav član koji definiše sve pojmove na jednom mestu u jednom članu i bilo bi, gospođo predsedavajuća besmisleno menjati ovakav član, kao što je bilo besmisleno i predlaganje ovog amandmana. Ja bih sada i zahvalio kolegi Neđi koji je jasno objasnio i vezano za amandman na član 2. i svih ostalih 90 amandmana, dvojice poslanika, koje smo dobili, ono što sam govorio, pa što je izazvalo i govor i replike nekih poslanika opozicije. Ako imate načelnu raspravu i u načelnoj raspravi kažete da ste protiv zakona, protiv ste celog zakona i glasate načelno i u celini protiv zakona, vi ste protiv. Ako donesete na 90, na svaki član – briše se, to je opstrukcija, to je besmisleno i to je smešno, još uz ono malopređašnje objašnjenje da su oni došli do zaključka da ovim amandmanom će brisanje tog člana i svih ostalih članova, sprečiti da bude donet jedan loš zakon, koji MMF, Svetska banka, Komisija EU podržava i kaže da su reformski. Ja razumem, apsolutno mogu da budu neki protiv ulaska Srbije u EU, mogu da se ne slažu sa standardima EU, mogu da traže da se briše ovaj član zakona i svih ostalih na taj način, ali to su onda ljudi koji ne žele dobro Srbiji, koji ne žele standardizaciju Srbije i imam pravo kao narodni poslanik to da kažem. Kao što oni imaju pravo da napišu besmislen amandman i ja imam pravo da kažem da su napisali besmislen amandman i da smatram, a građani će na kraju oceniti sve i to je tačno, ali da smatram da oni koji kako rade, ne rade dobro u interesu građana Srbije, šta drugo narodni poslanik ima pravo da kaže, ako ne to. Znači, ne rade dobro, nisu za standarde EU, dezavuišu javnost, vrše opstrukciju, troše vreme Narodne skupštine. Ceo dan će se ovde raditi, ostaće zbog toga više zaposlenih, povećane dnevnice, povećani troškovi, prekovremeni rad i sve ostalo, koštaju građane Srbije, dva neozbiljna poslanika i to građani Srbije treba da znaju. Sami ste rekli kakav amandman, diskusija sa druge strane. Ja odobravam danas da diskutujete na način na koji smatrate da je potrebno, bez uvreda, samo da mimoiđete član 104. molim vas svi zajedno. Dobro. Koristim vreme ovlašćene predstavnice poslaničke grupe DS, ponovo za podršku amandmana koji su podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević, iz očiglednog razloga. Amandman koji se osporava na… Komotno može, mi smo Novosađani, mi kada dobacujemo, mi to radimo kako valja, tako da Vučeta, komotno. Dakle, želim da podržim ovaj amandman iz očiglednih razloga, jer je očigledno bio neposredan povod za dosta zanimljivu raspravu koja je neujednačena, kako slušamo o tome da li se osporava predlagač ili se osporava procedura, odnosno govori o zloupotrebi procedure za koju nema sankcije ili se pokušava predložiti da predlagač, odnosno, predlagači su krivi zašto su predložili amandman, kojim žele da se, zakon koji je pred nama ne usvoji. Osporava se i obrazloženje, a vidi se da je cilj predlagača i amandmana da zakon ne bude usvojen. Ako vam je cilj da zakon ne bude usvojen, onda je sredstvo omogućeno procedurom Poslovnika Narodne skupštine da koristite podnošenjem amandmana. Ono još zanimljivo što se čulo, s obzirom da je sadržaj ovog amandmana koji se briše, takav da se ponavlja, manje-više uz jedno izuzeće je obrazloženje da ovakvo rešenje podržavaju MMF, EU, i slično. Onda ne govorimo o istim zakonima. Pošto Zakon o stečaju, izmene i dopune Zakona o stečaju i Zakon o privatizaciji i danas nedostajući Predlog izmena i dopuna Zakona o Agenciji za privatizaciju su zakoni koja je podržala Svetska banka i radila grupa stručna Svetska banke kao i Zakon o radu i to sa obećanjem, odnosno dogovorom da će sprovođenje tih zakona imati podršku Svetske banke o različitim sumama novca se radi, u jednom slučaju 250, u drugom slučaju 400 miliona dolara, ali to je istina o Zakonu o privatizaciji i Zakona o stečaju, Zakona o Agenciji za privatizaciju, pa onda i za Zakon o planiranju i izgradnji. Ako je ideja da se ospori pravo narodnog poslanika da sadržajem „briše se“ spreči i da dopre do javnosti, zašto želi da spreči donošenje zakona ako ideja da se kao mantra ponavlja da je ovo posao Evropske komisije Brisela, a ne procesa kojem smo bili svedoci poslednjih šest meseci, plus šest meseci, plus dve godine, pošto su o zakoni o kojima je reč početi u saradnji da se rade sa Svetskom bankom 2010. na 2011. godinu? Onda bi bilo dobro radi svih onih zbog kojih mi pišemo amandmane, zbog kojih imamo mandate, da pažljivo biramo reči podrške nekom zakonu citirajući međunarodne institucije koje sa ovim zakonom nemaju veze. Dakle, to je dodatni razlog zašto ja želim da podržim amandmane koji su podnele kolege jer su očigledno proizveli mnogo zanimljiviju raspravu nego što je moguće bila njihova namera. Njihova namera je jasna, oni zakon smatraju štetnim, u načelu su protiv, svaki član smatraju štetnim i žele da iskoriste Poslovnikom Narodne skupštine i Zakonom Narodne skupštine garantovano pravo da podnošenjem amandmana obrazlože zašto smatraju da je i zakon i njegova primena u budućnosti štetna. Ja smatram jako kreativnim braniti ovaj zakon Evropskom komisijom, braniti ovaj zakon podrškom koju nije imao. Ja ću imati pitanje za ministra o toj podršci Svetske banke u ovom slučaju kada se ovako izmenjeni zakoni budu usvojili. Sada nije momenat za to. Poštovana predsedavajuća, odnosno predsednice, poštovani ministre, uvažene kolege narodni poslanici, koliko znam i zakon o privatizaciji i Zakon o stečaju, dakle ima apsolutnu podršku evropskih finansijskih institucija, a koliko vidim nemamo podršku ljudi koji se samo formalno deklarišu kao „evropejci“ Dakle, zaista sam saslušao i obrazloženje predlagača, ali i svaku diskusiju po amandmanu i tragao za razlozima ovakvih predloga, dakle, „briše se“ Pričam o amandmanu broj 2, dakle, i pričam o svim amandmanima, dakle svih 94 amandmana koji su predloženi na jedan isti način, a to je sa dve reči „briše se“ Zaista sam tragao za razlozima i motivima podnošenja ovakvih predloga amandmana. Našao sam ih u citatu, u jednom citatu pokojnog doajena novinarstva Aleksandra Tijanića koji je izrekao sledeću rečenicu kada su ga upitali da li je uzeo Zorana Živkovića da mu piše kolumnu, otvoreni citat: „Ne moguće“, rekao je, „Kako dotični da piše kada ne zna da kuca? Elem, od dana kada je ukopao prvi čokot, somelijer Živković nije više u srodstvu sa sobom“ Zatvoren citat. Zaista mislim da sa ovim citatom i bukvalno sa ovim objašnjenjem mogu protumačiti, a možemo i svi zajedno, motive podnošenja 94 amandmana sa dve reči „briše se“

Zoran Živković, vi ste ga spomenuli, citirali njegove rečenice. Izvolite. Hvala uvaženom kolegi što mi je dao mogućnost da dobijem još malo vremena koje ću naravno potrošiti, ne na odgovor besmislici koju je izrekao, nego na daljem dokazivanju da ovaj zakon nije dobar i da ovaj zakon mora da bude ne usvojen, odnosno ja se nadam da će posle ovako iscrpnih, kvalitetnih, dubokoumnih rasprava poslanika većine i sam ministar da shvati da zakon treba da se povuče, jer usvojiti zakon sa podrškom ovakvo grandioznih umova će biti stvarno komplikovana stvar. No, pozdravite vi svakoga ko piše o meni. Prenesite prethodnom govorniku, predsednice, da ja jako volim ljude koji se bave mojim radom, poslovnim, političkim i sportskim i ne znam kojim sve, da je to jako lepo, da je posao svakog političara da izazove pažnju i to pozitivnu pažnju što ja tako shvatam pažnju prethodnika i da uz današnji nedostatak mog već hroničnog biografa koji i danas nije prisutan u sali, vidim da postoje još dosta visokoumnih ljudi koji se bave mojom istorijom, što mi godi, i ja vam se zahvaljujem na vašoj pažnji. Preneću u pauzi. Reč ima Dragan Nikolić. Izvinjavam se, prethodno se javio Marko Đurišić ako još uvek želi, po amandmanu. Ovaj član 2. definiše pojmove koji se nalaze u ovom zakonu i jedan od pojmova je strateško partnerstvo. Kaže – strateško partnerstvo je model privatizaciji kroz istitucionalni odnos domaćih ili stranih lica sa subjektom privatizacije, odnosno Republikom Srbijom koja se sprovodi kroz zajedničko ulaganje putem osnivanja novog privrednog društva ili dokapitalizacijom postojećeg subjekta privatizacije. Slušali smo od dosta prethodnika kako ovaj zakon će sprečiti korupciju, kako je dobio pohvale raznih međunarodnih institucija, pa bih ja želeo da pročitam saopštenje za javnost jedne institucije, zove se „Transparentnost Srbija“, koja počinje ovako – privatizacija je i dalje pod rizikom korupcije. Transparentnost Srbija“ smatra da aktuelni Predlog zakona o privatizaciji ne otklanja u dovoljnoj meri rizike za nastanak korupcije u toj oblasti i pored toga što proklamuje transparentnost i onemogućava korupcije među temeljnim načelima i donosi neka dobra rešenja. Transparentnost Srbija“ ocenjuje da je izuzetno važno što je u predlogu zakona izostavljena najspornija odredba iz nacrta, mogućnost da se privatizacija sprovodi po metodu neposredne pogodbe. Međutim, istog dana je javnost obaveštena da će neposrednih pogodbi ipak biti, ali da će se one primeniti direktno na osnovu međudržavnih ugovora. Time se nastavlja opasna praksa, stvaranja paralelnog pravnog režima u kojem država sa jedne strane propisuje stroga pravila nadmetanja, transparentnosti i procedura kod raspolaganja javnom imovinom, a sa druge strane se olako odriče svih tih načela kada dođe na red poslovanje sa inostranim partnerima iz odabranih zemalja, bilo da je reč o prodaji preduzeća, javnim nabavkama ili javnim, privatnim partnerstvima. Predlog zakona sadrži model strateškog partnerstva kod kojeg će postojati konkurencija, javnost, metod javnog prikupljanja ponuda, ali je problem u tome što kriterijumi za odabir ovog modela i za kvalifikacije investitora nisu precizno postavljeni, već je prepušteno da ih Vlada arbitrarno utvrdi od slučaja do slučaja i ide dalje saopštenje, ne bih sada čitao. Znači, nije baš da svi imaju pozitivno mišljenje o rešenjima iz ovog zakona, evo ja sam naveo saopštenje „Transparentnosti Srbija“ koje se često ovde uzima kao neko ko ocenjuje transparentnost zakona koji se donosi i sprovodi u Republici Srbiji i mislim da, citirao sam, iskoristio sam raspravu u ovom članu 2. koji definiše strateško partnerstvo i uključio se, nadam se dovoljno argumentovano u diskusiju o tome da ovaj zakon ipak ne otklanja sve rizike od korupcije, kako neke kolege poslanici tvrde. Hvala. Izvolite, po amandmanu. Ono što ovaj zakon čini znatno fleksibilnijim i boljim od još uvek važećeg Zakona o privatizaciji, za koji smo videli koliko je invalidan, jer invalidan je čim je ostavio skoro 600 preduzeća u portfoliju Agencije za privatizaciju, koji je ostavio 161 firmu u fazi restrukturiranja. Definitivno da je loš. Stavio je znak pitanja nad 88 hiljada radnika u Srbiji i definitivno ne može da se govori o zakonu koji je dobar. Za zakon koji ima direktan ili indirektan trošak za budžet Republike Srbije od skoro 800 miliona evra za te firme u restrukturiranju ili one firme koje nisu iznašle svog strateškog partnera ne možemo da govorimo kao o zakonu koji je dobar, već o zakonu koji mora da se menja. Ono što čini fleksibilnijim i boljim ovaj predloženi Zakon o privatizaciji baš više modela od kojih je svaki transparentan kako bi sve te firme, a ja bih voleo da sve firme iznađu svoje strateške partnere, nisam siguran i ne želim da zamajavam ljude u Srbiji da kažem sve će se rešiti. Voleo bih, ali je tako nešto gotovo nemoguće, zato što je prethodni režim ovakvim zakonom, uvođenjem firmi u restrukturiranje, uspavao i menadžment i zaposlene u tim firmama, rekao - ne morate da plaćate nikome ništa, ne morate da radite, dobićete platu, malu platu, mizernu platu, ali ne morate da se borite za tu platu, tu platu će vam obezbediti poreski obveznici, tu platu će vam obezbediti drugi ljudi u Srbiji, tu platu će vam obezbediti ono malo zdrave privrede u Srbiji što je ostalo. Takav vid ekonomije, po mom skromnom mišljenju, je diletantski. S druge strane, ja poštujem ulogu koju nevladin sektor ima i civilno društvo u svakom društvu, pa i u srpskom društvu. Poštujem svaki kritički ton. Poštujem i ulogu koju „Transparentnost Srbije“ ima u našem društvu, ali, nažalost, „Transparentnost Srbije“ nije dovela ni jednog investitora. Transparentnost Srbije“ nije donela sredstva u te firme, nije obezbedila proizvodnju, ne obezbeđuje kreditne linije. Ima tu jednu elegantnu ulogu kritičke uloge, korektivne uloge u društvu. To je dobro i mora da postoji, ali ne može da se meri istom snagom mišljenje „Transparentnosti“ u odnosu na Fiskalni savet, u odnosu na Međunarodni monetarni fond, u odnosu na Svetsku banku. Želeli vi to da priznate ili ne, voleli mi to ili ne, mi zavisimo od tih međunarodnih institucija. Od „Transparentnosti“ ne zavisimo. Ponoviću, poštujem šta „Transparentnost Srbije“ radi i šta znači korektivni faktor u našem društvu, u svakom društvu, pa i u srpskom društvu, ali ne može da se meri kritički ton u odnosu na one koji konzumiraju ovaj zakon od koga srpska privreda i od koga srpska država zavisi. Naravno da nam je bitniji stav Svetske banke i bitniji stav Međunarodnog monetarnog fonda i EU u odnosu na „Transparentnost“, tako da porediti ta dva mišljenja i stavljati znak jednakosti je neozbiljno. Ovo je zakon koji nam nije niko nametnuo. Ovo su zakoni koji nam nije niko napisao i stavio i rekao – ovo morate. Ovo su zakoni koji su potreba našeg društva, koji su potreba da se stavi tačka na postupak privatizacije, od kojih se najvećem broju našeg stanovništva okreće stomak. Lepo je govorio moj kolega Martinović, od svih tih privatizacija, 28 privatizacija se vode kao uspešne. Zamislite hiljade privatizacija koje su sprovedene, a da vi imate 1. promil uspešnih i da kažete – da, to je dobro. Imate jedan promil uspešnih i hvalite taj zakon? Zalažete se za evropski put, a ne poštujete evropske vrednosti, ne poštujete evropsko mišljenje? Onda otvoreno kažite – nismo za EU, imate neki drugi put. Ako su ovi zakoni reformski zakoni i zato smo dobili podršku, ako su ovi zakoni dobri za firme koje se još uvek nisu privatizovale, ako su ovi zakoni dobri za zaposlene u tim firmama, a nisu dobri za vas, pa kažite – mi smo protiv građana, mi smo protiv zaposlenih, mi smo protiv tih firmi. Kažite onda otvoreno. Ne može jedno da piše u programu, a druga politika se sprovodi. Ne mogu dupli standardi. Zbog svega ovoga, zbog onoga što je i pre nekoliko dana izrekao gospodin Vujović, zbog međunarodne podrške, zbog života koji donose ovi zakoni, i o privatizaciji i o stečaju, SNS će u danu za glasanje podržati ovaj zakon i naravno da neće podržati ove amandmane na koje svako ima pravo, ali amandmane koji nemaju ideju osim – briše se.

Koristim vreme ovlašćene predstavnice poslaničke grupe DS. Imam jednu molbu. S obzirom da sam pažljivo slušala prethodnog govornika, upotrebljen je jedan pridev, jedna reč za koju samo mogu da molim da se ne koristi, jer su zakoni koji se menjaju, odnosno u ovom slučaju zakoni koji treba da se zamene, ocenjeni kao invalidni. Invaliditet nije negativna stvar, niti je negativan opis. Ja znam da nam treba više dobre volje nego što postoji način da se u Poslovniku to odredi i zato na tu dobru volju apelujem. Kao što zakoni ne mogu da budu invalidni, tako to ne mogu da budu ni amandmani okvalifikovani, kako se ovde pokušava, osim što se ponavljaju neistine o razlozima, o vremenu, ako hoćete i o autorima, i o podršci Zakonuo privatizaciji i Izmenama i dopunama Zakona o stečaju. Da bismo bar na ovom amandmanu, koji definiše na čega će se zakon odnositi, pokušali da dobijemo relevantnu informaciju, odgovorne javne reči, ja sada pitam ministra da li će Svetska banka i da li je ostala pri podršci od 250 miliona dolara, kako je najavljeno za donošenje ovih zakona u decembru 2013. godine, odnosno u januaru 2014. godine? Dakle, da li Svetska banka ima finansijsku podršku za primenu ovih zakona za Vladu Republike Srbije? Da završimo sa tim ko i na koji način podržava primenu ovih zakona, uz jednu molbu da sebe radi pažljivije biramo reči i da zakone ne nazivamo invalidnim jer postoje ljudi koji se u takvim rečima jednostavno i nažalost lako prepoznaju.

Hvala. Pre nego što odgovorim na vaše pitanje direktno, samo jedna napomena. Postojalo je jako mnogo pokušaja da se i prethodno promene zakoni i omogući nastavak procesa privatizaicje. Razlozi zbog kojih oni nisu doveli do konačnih efekata su složeni i mislim da prevazilaze okvir ove sednice, ali mogu da kažem sledeće. Nacrt ovog zakona smo stavili na sajt Agencije, na sajt Ministarstva. Postojalo je puno vremena od 20 dana za javnu diskusiju. U okviru te javne diskusije za zakon koji smo mi pisali, a ne oni, dobili smo komentare i sugestije naše stručne javnosti, međunarodnih finansijskih organizacija. Dve nedelje nakon zaključenja te rasprave smo usvojili sve one primedbe koje su po našem mišljenju i po mišljenju Vlade, jer je Vlada taj izmenjeni tekst usvojila. Mi smo to odrazili u izmenjenom tekstu zakona. Ako želite, možemo da idemo kroz detaljne izmene koje smo usvojili. Prema tome, ovde se govori o podršci međunarodnih finansijskih organizacija na tekst zakona koji smo mi predložili, o interakciji koja se dogodila između javne diskusije i predloga zakona koji je upućen na Vladu i koji je Vlada usvojila i dostavila Skupštini na razmatranje, koji imate pred sobom. Prema tome, ovo je potpuno tačno, da smo dobili podršku od svih organizacija koje se pominju i više od toga, znači, i od drugih organizacija koje su aktivne u Beogradu, bilateralnih organizacija, profesionalnih organizacija itd. Mi smo u sklopu razgovora o primeni ovog zakona nastavili razgovor sa Svetskom bankom i obezbedili ne samo podršku koja je bila pre, nego mnogo dublju podršku.

Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gospodine ministre, postoji više razloga zašto SNS smatra da je Vlada dobro postupila zbog toga što je odbila predloženi amandman. Razumem da su pojedine kolege narodni poslanici, da kažem narodskim jezikom, novi u ovom poslu, ali mislim da su dobili jednu knjigu koju sam dobio svojevremeno i ja, a koja se zove zbirka propisa. Tu se nalaze Ustav, Ustavni zakon, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik i jedan akt na koga su izgleda poslanici, ovi novi, zaboravili - jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa. Ta jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa, to želim da podsetim kolege koje su malo duže u ovoj Narodnoj skupštini, je usvojio Zakonodavni odbor 30. marta 2010. godine. Ta jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa su objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“ nekoliko dana kasnije, početkom aprila 2010. godine, a na čelu Zakonodavnog odbora, ako se ne varam, nalazio se narodni poslanik iz DS. Zato što se ovim amandmanom predlaže brisanje člana 2, gde se nalaze definicije, odnosno daje se definicija 32 pojma koja su ključna za primenu, odnosno za tumačenje Zakona o privatizaciji. Zašto su bitna ova jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa? Iz sledećeg razloga, Glava 2. ovog akta naziva se „Sadržaj uvodnog dela propisa“ U ovoj Glavi 2. imate član 7. koji glasi – definicija je deo uvodnog dela pripisa, koji se nalazi posle predmeta uređivanja, a sadrži objašnjenje značenja pojedinih pojmova koji se koriste u propisu. U definiciji se koriste opšte poznati i nedvosmisleni izrazi. Ovim amandmanom predlažete da Narodna skupština ne poštuje jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa. Vi predlažete da se obrišu 32 definicije pojma, odnosno pojmova koji su neophodni sutra, kada se ovaj zakon usvoji, prilikom njegove primene. Kažete pri tome, što nije istina, da je nepotrebno da se te definicije nalaze u ovom predlogu zakona kada te definicije već postoje u nekim drugim zakonima. Pitam predlagače, pošto pretpostavljam da su mnogo bolji pravnici, nego ja, u kojim zakonima imate definiciju, sem u ovom predlogu zakona, privatizacije, u kom zakonu imate definiciju predmeta privatizacije, subjekata privatizacije, modela privatizacije, metoda privatizacije, učesnika u postupku privatizacije, strateškog investitora, kupca, fer tržišne vrednosti, metoda javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem itd?

Ono što mi takođe nije jasno – kako to da poslanici koji su 2010. godine na sednici Zakonodavnog odbora, poslanici tadašnje vlasti, glasali za ova jedinstvena metodološka pravila? Pričam o amandmanu. Dakle, kako to da poslanici koji su glasali zdušno za ova metodološka pravila sada kažu – nemate pravo što ste odbili amandman, koji kaže – treba obrisati 32 definicije iz predloga zakona, a lepo vam piše u ovim metodološkim pravilima da je neophodno, to je obaveza predlagača zakona, da na početku predloga zakona definiše pojmove koji se u predlogu zakona koriste? Dakle, to je jedna, ne samo pravnička, to je jedna velika politička nedoslednost. To je, da kažem, formalno-pravni razlog zašto je Vlada dobro postupila kada je odbila ovaj amandman, jer amandman je zaista besmislen. Ne možete obrisati 32 pojma i definiciju tog pojma, tih pojmova, kada je obaveza Narodne skupštine po ovom metodološkom pravilu da ima te definicije. To je formalni razlog. Materijalni razlog. O tom materijalnom razlogu je već govorio moj kolega Zoran Babić. Šta znači obrisati, odnosno predložiti brisanje svih članova predloga zakona? To znači sledeće: hoćemo da srpska privreda ostane u žabokrečini, hoćemo da ostane mrtvo more, hoćemo da stotine preduzeća, koja do sada nisu privatizovana, i dalje ostanu u tom statusu, nećemo da rešimo problem preduzeća koja su u restrukturiranju, hoćemo da sve ostane isto, a pri tome navodno hoćemo u EU, hoćemo da građani Srbije žive bolje, hoćemo da imaju posao, hoćemo da imaju plate, pa kako sa ovakvim Zakonom o privatizaciji. Još jedna stvar. Kao dodatni argument zašto su ovi amandmani, neću da kažem besmisleni, da se kolege ne uvrede, ali nemaju baš mnogo smisla, ni pravnog, ni političkog, a boga mi ni ekonomskog. Kolege su, između ostalog,predložile, videćete kasnije kada dođemo do tih amandman, da se iz Predloga zakona obrišu i oni članovi koji su u sadržinskom smislu potpuno identični sa članovima važećeg Zakona o privatizaciji. To znači da vi, ne samo da ne podržavate ovaj Predlog o privatizaciji, već ste sada protiv onog Zakona o privatizaciji koji ste sami predložili i za koji ste glasali.

Odgovor ministru, s obzirom da je njegov odgovor vezan za sadržaj ovog amandman. Dakle, vi ste meni dali odgovor, a ja to vas nisam pitala.

U odgovoru ne mogu da budu neke organizacije, neke finansijske, u Beogradu i svugde u svetu, neke međunarodne, kao što ne može da sadrži deo odgovora na stranom jeziku, koji ja razumem, ali možda ima drugih kolega koji ne razumeju. Pitanje je bilo vrlo jednostavno – da li u ovom slučaju ostaje prethodni dogovor sa Svetskom bankom o finansijskoj podršci za sprovođenje, izuzetno teško sprovođenje, Zakona o privatizaciji i ako bude izmena i dopuna Zakona o Agenciji za privatizaciju, Zakona o stečaju i Zakona o radu? Važno je da znamo taj odgovor, jer je vaš odgovor sasvim precizan takve vrste i nama pokazatelj da li da i dalje, sa razumevanjem, tretiramo osnovni razlog donošenja ovog seta zakona, a to su decembarske odluke iz 2007. godine o preduzećima u restrukturiranju. To je objektivan problem o 600 miliona dolara u budžetu, koji ide na plate, koji ide na neuspele privatizacije. Imamo svest o tome kakav je problem. Mi nismo opozicija Srbiji koja hoće da reši taj problem, ali jesmo opozicija Vladi koja pokušava da jedno priča, drugo piše, a treće radi. To neće moći, jer nije dobro ni po koga. Moje pitanje je bilo vrlo jasno i nije stvar u tome da li zaslužujem jasan odgovor ili ne, već je stvar u tome da na ovom primeru vidimo da li vi, kao ministar, budući finansija, i ja, kao narodna poslanica, delimo jednak stav o tome šta je zajednički interes, a šta je zajednička šteta od ovih četiri ili pet zakona koji će biti na pretresu u Skupštini Srbiji. Ne zbog mene i ne zbog vas, nego zbog javnosti koja sluša, dužni ste precizne odgovore imena finansijskih organizacija, i to da li postoji 250 do 400 miliona dolara podrške ili ne? Ne možete ministre, dve minute ste potrošili na isti amandman. Sledeći put. Na naziv iznad člana 3. i član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. U članu 3. je jasan dokaz onoga što govorimo da je ovo samo jedan malo izmenjen postojeći zakon. Recimo, ovde imate stav 1. – odredbe ovog zakona primenjuju se na subjekte privatizacije koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije. Isti taj tekst piše u članu 4. prethodnog zakona. Stav 2. je interesantan u ovom članu i zato smo, između ostalog, protiv i za brisanje ovog člana 3. Kaže – ako je ovim zakonom uređeno pitanje kojim je drugim zakonom na drugačiji način regulisano, primenjuju se odredbe ovog zakona. Znači, ovo je jedan zakon koji ima višu vrednost nego drugi zakoni. Bez definicije koji su to zakoni, koja su to pitanja na koja se odnose. Ovo su nesagledive posledice stava 2. u primeni zakona. Nadam se da je neko bar iole pažljivo pokušao da vidi kakve će biti posledice pošto u našem pravnom sistemu verovatno ima nekoliko hiljada i nekoliko stotina zakona. Da li je neko uspeo da ispita sve mogućnosti u kojima ovakva odredba neće da izazove loše, manje dobre ili čak katastrofalne posledice na oblast privatizacije ili na neke druge oblasti? Tako da me interesuje objašnjenje šta je ovim stavom trebalo da bude postignuto i da li je izvršena bilo kakva analiza? Kakve će posledice taj stav imati uopšte na pravni sistem ove države?

Javio sam se po onom drugom amandmanu, ovo je treći, ali je potpuno isto. Komentar će biti jednak zato što je predlog identičan u 94 slučaja, što je, čini mi se bez presedana. Moj predlog kao poslanika jeste da ne glasamo ni protiv. Mislim da treba da se uzdržimo jer je šteta trošiti struju u ovom parlamentu glasajući protiv svih ovih amandmana. Pre toga sam hteo da pozdravim ministra privrede, ministra koji će uskoro, po mom saznanju biti ministar finansija, ali da mu se zahvalimo što je u svom mandatu dao ovoj skupštini jedan vrlo ozbiljan studiozan, temeljan Zakon o privatizaciji koji će otkočiti mnoge privatizacije koje su zaglavljene, koje će omogućiti firmama koje su u restrukturiranju da krenu iz tog začaranog kruga i siguran sam da ćemo u danu za glasanje, kao poslanička grupa dati podršku ovom zakonu u celini, a da ćemo prihvatiti amandmane koji su suvisli, koji su uradili na tome da ovaj zakon bude poboljšan. Toga dana kada smo dobili amandmane obradovao sam se, bilo ih je 120. Predsednik, odnosno šef naše poslaničke grupe nam je rekao, obradovao sam se i rekao – opozicija shvata težinu ovog zakona, njegovu ozbiljnost, ali onog momenta kada sam video da se radi o 94 amandmana, 10% je samo dve reči, a to je – briše se i to pokazuje svu jednu neozbiljnost u ovoj veoma teškoj situaciji u kakvoj se Srbija nalazi. Zato je opcija kojoj pripada, onaj ko je dao ovakve amandmane, u Vranju dobilo manje od 4%, a SNS je dobila preko 50% glasova. Svako od nas ko uđe u ovaj parlament uđe preko stranke ili na listi, ali nakon toga njegovo ime i prezime se jako prepoznaje u Srbiji. Prepoznaje se u gradu u kome živi, među ljudima sa kojima se kreće i…

Zahvaljujem. O neophodnosti donošenja ovog zakona, a u isto vreme odbijanja ovog amandmana suvišno je bilo šta reći, jer se prethodni Zakon o privatizaciji pokazao kao jako loš. Naime, 400.000 radnika je bez posla. Konkretno u Kruševcu, gradu iz kog dolazim pre 15 godina bilo je 40.000 radnika, od toga 17.000 radnika je bilo u primarnoj proizvodnji. Sada je svega 17.000 zaposlenih, a od toga oko 3.000 radnika u primarnoj proizvodnji. Neophodnost donošenja ovog zakona je višestruka jer trebamo misliti na radnike „14. oktobra“, „Trajala“, zatim Fabrike maziva, jer su u Kruševcu skoro sve fabrike ili u procesu restrukturiranja ili u procesu privatizacije. Kruševac, koji je bio grad na petoj poziciji pre petnaestak godina, sada je devastirano područje. Prema tome, smatram da ovaj amandman kao i sledećih 93-94 koliko su kolege samostalni narodni poslanici podneli, trebamo odbiti a ovaj zakon podržati u celini. Zahvaljujem. Izvolite. Dame i gospodo, narodni poslanici, poštovani gospodine ministre, mislim da predlagači ovog amandmana bez ikakve potrebe plaše građane Srbije, plaše javnost i plaše privrednike kako se u članu 3. u stavu 2. nalaze nekakve monstruozne odredbe koje će da potpuno poremete funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije. Član 3. stav 2. Predloga zakona o privatizaciji glasi – ako je ovim zakonom uređeno pitanje koje je drugim zakonom na drugačiji način regulisano, primenjuju se odredbe ovog zakona. Želim da skrenem pažnju predlagačima amandmana da studenti na prvog godini svakog pravnog fakulteta u Srbiji iz predmete koji se negde zove Uvod u pravo, negde Teorija države i prava uče da postoje dva pravila prilikom tumačenja pravnih propisa, dva interpretativna pravila. Jedno pravilo na latinskom glasi – lex specialis derogat legi generali, dakle – poseban zakon suspenduje odredbe opšteg zakona u određenoj oblasti.

Tu nema ničeg nelegalnog, tu nema ničeg spornog. To ne unosi nikakav haos u funkcionisanje pravnog sistema. Da unosi, ne bi rimski pravnici, još iz tih davnih vremena formulisali ova pravila. Ta pravila vekovima važe u svakom demokratskom, civilizovanom pravnom sistemu. Čak i da ih predlagač zakona, dakle Vlada Republike Srbije, da ne postoji ova odredba u Predlogu zakona, postoje ova dva pravila, teorijska pravila koja se primenjuju prilikom tumačenja svakog pravnog propisa koga donese, bez obzira da li Narodna skupština, Vlada ili neki drugi državni organ. Dakle, nema ničeg spornog. Zašto ovo govorim? Ne zato da bih držao bilo kakve akademske pridike podnosiocima amandmana, nego samo zato da bih uputio jednu jasnu političku poruku građanima Srbije, a pre svega zaposlenima u preduzećima koja još nisu privatizovana, odnosno u preduzećima koja se nalaze u statusu restrukturiranja, da ima se ništa strašno neće desiti kada se usvoji ovaj zakon i kada počne njegova primena. Naprotiv, ovaj zakon je jedini lek za tešku bolest u kojoj se nalazi, nažalost, srpska privreda. Vi znate kako naš narod kaže – na ljutu ranu se stavlja ljuta trava. Ovaj zakon je ljuta trava za ljute bolesti u kojima se nalazi srpska privreda, a te ljute bolesti nije prouzrokovao ni Aleksandar Vučić, ni SNS, ni Dušan Vujović. Te teške i ljute bolesti su nasleđene i mi te nasleđene bolesti ovim ljutim travama pokušavamo da izlečimo, da bi bilo bolje nama, ali pre svega da bi bilo bolje našoj deci. Zahvaljujem dr Martinoviću. Izvolite. Kolega Martinović je, pokazujući svoje izvanredno pravničko znanje, objasnio sve razloge zbog kojih će SNS glasati protiv ovog amandmana.

Čini mi se da je prvi „leks specijalis“ u novijoj istoriji Srbije tako krstio i napisao Ratko Marković 1996. godine, ispravljajući nepravilnosti nastale u lokalnim izborima 1996. godine. To je tada bio taj ljuti lek na ljutu ranu koji je zaustavio neke procese koji su se s pravom u to vreme dešavali. Na ovaj način i ovaj zakon je ta nova ljuta trava za ljutu ranu i za nepravilnosti koje su se dešavale u privatizacijama po postojećem Zakonu o privatizaciji, koji je ostavljao ljude bez posla, koji je ostavljao ljude bez perspektive, koji je bio samo opterećenje za budžet Republike Srbije, koji nije davao mogućnost budućnosti, nije davao mogućnost proizvodnji, nije davao mogućnost našoj deci, kao što je gospodin Martinović rekao. Leks specijalisom“ ne treba plašiti nikoga, naročito ne od onih koji kada su taj „leks specijalis“ konzumirali bio je dobar, a sada nije dobar, naročito što mi, i ponoviću i ponavljaću do 95. amandmana, da smo za ovaj zakon dobili podršku relevantnih međunarodnih institucija – Svetske banke, MMF-a, EU, svih onih ljudi koji zaista ljudima u Srbiji i Srbiji žele dobro. Zbog toga u Danu za glasanje odbićemo ovaj amandman. Zahvaljujem, gospodine Babiću. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre sa saradnicima, naravno da predlažem da se ovaj amandman odbije i da u Danu za glasanje kažem da neću glasati, a pozivam i poslanike pozicije i opozicije da ne daju glas za ovaj amandman. Zašto? Zato što i predlagači amandmana navode u svom obrazloženju, ako ste pročitali njihovo obrazloženje, da ponuđena rešenja u ovom predlogu zakona o privatizaciji neće dovesti do stvaranja boljih uslova za ekonomski razvoj i očuvanje socijalne stabilnosti kroz otvaranje novih ili očuvanje postojećih radnih mesta. Gospodine predsedavajući, smatram, naprotiv. Upravo i jeste jedan od novih modela privatizacije koji nudi ovaj predlog zakona prodaja imovine u postupku privatizacije, koja kada se uporedi sa prodajom imovine u stečajnom postupku ima izuzetne pozitivne efekte u širem poslovnom društvenom kontekstu upravo kroz održavanje zaposlenosti i zadržavanje postojećih radnih mesta. Zašto? Upravo zato što se prodajom imovine u postupku privatizacije, što ima svoju i strategijsku vrednost u onome što smo se mi opredelili, a to je reindustrijalizacija, zato što aktivira ljudske resurse u tradicionalnim oblastima, na primer, čuvanjem kadrovske strukture kada je u pitanju industrija. To je izuzetno bitno i izuzetno važno. Međutim, suprotno tome, postojeći zakon koji na neki način, ne na neki nego u stvari forsira kupovinu i prodaju imovine u stečajnom postupku, nema tu intenciju. Ono što je bitno, što me čudi, što je jedan od predlagača zakona i profesor univerziteta, a juče je rekao da bi povukao sve amandmane samo da mu jedan usvojimo. Pitam ga, ako na ispitu studenti znaju 99% odgovora od 100%, valjda ne negira i ne ruši studenta? Prema tome, predlažem mu da on glasa za ovaj amandman i za ovaj zakon. Ako ruši studenta, jaoj se tim studentima. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Milija Miletić. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, poštovane kolege poslanici, javljam se ponovo povodom ovog amandmana, brisanje člana 3. Zakona o privatizaciji. Mislim da je isto kao i u prethodna dva amandmana, kao prvo mislim da nije korektno da na ovom mestu na ovaj način ovako radimo, jer svi smo svedoci da privreda u Srbiji je u veoma teškoj situaciji. Imamo 584 nezavršenih privatizacija, imamo 161 subjekt u restrukturiranju, tako da je vrlo bitno da se ovaj zakon o privatizaciji što pre usvoji da bismo mogli da obezbedimo radna mesta za ljude, jer 400.000 nezaposlenih koji su bili u prethodnom periodu zaposleni, to znači za vreme DOS, period DOS od 2000. pa do 2012. godine.

Oni su tu firmu uzeli, stavili u hipoteku imovinu, uzeli velike kredite, uzeli iz Fonda za razvoj Republike Srbije velika sredstva i normalno, vrlo brzo su tu firmu oterali u stečaj. To je bila takva privatizacija i tako su naši ljudi iz naše opštine, male opštine Svrljig, izgubili radna mesta. To što kažem – jedna mala opština Svrljig, to važi za još 3.000 firmi koje su privatizovane i gde je urađena ta loša privatizacija. Kao poslanik Ujedinjene seljačke stranke sa liste SNS, normalno da neću glasati za ovaj amandman i neću glasati ni za ostala 92 amandmana, jer mislim da je suludo i mislim da ovaj zakon moramo što pre usvojiti i sve ostale reformske zakone, jer naša zemlja Srbija mora krenuti nekim brzim koracima da obezbedimo radna mesta, da opštine kao što je Svrljig budu opštine razvijenog tipa, kao što su bile 80-ih godina. To možemo samo ovim reformskim zakonima.

Ujedno, privatizacije rađene i u firmama i preduzećima gde su bile poljoprivredne aktivnosti, gde su bile zadruge, a ja predstavljam seljačku stranku i seljake koji su radili u tim zadrugama i siguran sam da će imati određeni broj firmi koje nisu privatizovane, koje su možda među ovih 584, koje će sutra imati mogućnost da uposle nekog poljoprivrednog proizvođača koji će otvoriti neku mlekaru, sušaru, hladnjaču i gde će naši poljoprivredni proizvođači moći da daju svoje proizvode. Još jednom, sigurno ću glasati za zakon i sve zakone koje predlaže Vlada na čelu sa našim premijerom Aleksandrom Vučićem. Zahvaljujem, gospodine Miletiću. Reč ima dr Vladimir Pavićević. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, poštovani gosti, hteo sam samo da intervenišem u odnosu na pominjanje važnosti i značaja tzv. leks specijalisa iz 1996. godine i poređenja važnosti tog zakona sa stavom 2. člana 3. predloženog zakona o privatizaciji. Hteo bih da podsetim sve nas ovde kako je došlo do leks specijalisa 1997. godine, kako slučajno ne bi bilo zabune oko toga šta je značenje te vrste zakona bilo tada i u kakvoj vezi je taj zakon sa ovim predloženim zakonom o privatizaciji. Svaki narodni poslanik i građanin, ja mislim, treba to da razume kako bi mogao da ceni da li vredi ovaj predlog zakona. Poštovani predsedavajući, 1996. godine desila se, po priznanju aktera tih događaja, najveća, kako su sami tvrdili, izborna krađa u istoriji Srbije. Četiri meseca, ja kao student prve godine studija na fakultetu, tada smo protestvovali ulicama različitih gradova u Srbiji, tražeći da se prizna da je počinjena izborna krađa i da se opozicionim poslanicima i odbornicima tada da ono što su zaslužili na izborima. Vraćam se na amandman. Govorim o leks specijalisu. Pazite leks specijalisom tada šta je urađeno. Maskirana je ta izborna krađa. Zapravo se našao način da se prikrije da je ta izborna krađa urađena. Ja samo u tom smislu, poštovani predsedavajući, mogu da vidim vezu koju je napravio sa tim zakonom gospodin Babić kada je govorio, jer mogu da razumem da se i ovim predlogom zakona želi maskirati nešto što je bilo sakriveno. To lesk specijalisom zaista može da se radi, kao što je bilo 1996. godine, ali nas dvojica amandmanima na ovaj predlog zakona želimo to da sprečimo. Gospodo, hvala. Zahvaljujem, gospodine Pavićeviću. Izvolite. Uz sugestiju vama, neću se javljati po Poslovniku, da pričamo o amandmanima, a ne da se javimo po amandmanima pa da pričamo šta god želimo. Ono što želim da kažem je da se na ovaj način i ovim leks specijalisom ništa ne prikriva. Ono što bih se složio sa prethodnim govornikom je da su dešavanja iz 1996. godine ružna dešavanja, u smislu da nijedna krađa, a naročito izborna krađa, ne može da bude dobra. Ali, na ovaj način, jedino gde ćemo se složiti, kao što je taj leks specijalis detektovao krađu na izborima, na neki način je rešio, na ovaj način detektujemo krađu koja je bila u postupku privatizacije u Srbiji i rešavamo je.

Hvala, gospodine predsedavajući. Moram da ukažem na povredu člana 106. Poslovnika, koji kaže da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Podsetiću vas, gospodine predsedavajući, da ste meni pre nekoliko dana oduzeli reč zbog toga što se nisam, po vašem mišljenju, državo rasprave o amandmanima, a sada ste dozvolili gospodinu Pavićeviću da govori o svemu, samo ne o amandmanu i o tački dnevnog reda. Cenim, gospodine predsedavajući, to što je gospodin Pavićević profesor i što ima verovatno veliko znanje, ali ga pozivam da to svoje znanje iskoristi na jedan bolji i plemenitiji način, a to je da svom prijatelju barem objasni razliku između restrukturiranja i restitucije. Hvala vam najlepše. Zahvaljujem.

Gospodin Babić i prethodni govornik su direktno mene pomenuli i pogrešno me interpretirali. Na osnovu člana 104. imam pravo na repliku. I gospodinu Babiću ste dali pravo na repliku na osnovu istog člana. Gospodine Pavićeviću, gospodin Babić je dobio pravo na repliku jer ste direktno pomenuli njegovo ime i prezime. On vas nije spomenuo i nemate pravo. To sam mogao da budem samo ja jer sam govorio pre njega, gospodine predsedavajući.

Poštovani predsedavajući, hvala vam mnogo na razumevanju i na prilici da koristim svoje pravo na repliku prema Poslovniku. Dve su stvari ovde važne, ja mislim. Jedna je stvar, ako iko u ovoj Skupštini uvek govorio po tački dnevnog reda, pa to smo nas dvojca, Zoran Živković i ja. Bilo koja primedba da mi ne govorimo o tački dnevnog reda nema nikakvog smisla. Druga stvar, nisam ja pomenuo ovde leks specijalis i 1996. godinu prvi. To je uradio, poštovani predsedavajući, upravo gospodin Babić. Pošto je on, po mom sudu, pogrešno interpretirao neke stvari iz tog vremena, ali je i dobro povezao sa ovim vremenom, ja sam samo hteo to da pojasnim i da kažem da je krađu izbornu 1996. godine detektovao upravo Zoran Živković. Iz Niša su krenuli ti protesti, nastavili smo u Beogradu, a onda je leks specijalis pisao čovek u ime čije stranke je počinjena izborna krađa. Mislim da je to stvarno neviđeno. Reč ima profesor dr. Ljubiša Stojimirović. Da su prethodni zakoni o privatizaciji i stečaju bili dobro, ne bi došli u situaciju da sada izglasavamo nove zakone i ne bi došli u situaciju ni da kolege moraju da podnesu ovoliki broj amandmana. Zadatak svih nas jeste da stvorimo ambijent u državi koji će omogućiti uslove za rad i za blagostanje. Međutim, veoma često zaboravljamo na tu našu obavezu. Sada ću citirati profesora Dušanića, koji je još pre osam ili više godina ukazivao na nedostatke tih zakona. On kaže: „Posle dve godine priče o privatizaciji, koja je na početku izgledala kao lepa bajka, sve manje liči na nju. Sada možemo da očekujemo novu priču. Biće to priča o stečajevima i ta priča će u početku takođe ličiti na lepu bajku. Ubeđivaće nas da se stečaja ne treba plašiti, jer u njima propadaju samo loši vlasnici, ali ne i loša preduzeća. Njih će preuzeti novi, bolji vlasnici, odnosno loše vlasnike zameniće dobri, pa ćemo od bolesnih kroz stečajeve doći do efikasnih preduzeća koja će povećati broj zaposlenih i njihove plate. Ostaje da se vidi da li će biti dovoljno onih koji će poverovati istim pripovedačima i u ovu novu bajku. Ali, ni to nije sve. Svetka oligarhija uveliko već piše novu priču koja ima radni naslov – međunarodni stečajevi nad zaduženim zemljama, a koju ćemo uskoro i zvanično moći da vidimo i na delu. Hoću da verujem da ćemo imati dovoljno mudrosti da zemlju ne dovedemo u stanje u kome će i nad njom da se uvede međunarodni stečaj sa stečajnim upravnikom. Hoću da verujem, ali ne mogu da se oslobodim strepnje.“ Tako je pisao profesor Dušanić, koji je jedan od poznatijih ekonomista i ukazao nam je da moramo da vodimo računa da ne dovedemo zemlju u situaciju da se nad njom uvede stečaj. Ja hoću da verujem da kolege sa najboljom namerom daju amandmane i da pokušavaju da pomognu u nečemu što se zove stvaranje novog zakona, ali je evidentno da ne nailaze na naše razumevanje, jer su ti amandmani sada u suprotnosti sa onim što treba pružiti Srbiji i njenim građanima u ovom trenutku. Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Vladimir Marinković. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku su prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? (Ne.) Na naziv člana 4. i član 4, amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, poštovani ministri, poštovani gosti, kao i u prethodnim slučajevima i u prethodnim članovima ovog predloga zakona, predlažemo da se briše i član 4. i naziv iznad člana 4, koji glasi – načela privatizacije. U okviru ovog člana ovde se definiše šest načela privatizacije. Mi smo to poredili sa postojećim Zakonom o privatizaciji i imamo identični član, doduše broj 2. u postojećem Zakonu o privatizaciji uz nešto prošireni krug načela. Mi smatramo da postojeći okvir jeste dovoljan i to je jedan od razloga zbog kojih smatramo da ovaj član treba da se briše. Međutim, mislim da rasprava o ovom amandmanu na član 4. zaslužuje jedno usmerenje ka jednom principu koji je za proces privatizacije uvek najvažniji, a to je poštovani ministre, princip vladavine prava. Da bismo mi mogli da sprovedemo dobru privatizaciju po bilo kom zakonu, mi moramo da delamo u uslovima vladavine prava. Sada je pitanje za nas ovde – kako mi cenimo vladavinu prava u Srbiji danas? Još dve stvari hoću ovde da kažem, podsetio bih narodne poslanike naročito one koji pripadaju skupštinskoj većini, da smo mi povodom ova tri predloga zakona, pa i povodom ovog predloga zakona zapravo deo jedne konstruktivne opozicije. Podsećam vas da smo se mi dogovorili sa članovima i članicama tima gospodina ministra da prihvatimo njihovo obrazloženje za izmenu člana 2. Zakona o stečaju, dakle, mi pokazujemo volju da sarađujemo, ali smatramo da ovaj Zakon o privatizaciji nikako ne može da se ispravi i zbog toga smo podneli isti amandman, „briše se na svih“ i moram da vas podsetim, ne 94, nego na svih 95 članova Predloga zakona o privatizaciji. Izvolite. Poštovane kolege poslanici, uvažena predsedavajuća, ništa niste propustili mnogo. Analiza efekata privatizacije u Srbiji postoji na sajtu Agencije za privatizaciju, lepo urađena, detaljno, metodološki, komparativna analiza i zakon iz 1997. godine, zakon iz 2001. godine, praktično pokazuje koje su posledice, odnosno koji su rezultati vezani za privatizaciju. Ona govori u zaključcima da od 2006. do 2009. godine 852 preduzeća privatizovanom, od toga je 40% u periodu između 2008. i 2009. godine. Ali, ono što je interesantno, to je da u 2010. godini od 597 preduzeća u prometu je prošlo oko 4,6 milijardi evra, što je svega 7% više u odnosu na 2002. godinu. Ako uporedite sa 2010. godinom i 2003. godinu, onda ćete videti da supstanca tih preduzeća, odnosno kapital je smanjivan, imovina umanjena, da je promet povećan svega za 7%, a da je tri puta više poslanika otpušteno u tom periodu, a to pokazuju cifre koje kažu da je 137.000 ljudi otpušteno iz firmi koje su u privatizaciji, a117.000 preduzeća, kod onih koji nisu izvršile privatizaciju. Rezultat današnje, odnosno danas koji imamo u brojkama, na osnovu te politike privatizacije koja je do sada trajala je 750 miliona evra godišnje iz budžeta, od toga 200 miliona godišnjeg neplaćanja praktično javno-komunalnih obaveza, odnosno budžetskih sredstava javnim preduzećima, kao što su elektroenergetski sistem, kao što su Uprava prihoda, porezi i doprinosi. Imovina tih preduzeća 6 milijardi evra i 100.000 ljudi, koji još uvek rade u ovim preduzećima. Obaveza naša koju smo definisali Deklaracijom u saradnji sa EU radi donošenja i definisanja odnosa po pitanju stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, zadali smo sami sebi zadatak da sa društvenom imovinom jednostavno treba da završimo. Ono što danas imamo kao Predlog novog zakona, znači, ne izmena i dopuna, su definisani modeli, metode i mere. Sada, da se vratim na član 4. – načela privatizacije definisana članom 4, amandmanom kojim traži da se briše, kaže – predlagač da želi da izbriše „stvaranje uslova za razvoj privrede, smanjenje negativnih finansijskih efekata, obezbeđenje javnosti i transparentnosti, onemogućavanje korupcije, formiranje prodajne cene prema fer uslovima i stvaranje uslova za socijalnu stabilnost“ Ako tražite da se sve to briše, da li to onda znači da želimo da stvorimo uslove u kojima privreda neće da se razvija u koje želimo da jednostavno nema transparentnosti, da povećamo korupciju. Da li želite da stvorimo uslove u kojima ćemo imati socijalnu nestabilnost. To znači, da prema ovom amandmanu predlagač želi potpunu nestabilnost u državi, nepostojanje ni prava za koja se zalaže, a sve manje želi da se zemlja reformiše i da ide napred. Mislim da poslanici Srpske napredne stranke jednostavno u svim svojim izlaganjima čvrsto stoje na stanovištu, da smo kao stranka, i kao stožer Vlade, i kao neko ko ima premijera na evropskom putu, na putu ekonomskih reformi, da smo za to dobili podršku preko 50% naroda i da jednostavno svi međunarodne institucije i sve nađe komšije u regionu su prepoznali tu našu čvrstu rešenost da idemo napred i da nas niko na tom putu jednostavno neće sprečiti. Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Da li neko želi reč? (Ne.) Na naziv iznad člana 6. i član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Samo da sedne zamena ministara na klupi. Izvolite. Amandman na član 5. je naravno – briše se, zato što je to praktično prepakovan član 3. postojećeg Zakona i to je, još jednom da ponovimo suština naših amandmana i naša želja da ukažemo da je stanje u srpskoj privredi loša privatizacija koja je rađena negde u poslednjih deset godina. To znači da je u pre dve godine ona rađena dobro. Mislim da ovde imamo svedoke te dobre privatizacije, bar polovina ovih ljudi koji ovde sede su radili u Agenciji za privatizaciju, pa su i lični svedoci, a mislim da je i sam ministar imao tada jednu jasnu sliku o tome šta se dešava u procesu srpske privatizacije. Da podsetim od januara 2002. godine do marta 2004. godine, privatizovano je 1.300 i nešto preduzeća. To su sve mahom dobre privatizacije koje su ostvarile svoj cilj. Među tim privatizacijama nema ni jedne koja može da se nazove sumnjivom, ima neuspešnih u smislu da privredni subjekt nije mogao da nastavi svoje poslovanje, ali ne kao posledica kriminala u procesu privatizacije ili kasnije, nego zbog toga što praktično nije imao svoje mesto na tržištu i to je više nego jasno. Kada govorite, kad govorimo svi o promašajima privatizacije, o teškom stanju u srpskoj privredi potpuno se slažem, ali nemojte do da prebacujete gospodinu Pavićeviću i meni. Gospodin Pavićević je u politiku ušao pre godinu dana, u parlament kad i mi svi zajedno pre četiri meseca, a ja sam u politici bio upravo, svoj prvi deo bavljenja politikom završio u to vreme koje mogu slobodno da vrlo i subjektivno, ali mislim i objektivno da nazovem zlatnim dobom reformi u Srbiji, to je 2001, 2002. i 2003. godina.

Hvala gospođo predsednice. Dame i gospodo narodni poslanici, pozivam da se predloženi amandman odbije, i ujedno pridružujem argumentaciji koju su kolege, koje su reagovale na ovaj način podnošenja amandmana i na njihovo ovakvo formulisanje pogotovo ovakvu odbranu da se tako izrazim do sada iznele. Predlažem da se amandman odbije iz više razloga. Pod broj jedan, zato što amandman predlaže da se obriše nešto što je vrlo jasno i vrlo dobro i to kaže i sam predlagač amandmana. Onaj ko predlaže brisanje kaže da je ovo nešto što je preuzeto rešenje iz prethodnog, odnosno sada još uvek aktuelnog zakona, da tu ne vidi ništa sporno, ali da vidi sporno to što je prebačeno iz jednog u drugi član, to svakako nije razlog za brisanje, i to nije suština ovoga što se danas dešava. I ono što jeste dodatno sporno pored toga što se traži brisanje nečega što nema razloga da bude obrisano to je način na koji se to radi, i ovde pričamo o vrlo principijelnom stavu. Mislim da smo razgovarali već na ovu temu pre jedno sedam dana po pitanju drugog zakona, a opet po pitanju identičnog problema, a to je na koji način se formiraju obrazloženja prilikom podnošenja amandmana. Pričam o dobroj praksi gospođo predsednice, da li je, ili nije prihvatljivo za ovo mesto da se generički formiraju strahovite količine amandmana sa jednim te istim obrazloženjem koje je načelno, koje se uopšte ne bavi suštinom amandmana na koji se odnosi, koje je prosto načelno, koje se tiče kvaliteta zakona na način na koji ga vidi predlagač amandmana koji se tiče toga da li moram da citiram – „se vodi ovakva ili onakva politika“ Šta to zapravo znači? Da možemo da osporavamo amandmane načelno, opštom pričom kritikujući neku politiku, hoćemo li sutra kritikovati ovu ili onu Vladu, ovog ili onog predlagača? Šta to dalje povlači kao reperkusiju na samoj sednici? Da li obavezu da se predlagač amandmana pridržava onoga što je samo u obrazloženju stavio, što bi bilo logično, što ima smisla, što je dobra praksa, ako je ima, a bojim se da danas gubimo bilo kakav kontakt sa dobrom praksom. Ako bi to radio, ako bi se držao svog obrazloženja sve bi nas doveo u situaciju da prisustvujemo još jednom danu rasprave u načelu, jer je obrazloženje prosto takvo. Ako to ne žele da urade, ako hoće da diskutuju o samim amandmanima, a danas smo zaista bili u prilici da čujemo jedno i drugo od strane predlagača. Ne drži se onoga što je dao kao razlog za odbijanje i resornom odboru i Vladi, i šta je poenta svega toga, čemu to vodi? Da li zaključku da obrazloženja mogu da sadrže bilo kakav tekst, da nema nikakve veze sa onim što se traži sa razlozima iz kojih se to traži. Da li vodi zaključku da posle diskusije da može da nema nikakvu vezu sa onim što je stavljeno u obrazloženju, da li je to ono što hoćemo da postignemo. Nadam se iskreno, da ne i ne sporim, naprotiv, pozdravljam svačije je pravo da formuliše politički stav i svačije je pravo da se ne slaže sa nekim rešenjem bilo kog zakona u celini. Zato smo tu, ali postoji i odgovarajući način da se to stavi do znanja ostalima i da se taj stav zastupa, niti sporim bilo čije pravo da ima problem sa tim da li su određene međunarodne institucije iskazale podršku u nekom zakonskom rešenju ili ne, pa i da ima rezervu. Da ima rezervu prema pitanju da li su određena zakonska rešenja korisna za građane Srbije. Verujem i nedvosmisleno ogromna većina ljudi prisutnih ovde vidimo pravu direktnu korisnost koju ste mogli da pronađete u samo dva detalja tek da zaboravite sve ostalo, a to je koliko se unapređuju praktični nedostaci onog zakona koji je i dalje na snazi. Koliko se pojednostavljuje procedura tamo gde je ona rezultat onoga da se ne dođe do odgovarajućeg rezultata i odgovarajućeg rešenja. Ali, hajde da zaboravimo sve to. Šta ostaje, ako ne vodimo računa ni o načinu na koji pokušavamo da isteramo nešto svoje? Šta ostaje ako ne vodimo računa o pravilima kako treba da funkcioniše ovo mesto ovde? Ja se bojim samo jedno prilika da se dovoljan broj puta danas govori na ovoj sednici ovde, i da se možda i ne vodi računa o tome da li će se to obraćanje fokusirati na amandmane ili će biti priče u načelu ili o nečemu trećem, kao na primer o nekim političkim karijerama. Da zaboravimo sve to, ali to nije suština dame i gospodo narodni poslanici. Nije suština našeg boravka na ovom časnom mestu. Prilika da se pojavimo dovoljan broj puta u besplatnim minutima. Nije suština prilika da nas vide ljudi koji nas podržavaju i da zaključe da smo se lepo obukli i tečno govorili. Suština je u tome da postignemo nešto za naše ljude i kakvu konkretnu korist će naši građani videti nakon puna tri sata rasprave o tri člana po identičnom obrazloženju koje nikakve veze nema sa onim šta se dalje u raspravi dešava. Nikakvu. Zbog toga, moramo da se zapitamo vi mi ovde, hajde da se obratim prvo sebi, pa onda i bilo kome drugom, kakav to utisak treba da ostavi ovo što se dešava danas na ljude koji nas gledaju. Koliko će nas ceniti i da li smo sami krivi što se ponašamo, neki od nas na način kako se ponašamo danas.

Želela bih da kažem nešto. Ono što je komunistički sistem posle Drugog svetskog rata uspeo da stvori i institucionalizuje za jako kratko vreme, mi ne možemo da demontiramo bezmalo tri decenije. Unikatna pojava svetskih razmera, tzv. društvena svojina, visi na vratu svih nas i celokupne države kao balast koga se treba osloboditi. Brojni pokušaji dosadašnjih Vlada da se izbore sa tim problemom i da se jednom zauvek zatvori priča sa tom samoupravnom umotvorinom, dali su u najgorem slučaju nikakve rezultate, a u najboljem slučaju delimične rezultate. Da se ne zavaravamo, preduzeća koja postoje i danas, a koja su u režimu društvene svojine su na teret svih nas u ovoj zemlji, počev od državne kase, koja je uvek tu da pripomogne, pa do radnika koji godinama preživljavaju bez ikakvih prihoda i rade za overenu zdravstvenu knjižicu i za markicu za prevoz, koji žive ispod minimuma ljudskog dostojanstva i koji se samo na papiru vode kao zaposleni, a niti šta rade, niti su uradili poslednjih godina, a o redovnim prihodima, bez ikakve proizvodnje, iluzorno je govoriti, pa do poreskih obaveza koje se gomilaju iz dana u dna, bez ikakve šanse da se ikada naplate. Iz tog razloga novi zakon o privatizaciji ima zadatak da u relativno kratkom roku prekine agoniju tzv. društvena svojina. Predviđeni su instituti, mehanizmi onoga što nije razgrabljeno ili prodato u bescenje proteklih godina, da se na jasan i manje komlikovan način, veoma transparentan način izvrši privatizacija društvenog kapitala i da se zaposlenima koji još uvek rade i nalaze se u tim preduzećima, obezbede nova radna mesta ili da se očuvaju postojeća radna mesta.

Načelo privatizacije, predmet privatizacije, obaveznost i rok privatizacije. Kada danas slušamo diskusije predlagača amandmana, onda smo u jednom od prethodnih objašnjenja mogli da čujemo da je vladavina prava nešto što je trebalo da bude sadržano u ovom zakonu. Ako pođemo od strateškog planiranja i ideje da strateško planiranje u sebi sadrži misiju i viziju, onda svakako da je misija ovog zakona ono što je sadržano u članu 1. gde kažemo da u procesu privatizacije želimo da promenimo društvenu i javnu svojinu u preduzećima koja poseduju, u privatnu svojinu. Možemo da sporimo, ali da svakako načela privatizacije jesu vizija. Vizija kojom ova Vlada, odnosno ova skupštinska većina kaže šta želi da postigne od ovog zakona. Ovim zakonom mi želimo da promenimo ključne stvari, stvari koje se definišu kao rast i razvoj srpske privrede. Kada pogledate danas 584 preduzeća i 161 preduzeće koje je u restrukturiranju, vi shvatite da oni doprinose stvaranju društvenog bruto proizvoda u jednom nivou kojim doprinose. Nesporno je da ovim zakonom menjamo i fiskalna pravila i fiskalne efekte. Ako imate preduzeća koja moramo da promenimo u strukturi vlasništva i koja odnose iz budžeta Republike Srbije 800 miliona dolara, da jeste, naša je vizija i vizija Vlade da tih 800 miliona ne bude više dato sa rashodovne strane budžeta, već da se socijalna izdvajanja premeste na stranu na koju treba. Mi naravno, ako pogledate našu viziju, funkcionisanje načela, kažemo da će ovi zakoni doprineti povećanju stabilnosti, ekonomske i socijalne sveobuhvatne aktivnosti u funkcionisanju države Srbije i to je sasvim normalno. Mi ne smatramo i ne mislimo da je moguće to ostvariti u svim slučajevima u kojima će ta preduzeća biti privatizovana, ali svakako ako napravimo pomak ili jednom slučaju, to će biti nešto za šta ovaj zakon treba da funkcioniše. Vlada Republike Srbije je u članu 6. u odnosu na predlog Nacrta zakona, izmenila ovaj zakon i rekla – sve ovo što mi hoćemo da uradimo, a što je naša vizija, funkcionisanje, misija ove Vlade, ove skupštinske većine, mi ćemo to uraditi za kraći vremenski period u odnosu na ono što smo rekli u načelu. Uradićemo do 31. decembra 2015. godine i nesporno je da različite političke stranke, različite političke grupe mogu da imaju različite vizije i ideje i rokove za ostvarivanje svojih ciljeva.

Uvažena predsednice, gospođo ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama se nalazi i zakon koji je još jedan u nizu reformskih zakona i koji će u narednom periodu stvoriti uslove za jedan normalan, kvalitetan i bolji život u Srbiji. Pred nama se takođe nalazi 95 amandmana koji predlagač predlaže da se brišu. Predlaže da se briše predmet privatizacija. Gospodo, ako želimo da obrišemo nešto što jeste predmet, šta mi onda zapravo pokušavamo? Ovo što danas čujemo jeste produžetak ili baš ono predstavljanje kako su se ponašali u periodu kada su vladali. Grad iz kog dolazim, Šabac, jeste pravi primer za tako nešto. Brojne privatizacije, preko 30.000 radnika ostalo je bez posla, baš u vreme vladavine tih koji sada predlažu da se brišu članovi zakona. Ovo je potpuno neprihvatljivo, narod i građani Srbije ne mogu ovo dozvoliti i sve ovo što danas slušamo da se briše jedan, drugi i 90 i više članova, jeste način na kakav su ostavili više stotina hiljada ljudi bez posla. Kako danas predstavljaju i kako danas predlažu da se brišu članovi, jeste predmet brisanja privrede Srbije za vreme njihove vladavine i ovo je apsolutno nedopustivo. Ne smemo dozvoliti da se privreda i da se Srbija izbriše.

Dame i gospodo narodni poslanici, želeo bih da predložim kolegama da se ne prihvati ovaj amandman, amandman na član 5. predloženog zakona o privatizaciji koji glasi, naravno „briše se“ Ne mogu da prihvatim brisanje ovog člana, a evo i zašto. Članom 5. ovog zakona koji nosi naslov „Predmet privatizacije“, vrlo se precizno definiše šta je to predmet privatizacije, šta može biti predmet privatizacije i šta ne može biti predmet privatizacije. Dakle, društveni, odnosno javni kapital i imovina u preduzećima, javni kapital iskazan u akcijama ili udelima, akcije i udeli koji su preneti Agenciji za privatizaciju nakon raskida ugovora o prodaji kapitala, akcije i udeli Akcionarskog fonda, Fonda za razvoj Republike Srbije i Fonda za PIO, sve su to predmeti privatizacije i ovaj član to vrlo kvalitetno i detaljno reguliše. Zbog toga predlažem da se odbije ovaj amandman i nadam se da ćemo i odbiti u Danu za glasanje. Na naziv iznad člana 7. i član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Poštovana predsednice, moram sada da intervenišem jer smo mi do sada raspravljali o sadržini člana 5, koji je obrazložio gospodin Živković. Imate koleginice koje prate sednicu i nisu mi ništa sugerisale. Vas dvojica trenutno niste u pravu, vrlo rado ću vam učiniti, meni je potpuno svejedno šta brišemo. Verujem, ali niste pazili. Molim vas sedite, samo da dobijem pravu informaciju.

Neđo Jovanović, pročitali smo broj 6, rekao je rukom da ne želi da raspravlja, niste u pravu. Zahvaljujem. Sve vas razumem, ali ako službe koje prate takođe kažu da niste u pravu, stvarno do kraja zakona naći ćemo to ako je nešto propušteno, svi će biti krajnje tolerantni, ali svi tvrde da nije propušteno, tražićemo i stenogram, biće sve u redu, nemojte se nervirati, ima toga 90 i nešto. Na naziv iznad člana 7. i član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Ovo sam pročitala, stav Odbora. Naravno da nismo govorili o članu 6. malo pre, ali videćete to u analizi stenograma i to nije nikakav problem. Malo je problem u tome što je to jedini član u ovom zakonu koji ima smisla i ovaj zakon je trebalo da se zove Zakon o izmenama Zakona o privatizaciji i da se samo promeni ovaj član koji definiše rok za privatizaciju, govorim o članu 6, jer to je suština. Prvobitni zakon iz 2001. godine je imao rok 31. decembar 2004. i to je pomerano kasnije iz potpuno besmislenih razloga i to je jedan od faktora zašto je napravljeno ovakvo stanje u srpskoj privredi i to nije urađeno u vreme dok sam se ja bavio tada politikom, a za gospodina Pavićevića smo rekli da tad nije bio u politici. No da pređem na član 7, kojim se naravno ponovo na jedan drugačiji način prepričava član 5. prethodnog zakona, odnosno postojećeg zakona, pa naravno da je to razlog da se briše, naravno ne da se prekine proces privatizacije, nego da se prekine farsa gde se prepakivanjem starog zakona navodno nudi potpuno novo rešenje. Pogledajte član 7. i uporedite ga, ako ste pratili ili ako imate pri sebi član 5. prethodnog zakona, aktuelnog zakona i videćete da je to jedno te isto. Da vam kažem još jednu stvar, a to je da su obrazloženja Vlade, kojim se odbijaju naši istovetni amandmani, istovetna sva, prema tome ako prebacujete nama nešto što nemate razloga da prebacujete, to radite isto i Vladi bez nekog velikog razloga, a u samom tekstu obrazloženja ima treći pasus koji je jako interesantan, ali nemam vremena da ga sad obrazlažem. Izvolite. Ja bih htela da iskoristim priliku da odgovorim u ovom slučaju na amandman i na komentar podnosioca amandmana za član 7. Pre svega bih da iskomentarišem to pitanje da se ovaj zakon ne razlikuje toliko od prethodnog i da nije bilo uopšte potrebe da se donosi kao zakon, tj. da je ta razlika mala. Ja zaista mislim da, iako postoji dovoljan broj rešenja koja su istovetna ili slična sa prethodnim zakonom i da je to logično zbog toga što se suština privatizacije ne menja, razlika koja postoji između ovog zakona i prethodnog, odnosno razlika u postupku jeste nijansa, ali kao što bi Francuzi rekli - fiziologija žene i muškarca razlikuje se jako malo, ali živela ta razlika. Suštinska je razlika u tome što ovaj zakon postavlja pitanje, dajte, predložite, dođite, recite ideje i sredstva koja imate kako možemo da spasemo ovo što do sada se nije pomerilo s mesta već nekoliko godina. To je vrlo bitna razlika.

Sami predlagači ovog amandmana su rekli da je prethodni zakon primenjivan prvo na jedan, a zatim na drugi način. Zakon ne može da spreči, ja mislim i tu bih volela da odgovorim i na komentar „Transparentnosti Srbije“, da postoji naravno prostor za koruptivnost u ovom zakonu. Čujte, kada bismo sutra pozatvarali sva preduzeća, pootpuštali sve ljude i rekli – ništa se ne mrda. Izvolite. Poštovana predsedavajuća, dame i gospodo poslanici, uvaženi ministre i gosti, kolega Živković i Pavićević su podneli amandman za brisanje člana 7. u kome se definiše organ nadležan za sprovođenje i kontrolu postupka privatizacije, a to je Agencija za privatizaciju. Ostali državni organi i institucije, na zahtev Agencije, dostavljaju bez naknade podatke koji su potrebni za pružanje pomoći, stručne i tehničke, u cilju efikasnijeg sprovođenja privatizacije. Osnovna ideja predloga ovoga zakona je da se predložene mere primenjuju kod preduzeća sa održivim poslovanjem i na taj način se stvore uslovi za razvoj samog tog privatizovanog preduzeća, pa tako i razvoja celokupne privrede. Samim tim što će se izvršiti još jedna prethodna procena održivosti poslovanja i zajedno sa informacijama iz pisama o namenama potencijalnih investitora, neka je garancija da će se odrediti prave odluke o donošenju modela, metoda, mera kod tih preduzeća. Novi zakon će omogućiti rešavanje do sadašnjih problema zbog neuspešne privatizacije preduzeća, koji su se nagomilali i samim tim će stvoriti uslove za socijalnu stabilnost. Samim tim, predlažem poslanicima SNS da u danu za glasanje ne podrže ovaj amandman. S obzirom da se radi o članu 7, čiji je naslov „Subjekti nadležni za sprovođenje privatizacije“, a koji u prvom stavu definiše – Agencija za privatizaciju je pravno lice koje sprovodi i kontroliše postupak privatizacije u skladu sa zakonom, imam pitanje za podpredsednicu Vlade, koje postavljam zato što nije tu ministar privrede, on je izneo tvrdnju, ali nemam šanse da pitam njega. U načelnoj raspravi je rekao da Agencija može biti predlagač stečaja ili privatizacije. S obzirom da nisam uspela da nađem koji su to uslovi u kojim je Agencija predlagač stečaja, onda bih molila da razjasnimo dilemu. Inače je ministar privrede takođe govorio o ovom zakonu kao potrebi da se napravi purgatorijum, citiram, odnosno čistilište iz „Božanske komedije“ Kada gledamo sve ovo što donose odredbe zakona, bojim se da ne produžimo limbo u kojem je 160 plus 600 preduzeća. Nisam uspela da doprem do ministra pitanjem i o podršci Svetske banke o novčanom iznosu i razumnom ponudom da mi želimo da se objasni da ne bi zaista nastao limbo za preduzeća koja pod ovim zakonom mogu biti privatizovana u budućnosti.

Mi smo i sada i po ovom amandmanu čak imali situaciju da je morala i ministarka da se javi i da objašnjava razliku u nijansama između važećeg predloga zakona i ovoga koji je sada predlog zakona i opet potvrda onoga što sam govorio, zbog čega treba i sve prethodne amandmane dvojice nezavisnih poslanika odbiti i sve ostale. Čak mi je žao što ovoliko pažnje tome posvećujemo, ali moramo zbog toga da bismo zaštitili integritet Narodne skupštine i Doma kada neko napiše 95 amandmana na 95 članova zakona i to u kojima se traži brisanje. Podsetiću još jednom šta kaže naš Poslovnik u članu 161. Amandman je predlog za izmenu i dopunu predloga zakona“ Dostavljen je novi predlog zakona. Legitimna većina, legitimna vlada je donela predlog zakona na osnovu volje koju je narod pokazao, tj. građani Srbije na izborima. U članu 162. u jednom delu se kaže – obrazloženje koje sadrži objašnjenje predloženog rešenja i cilj koji se želi postići usvajanjem amandman. Ako je cilj ne usvajanja ovog zakona, to se kaže u načelnoj raspravi. Ozbiljni ljudi, ozbiljni poslanici koji vode računa o građanima, o troškovima parlamenta i sve ostalo to kažu u načelnoj raspravi.

Imajući u vidu da me je kolega Šormaz bukvalno citira, ja ću samo još jednom ponoviti da je došlo do zloupotrebe procesnih ovlašćenja, a ta procesna ovlašćenja su sadržana u Poslovniku kao procesno-pravnoj normi. Zaista je predlagač ovde iskoristio jednu mogućnost koja nesumnjivo predstavlja jedno demokratsko načelo, da se ističu amandmani. Nije sporno da se ističu, ali ne na ovaj način. Ako je cilj da se devalvira zakon, da se obesmisle sve norme iz predloženog teksta zakona, onda je to moglo da se učini bez ovoliko amandmana i bez ovoliko trošenja vremena i energije svih nas narodnih poslanika u ovoj Skupštini. Ono što je bitno istaći, istaknuto je nešto od predstavnika opozicije sa čim se teško mogu složiti, a to je da postoji opasnost po državu ukoliko se navodno ovi amandmani ne prihvate. Da li je moguće da se ovako nešto moglo izneti kao konstatacija? Opasnost za državu ukoliko se ovi amandmani ne prihvate, a s druge strane, ne postoji opasnost po državu ukoliko jedan nakaradni zakon iz 2001. godine opstane. Da li se ovde govori o apsurdima ili se govori o realnosti i realnim činjenicama? Novim predloženim tekstom zakona anuliramo sve ono što je zakonom iz 2001. godine generisano kao problem. Osnovni problem je nepostojanje kontrolnih mehanizama, nepostojanje uvida u sprovođenje privatizacije, nepostojanje uvida u realizacije ugovora. Sve to predloženim tekstom zakona predstavlja nešto što se eliminiše i daju se bolja i kvalitetnija rešenja. Zar je moguće da se podrži stav, da se podrži stanovište predlagača kojim se i ove odredbe poboljšavaju, kvalitativno se poboljšavaju? Koliko je raskinutih, koliko je poništenih privatizacija o tome je mnogo puta ovde rečeno i kolege iz SNS i kolega Martinović je o tome govorio, a ja to neću ponavljati, samo moram da ukažem na jednu činjenicu. Da smo na vreme, kada je Agencijom za privatizaciju rukovodio neko drugi, a ne niko iz vladajuće koalicije, da je tada uspostavljen kontrolni mehanizam da se prate kako subjekti privatizacije, tako i način sprovođenja privatizacije, mi danas ne bi imali problem i potrebu za donošenjem ovakvog zakona, već bi bili zadovoljni na taj način što je privatizacija uspešno sprovedena, što danas nemamo sablasno prazne pogone, što danas nemamo opustošene firme i što danas imamo veliki broj zaposlenih. Sve ovo o čemu mi pričamo može da se svede na prostu jednostavnu rečenicu.

Na naziv iznad člana 8. i člana 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i Odbor za privredu i regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili ovaj amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, poštovana gospođo Udovički, poštovani gosti, mi smo podneli amandman i na član 8. i hteo bih da, komentarišući sadržinu člana 8. Predloga Zakona o privatizaciji, samo napomenem da smo osim načelnog argumenta da ne treba uopšte usvajati novi predlog Zakona o privatizaciji, za svaki član ovde skoro, pripremili i posebnu argumentaciju zašto svaki od tih članova ne treba da bude u Zakonu o privatizaciji. Ovde npr. imam dve dodatne napomene koje mogu mislim da budu korisne. Pre svega, u našoj raspravi ovde između poslanika, a onda možda i za ljude koji nastupaju ovde u ime Vlade. Na primer,kaže modeli privatizacije su taj, i taj, i taj, pa jedan od njih je prodaja imovine. Primetio sam, analizirajući sadržinu ovog zakona i čitavu istoriju procesa privatizacije ovde, da najveća kritika, npr. ovog modela privatizacije, jeste nekada dolazila od onih ljudi koji danas najviše zagovaraju usvajanje, između ostalog, i sadržine ovog člana zakona. Tu se nalazi jedna vrsta nedoslednosti. Mi smo oko toga dosledni u potpunosti. Gospodo, strateško partnerstvo u uslovima obezbeđene vladavine prava jedne razvijene demokratije naravno da može da donese neki interes i korist, ali u uslovima u kojima smo mi, veoma, poštovana gospođo Udovički, udaljeni od primene svih elemenata principa vladavine prava. Strateško partnerstvo koje smo već imali sa „Fijatom“, sa „Etihadom“, mogu zapravo, da budu loši za nas. U ovim primerima, po našem razumevanju, jesu bili loši. Reč ima ministar u Vladi dr Kori Udovički. Dakle, odgovarajući na komentare o ovom amandmanu, zašto se podnosi, i komentari koji su dati, mogu da nastavim i argument koji sam počela maločas. Jedini način, a možda ni taj ne bi funkcionisao, da potpuno isključimo mogućnost koruptivnosti pri privatizaciji bilo bi da samo zatvorimo i ne damo nikakvu imovinu nikome, pa i onda mislim da bi se noću odvlačila imovina iz nekog tako zaustavljenog preduzeća. Jedina šansa koju imamo danas za relativno mali broj, mali deo preduzeća koja će se privatizovati po ovom zakonu, da iz njih i dalje izvučemo, odnosno ponovo izvučemo istinsku ekonomsku korist, razvojne efekte na zemlju, jeste da se otvorimo ka fleksibilnim formama i mogućnostima. Slažem se da je prethodni zakon bio dobar zakon za vreme kada je donet. Tada je trebalo privatizovati, kao što je pomenuto, više hiljada preduzeća. Tada su kapaciteti, i na strani vlasti i na strani kontrole koju treba opozicija i nevladin sektor da pruže, bili mnogo slabiji nego danas.

To je jedan od primera kako ne zavisi sve samo od ovog zakona. Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, meni je baš drago što se kolege narodni poslanici i predlagači ovoga amandmana javljaju i tako samouvereno govore o svojim amandmanima. Samo zarad građana Srbije bih da pročitam šta je to predlog da se briše. Modeli privatizacije su prodaja kapitala - briše se, prodaja imovine - briše se, prenos kapitala bez naknade – briše se, strateško partnerstvo – briše se. Nadovezaću se na načela privatizacije, koja su bila u članu 4. Možda da je u modelima privatizacije u članu 8, kao peti model, bila neka usmena pogodba, možda se ne bi brisalo, ali nećemo o tome. Načela privatizacije, stvaranje uslova za razvoj privrede – briše se, obezbeđenje javnosti i transparentnosti – briše se, onemogućavanje korupcije – briše se, formiranje prodajne cene prema fer tržišnim uslovima – briše se, stvaranje uslova za socijalnu stabilnost – briše se. Znate, malo sam se zabrinula, s obzirom da je jedan od poslanika predlagača, ove grupe od dva poslanika, bio na visokim funkcijama u DS, čak je bio i premijer Republike Srbije od 2003. do 2004. godine. Samo bih da podsetim da je u 2003. godini, po nekoj statistici, utrostručen broj privatizovanih preduzeća. Mislim da je građanima Srbije sada jasno zašto se nalazimo u ovako teškoj situaciji, zašto je od mase privatizacija samo 28 uspešnih, zašto su fabrike zatvorene, zašto su radnici na ulicama, zašto radnici ne primaju plate. Mi se borimo za Srbiju, a ne za lični interes.

Izvolite. Zahvaljujem, koristim vreme poslaničke grupe. Dokaz je ove diskusije da je dobro što ćemo sve objasniti ljudima. Citiraću ponovo ministra privrede od juče koji je rekao ovako – oba ova zakona ministar privrede je rekao u načelnoj raspravi da i Zakon o privatizaciji i izmene i dopune Zakona o stečaju odnose se na ljude koji su od decembra 2007. godine na budžetu Republike Srbije. Citiram njegove reči – do sada nisu imali posao, a od sada neće imati ni platu, možete proveriti u stenogramu. Tako da molim sve koji učestvuju u raspravi u ovome da se odluče, ili je u pravu ministar, pa onda nećemo glasati, niko za zakon, ili ministar nije u pravu, pa ćemo glasati za zakon. Po tom zakonu ostaće 57.000 plus 30.000 radnika na budžetu Republike Srbije, pri čemu, da sklonim svaku dilemu ja ne zagovaram takvo rešenje, niti sam ga zagovarala 2012. ni 2010. godine. Ali, nije sloboda govora da se laže o onome šta je proverljivo. Dakle, ovaj Zakon o privatizaciji i izmene i dopune Zakona o stečaju treba da reše jedan ogroman problem koji se tiče 584 plus 161 preduzeća sa poništenim privatizacijama i sa ukupno godišnjeg rashoda u budžetu Republike Srbije od oko 600 miliona dolara, koji ide u plate ljudima koji su, opet na osnovu odluke i zakona u kojima smo zajedno učestvovali od 2007. godine, dobijaju plate. Ministar, citiram rekao je - do sada nisu imali posla, a od sada neće imati ni plate. Ali, postoje planovi i mi nemamo razloga da sumnjamo da planovi postoje, da oni brže nađu posao jednom kad sada pošto nemaju posla, već najmanje sedam godina, pa nemaju ni platu da budu zaposleni. Sav optimizam koji je legitiman, dakle,potpuno je legitimno da kada predstavljate zakon, a branite, odnosno pokušavate da podržavate Vladu, da to uradite na najlepši mogući način kao što je legitimno da svako drugi ko ga čita kaže - čekaj ovo nigde ne piše u zakonu, zašto se onda o tome priča? Dakle, potpuno je legitimno imati plan da se ljudi zaposle, ali nije legitimno govoriti da se to radi ovim zakonima, jer se ne radi. Zato bih zamolila sve nas da vodimo računa o javnoj izgovorenoj reči, da se setimo da sve što ovde izgovorimo bude deo stenograma i da lakoća kojom citiramo ono što nam se sviđa da bude posledica zakona, nažalost po sve nas često bude u raskoraku sa stvarnim posledicama zakona. Moj predlog je bio pri svakom javljanju, a biće i pri obrazlaganju svojih amandmana, da razumemo da je tvrdoglavost i ustrojavanju da ovim zakonom donosite poslove, da se ovim Zakonom o privatizaciji ukidaju greške ranijih privatizacija dakle istrajavanje na takvoj argumentaciji nema dobro ni po koga. Ko hoće da podrži ovaj zakon, slobodan je da to učini, ali ko neće takođe je slobodan da ukaže da i nakon usvajanja ovog zakona imamo zajednički problem. Niko nije na gubitku. Ako ne znamo detalje plana i kako će skoro 100.000 ljudi koji će ostati bez plata, a već su bez posla, na koji način će biti osigurani? Nema garancija, nema večne sigurnosti, ali na koji način ćemo mi poslanici voditi računa o tome da detaljno pogledamo taj plan i da oni u nekom roku od tri, šest meseci ili godinu dana ipak nađu posao. To je moja molba i kolegama i svima koji koriste argumentaciju koju je lako proveriti da ne stoji. Hvala.

Naravno da od svih ovih modela najveću saglasnost lično dajem na model strateškog partnerstva koji je, kada je reč o bivšem „JAT-u“, a sadašnjoj „Er Srbiji“ i strateškom partnerstvu sa „Etihadom“ pokazao kako iz jedne firme koja je godišnje isisavala 55 miliona evra iz budžeta Republike Srbije kako je postala profitabilna firma. U ostalom danas ćemo imati prilike da od premijera dobijemo odgovore o samim elementima ugovora i šta znači pravo strateško partnerstvo kada od jedne firme na izdisaju nažalost, dobijemo respektabilnu kompaniju. Nadam se da će takav put izabrati i dobiti većina od ovih, ne samo firmi koje se nalaze u restrukturiranju već i ostale firme koje se nalaze u portfoliju Agencije za privatizaciju. Sa druge strane, zaparala je uši rečenica koju je uvažena koleginica upotrebljavala, da do sada niste imali posla, a od sada nećete ni platu. Znate, neko ko nema posao, ko ne radi gde može da primi, ko može da obezbedi nekome da ne radi, a da prima platu? Koja je to vrednost? Mislim da je to neozbiljna politika koja je vođena u našoj državi. Ta neozbiljna politika je krenula 2002. godine skromno, 2003. godine, ali naročito 2008. godine sa čini mi se više od 60 firmi koliko je uvedeno u postupak restrukturiranja, kada je zaposlenima u tim firmama poslata poruka – radili, ne radili primićete platu. Ta plata i ti troškovi su davani iz budžeta. Uzimano je od onoga što je zdravo, davano onima koji nisu radili, opterećivan je i budžet, opterećivana je privreda i mislim da je to neodrživo. Poruka koja kaže – ko ne radi ne može da očekuje da će imati platu jer normalna i to je nešto što važi za sve i za svakoga. Naravno da će važiti i u Srbiji. Ovajzakon o privatizaciji, i Zakon o stečaju su zakoni koji se nalaze ne samo na agendi premijera Vlade Republike Srbije, koji se nalaze na reformskom putu kojim je Srbija krenula, nalaze se na putu života koji je neophodno vratiti u srpsku privredu, da se ne daje novac zarad socijalnog mira i zarad manjka hrabrosti političkog znanja da se na taj postupak stavi tačka. Ovo su zakoni koji otvaraju perspektivu srpskoj privredi, ovo su zakoni koji prave atmosferu da ljudi u Srbiju dođu da kupuju firme, da nastavljaju proizvodnju. Zbog toga brisanje člana 8. koji bi brisao i modele privatizacije mislim da je u krajnju ruku neozbiljan i neprihvatljiv za SNS.

To što trebam da citiram reči, lako je proveriti u stenogramu. Tako šta ne bih izgovorila, ali ako je ministar to rekao, javna je reč i samo sam ponovila. Tako da bih molila da svi pažljivo slušamo jedni druge, svima nama koristi. Hvala.

Vešta zamena teza. Samo hoću da kažem da je normalno da neko ko ne radi da ne može ni da prima platu. Ono što neko pokušava da plaši građane Srbije time što do sada nisu imali posao i ti koji do sada nisu imali posao neće imati ni platu je nešto strašno, jer do sada je ta plata obezbeđivana tako što je Vlada i što je bivši režim stavljao ruku u džep građanima Srbije, zdravom delu privrede, da bi davao onom nezdravom. Zato što nije želeo da ih reši, zato što nije želeo da donese ovakav zakon o privatizaciji, zato što se krio iza novca koji nije njihov. Normalno je u bilo kojoj kompaniji, u bilo kojem društvu, bilo gde na svetu, ako se ne radi – nemaš šta da primaš. Šta je u tome loše? Na ovaj način nisam se brecao na reči ministra Vujovića, ja ovo podržavam, ja potpisujem ove reči. Ono što mi smeta je da to nekome smeta, da neko kaže – u redu je, možete da ne radite, a primaćete platu iz budžeta. Na taj način smo 780.000 ljudi, nažalost, partijski navikli da ne rade ili većina da ne radi ništa, a da prima platu, pa još na to da dodamo 88.000 ljudi u firmama u restrukturiranju i u privatizaciji. Dokle više? Odakle? Da li imamo privredne aktivnosti koje mogu tako nešto da prate? Nemamo. Ovaj zakon je zakon koji oslikava realnost i reči gospodina ministra su apsolutno u pravu i mogu da stanem i da potpišem te reči. Zahvaljujem gospodine Babiću. Za reč se javio narodni poslanik Borislav Stefanović. Izvolite. Mislim da je ovaj amandman i ceo zakon i ovo sve što je ovde rečeno u smislu da postoji jasna veza prosperiteta zaposlenosti, rešavanja problema u velikim sistemima koje do sada nismo mogli da rešimo, guranje ruku u džep od strane bivšeg režima, a sadašnji režim duboko, duboko gura ruku u džep građanima, pokazuje u suštini da neki predstavnici većine, naročito prethodni govornici, se bave samo tvrdnjama koje su sjajne i koje su, čak bih rekao, dobro elaborirane, ali ničega nema iza toga što to podržava. Nemamo ni jedan dokaz, empirijski, bilo kakav prikaz, bilo kakvu brojku za koju uporno molimo danima da nam date da vidimo vezu između tog prosperiteta zaposlenosti, rasta standarda i ovog zakona. Uporno vas to molimo. Ministar Vujović lepo kaže – mi ćemo vam dostaviti analize, biće to urađeno, i ja njemu verujem, ali verujem i u to što je on rekao, a vi se ljutite, pa to je ministar Vujović rekao juče. Slažem se sa vama, ako ste baš toliko sigurni u to što govorite, idite u „Krušik“, povedite ministra Gašića. Ministar Gašić pre neki dan ode u „Krušik“, koji je važna fabrika za čitav kraj, i kaže – neće niko vas da dira, skidamo vas sa minimalca, tamo inače radnici, samo da znate, ne rade, a primaju platu, znači idite u „Krušik“ sa Gašićem i recite – nećete više primati platu pošto ne radite, a to što ne radite, ne možemo da vam nađemo tržište, ne možemo da vam nađemo bilo gde da plasirate svoj proizvod koji je od strateškog interesa. Njima recite - nećete više dobijati platu, jer ne radite. Recite mnogim drugima u Srbiji. Recite ljudima u JAT Etihadu, 36 miliona je pravio JAT gubitka godišnje evra. Danas Etihad „Er Srbije“ pravi preko 70 miliona evra gubitka, duplo više. I vi se hvalite kako je to sjajan posao. Čekajte, molim vas, to su egzaktne stvari. Građani Srbije preko 60 miliona evra plaćaju godišnje iz svog džepa za tu kompaniju, čiji ugovor, naravno, to je već poznato, niko nije video osim par ljudi. Kako možete? Nemojte ustajati odmah i stalno počinjati s pričom - u prethodnom periodu bivši režim. Dajte ljudi rešite jednu stvar iz vašeg portfolija. Slažem se, veliki broj radnika prima platu, a ne radi. Idite pa im recite to. Rekli ste – obezbedićemo tržište, obezbedićemo plasman, modernizovaćemo proces proizvodnje, rešićemo te stvari. Šta pričate vi o tome da je neko zapošljavao? Pogledajte današnje podatke, vaše podatke, državne. Hajde bar u tom smislu da budemo precizni. Taj amandman je u dubokoj vezi, u čistoj i jasnoj konekciji sa svim što je govorio gospodin Babić i u tom smislu ga pozdravljam, svaka mu čast. Zahvaljujem.

Samo bih zamolio prethodnog uvaženog kolegu govornika da pamti ono što govori. Znam da često u parlamentarnoj debati i zbog brzine se napravi određena greška, ali ukoliko je grešku napravio u dva dana i da je ta greška u iznosu od 30 miliona evra, malo je mnogo. Govoreći tako nadahnuto protiv „Etihada“, protiv „Er Srbije“, protiv modernizacije kompanije koja je sada bezbedna i kojom se rado leti, koja je povećala i broj putnika i broj letova, kompanija sa kojom ćemo naredne godine imati i direktan let u SAD, a vidim da to prethodnom govorniku smeta, kompanije koja je do prošle godine ove građane, građane države Srbije koštala 55 miliona evra, pa ako još uz tih 55 je napravila taj gubitak od još 50, pa vidite na kom mestu je i u kom stadijumu, da je u tom žaru borbe i debate rekao da je napravila gubitak prošle godine 40 miliona evra. Dobro sam zapamtio taj podatak i tražiću i stenogram, da ga podsetim. Danas je rekao 70. Da li će to značiti da će sutra reći sto? Nemojte da se frljamo nekim stvarima koje ne znamo, nemojte da koristimo neke podatke radi političke teatralnosti i radi dobijanja nekog sitnog poena, ali ovo govorimo u javnosti. Zapamti se, kaže se. Stajaću ovde mirno i staloženo i za godinu dana. Tada ćemo videti pokazatelje ovog zakona o privatizaciji. Empirija koja pokazuje da prethodni zakon nije bio dobar je 584 firme koje nisu privatizovane, je 161 firma u restrukturiranju, je 800 miliona evra, koliko te firme koštaju direktno ili indirektno građane Srbije. Zbog toga je potrebno promeniti zakon. Nemate pravo na repliku. Na naziv iznad člana 9. i član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom sistemom Republike Srbije. Izvolite. Hvala predsedavajući. Član 9. je jednim delom kompilacija članova 10. i 11. postojećeg zakona sa jednom inovacijom, a to je da umesto kod metoda privatizacije putem prenosa kapitala bez naknade, do sada je bilo rešenje da se bez naknade prenosi zaposlenima i građanima Srbije, zavisi od toga koji je objekat privatizacije. Ostaje rešenje da se prenosi zaposlenima bez naknade, ali se uvodi umesto građana Srbije prenos strateškim investitorima u skladu sa ovim zakonom i propisima koji određuju podsticaj direktnih investicija. To je ono što pričamo, to je jedan od članova koji stvara uslove za skriveno neposredno dogovaranje koje naravno nije postojalo u postojećem zakonu, koje naravno nikada nije postojalo do sada, koje je postojalo u Nacrtu ovog zakona koji je ova Vlada predložila, pa je na pritisak ili dozivanjem pameti to povučeno, jer bi bilo previše očigledno, ali ovo je jedan od puteva, jedna od rupa kojom se omogućava neposredno dogovaranje.

Hvala vam. Izvolite. Dakle, ovaj zakon donosi fleksibilnost, koja početkom dvehiljaditih ne bi bila moguća, bili bismo ophrvani u ono vreme sa 2000 preduzeća i više za privatizaciju i time ne bi moglo da se upravlja. Nažalost, danas je to neophodno, a i moguće, zato što je to jedini način da se od jednog dela, i to ne verujem da će to biti jako veliki deo, tih 161 preduzeća u restrukturiranju, izvuče i dalje razvojni efekat. Znači, da se spase proizvodnja, delatnost i jedan deo zaposlenosti, a kada se spase delatnost i deo zaposlenosti imaće razvojne efekte i šire i proizvešće zaposlenost kroz vreme. Ovo je dobar zakon. U njega je uneto nekoliko rešenja koja takođe smanjuju mogućnost za zloupotrebu, kao što je npr. zahtev za registraciju imovine nad kojom postoji zabrana prodaje, za vreme dok postoji zabrana prodaje. Moram da se zahvalim i poslanicima iz Nove demokratske stranke koji su predložili amandman koji je usvojen, a koji će ugovor o strateškom partnerstvu, o kome govori ovaj član na koji se predlaže amandman brisanja, načiniti javnim objavljivanjem na sajtu Agencije i Vlade. Kao što sam već jednom rekla, nema tog zakona koji može sasvim da eliminiše mogućnost korupcije. Reč je o tome da to pre svega zavisi od načina na koji se radi, ali i načina kontrole i iznad svega transparentnosti procesa koju ovaj zakon sada obezbeđuje.

Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, ovo je jedna vrsta presedana da se ovako na kompletan jedan zakon podnesu amandmani na svaku tačku tog zakona. Od postanka ove zgrade ni malo veće skupine narodnih poslanika nisu uspele da na jedan zakon podnesu sve amandmane. Ne bi me to čudilo od jednog poslanika, nezavisnog, ali me čudi od onog drugog. Ali, verovatno onaj drugi utiče na prvog, prvi na drugog i ovo je ishod tog rezultata. Dakle, ovaj zakon je transparentan, donosi nešto što se do sada nije moglo doneti i što se neće moći uraditi. Samo da pročitam ono što predlagač kaže u tački 9. zakona. Kaže – metod privatizacije, metod prodaje kapitala i imovine je javno prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem. Kapital, subjekt privatizacije izražen u akcijama može se prodati, i to: „ pod tačkom 1 – u skladu sa zakonom koje uređuje tržište hartija od vrednosti; pod tačkom 2 – prihvatanje ponuda za preuzimanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje preuzimanje akcionarskih društava, pa metod privatizacije putem prenosa kapitala,“ itd, itd, sve tranparentno ili, kako naš srpski narod kaže – javno. Vidite sad amandman koji su podneli dva nezavisna poslanika, koji kažu da se sve briše. Onda ovaj zakon ne bi postojao ako bi se sve to brisalo i ako bismo mi paranoično prihvatili njihove predloge, onda bismo ostali na prethodnom zakonu i po drugi put bismo upropastili ovu državu.

A prethodni član Predloga zakona Vlade govori o tome da će biti i zapošljavanja i otpuštanja. Dalje se kaže – što nije ostvareno stabilizacijom makroekonomskog okruženja. Znači, nije stvoreno makroekonomsko okruženje prethodne Vlade. Dalje – zato što se ne vidi odgovorno ekonomska politika. Kako možemo da vidimo mi sad, pomoću ovog zakona, da nije dobra ta ekonomska politika i da nije dobar ovaj naš zakon koji se predlaže? Dakle, ovo je stvarno jedan presedan i bez obzira na Poslovnik i bez obzira na sve ostale uredbe Skupštine Srbije, mislim da bi se ovim trebao pozabaviti neko ko je ovlašćen. Hvala. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, odnosno 19.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.

Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, poštovana gospođo Udovički i poštovani drugi gosti, imam dva komentara u odnosu na naš amandman, kao neka vrsta dodatnog pojašnjenja na član 10. Predloga zakona o privatizaciji koji je u Skupštinu poslala Vlada. U članu 10. naziv člana 10. je kombinacija više modela i metoda. A onda piše – u postupku privatizacije moguće je primeniti kombinaciju više metoda i modela privatizacije u cilju efikasnijeg sprovođenja ovog postupka. Dve stvari. Prvo, ovaj termin „kombinacija“ u nazivu, pa i u tekstu, u članu 10, može da nekome zvuči na jedan način a nekome na drugi način.

Ja mislim da bi to bilo u redu. Konačno smo došli do toga i pokazuje se da ovo danas jeste bio način da na odgovarajući način komentarišemo, čitamo, tumačimo i menjamo predloge zakona koji dolaze od Vlade. Konačno smo u prilici da idemo član po član i građanima objašnjavamo šta valja, šta ne valja, a šta treba da se menja. Nažalost, ovaj predlog zakona u potpunosti treba da se izbriše. Reč ima narodni poslanik Žarko Mićin. Poštovani predsedavajući, gospođo ministre, predstavnici ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, smatram da je ovaj amandman neprihvatljiv, kao i ostalih 94 amandmana samostalnih narodnih poslanika, zato što su pre svega loše obrazloženi. I ne samo to, svi su isto obrazloženi, a ovamo dobijamo neka potpuno druga obrazloženja, što smatram da je krajnje neozbiljno. Krajnje neozbiljno prema ovom časnom domu i krajnje neozbiljno prema svim građanima Srbije. Jer, građani Srbije od opozicije očekuju da bude konstruktivna opozicija. Opozicija koja će nam predložiti nešto bolje, a ne koja će samo sebi kupovati vreme za kojekakve priče. Smatram da bi bilo dobro da samostalni poslanici prestanu sa ovakvom praksom, jer bi se moglo desiti da na sledećim izborima izgube i ovaj promil podrške koji su sada dobili i ne samo to, nego da izgube i podršku stranaka uz koje su se prošlepali u ovaj parlament.

Možete po amandmanu ali da koristite ono vreme koje imate. Dame i gospodo poštovani poslanici, poštovani predsedavajući i poštovani gosti, sada moram da kažem da nisam razumeo gospodina Mićina. Mi smo upravo pokazali da ovo jeste način da čitajući član po član jednog predloga zakona ovde u Skupštini debatujemo, proveravamo jedni druge, predlažemo bolja rešenja i ja kažem - bravo i vama što učestvujete u tome. Gospodin Mićin kaže – ne, ne, ne, ja ne želim da učestvujem u raspravi, mene ne interesuje da građanin Srbije čuje šta sve u svakom pojedinačnom članu ovde piše. Ne razumem.

Na naziv iznad član 11. i član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, poštovana gospođo Udovički, poštovani gosti, član 11. ima naziv – mere za pripremu i rasterećenje obaveza subjekta privatizacije. U tom članu se sada govori o tim merama itd, da sada ne gubim vreme i da ne trošim čitajući sadržinu člana 11. Više narodnih poslanika, ovde moram sada da podsetim, u argumentaciji obrazloženja našeg amandmana na član 11. je smatralo ovde da to kada mi kažemo – „briše se“, zapravo svodi našu diskusiju ovde i našu poziciju pre svega, na to da brisanjem svega kroz jednu temeljnu raspravu pokažemo da je bilo neophodno samo promeniti postojeći Zakon o privatizaciji, a ne usvajati potpuno novi. Zato mi je veoma žao što nismo dobili priliku, možda je bila neka tehnička greška, da obrazložimo i jednu našu strašnu dilemu koju smo imali, oko člana 6. npr, gde smo mi prihvatili, mi smo hteli da prihvatimo član 6, pa smo imali dilemu da li da pišemo amandman na sadržinu člana koji nam je prihvatljiv. Onda, kao odgovorna i konstruktivna opozicija, gospodo ovde, mi smo zaključili da ukoliko bi se desilo da ova skupština većina, nekim sticajem okolnosti, ili Vlada, prihvati sve naše amandmane, onda bi se zapravo čitav Zakon o privatizaciji i ovaj predlog sveo na član 6. i onda bi cela privatizaciji samo značila da se privatizacija okončava do kraja decembra 2015. godine. Kao odgovorni ljudi mi smo onda uložili amandman i na taj član, pa i na član 11. Gospodo, ovo jeste ja mislim primer konstruktivnog delovanja u ovoj Skupštini, otvorenost, transparentnost i menjanje onoga što treba da se menja. Izvolite. Nažalost, poslanica gospođa Čomić nije tu sada, nisam sigurna da li će da se vrati, a ja bih ipak da odgovorim na pitanja povodom ovog amandmana koji, opet, upućuje na neke dileme koje su se takođe pojavile u pitanjima gospođe Čomić. Prvo pitanje je kada Agencija za privatizaciju pokreće stečaj? Na to pitanje je jasno odgovoreno u članu 80. Nabrajaju se svi slučajevi i najvažniji taj slučaj ukoliko nastupi rok do kraja 2015. godine, a privatizacija nije okončana. Na drugo pitanje, da li će čistilište da se pretvori u limbo, odgovor na to pitanje nalazi se u prethodnom, dakle ne. Limbo, odnosno neodređeni status preduzeća u procesu privatizacije, može da traje najduže do kraja 2015. godine, a veoma je verovatno da će za jedan izvestan broj da traje mnogo kraće, jer u trenutku kada ne postoji kredibilan program i predlog za model metodu i meru privatizacije može da se pokrene već stečaj. Na kraju, pitanje o kreditu Svetske banke za podršku razvojnim politikama. Taj se kredit daje na osnovu, odnosno odobrava na osnovu kvaliteta politika. On je na stolu i apsolutno ovaj zakon je bio bitan korak u tome da se taj kredit i odobri u kontekstu daljih pregovora kako sa Svetskom bankom, tako i sa MMF. Izvolite. Hvala uvaženi predsedavajući. Po vokaciji sam matematičar i pretpostaviću o Narodnoj skupštini da smo mi danas na svih ovih 95 amandmana u konstruktivnom dijalogu rekli da. Šta bi se onda desilo? U matematici postoji jedan zakon koji se zove Zakon kontrapozicije, da ako pretpostavite nešto netačno, nikada nećete doći do ispravnog zaključka. Često se u životu time bavim. Hajde da pretpostavimo da smo danas uradili na veliko zadovoljstvo predlagača, šta je rezultat. Rezultat svega toga jeste da ostaje stari zakon koji ima katastrofalne rezultate, a Srbija nema vremena za takvu igru.

Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, poštovana gospođo Udovički i drugi gosti, mi smo podneli amandman i na član 12. ovog predloga zakona koji tretira kupca u postupku privatizacije i tu se sada u ovom članu definiše ko može da bude kupac, ko ne može da bude kupac i imamo osim one načelne primedbe da u celosti zakon ne treba da bude usvojen, imam dve dodatne primedbe. Jedna, čini nam se, da jedan argument u prilog tome da je trebalo samo da se možda negde menja postojeći zakon jeste i to što je sadržina člana 12. veoma slična onome što piše u postojećem zakonu, to je član 12, 12a i 12b. Dakle, ovde nemamo da kažem neke velike izmene, pa da kažem da mora ceo novi zakon da se donosi. Postoji druga stvar koja je meni važna i ovde reagujem na nastup gospođe Udovički, vi ste rekli da se ovim predlogom obezbeđuje fleksibilnost kao jedan princip koji treba da pomogne malo da se čitava stvar oko privatizacije dovede do kraja na dobar način. Ali, tu takođe imam jednu primedbu. Na primer, vama su principi u ovom predlogu zakona o privatizaciji definisani u članu 4. U tom članu, među šest principa nijedan se ne odnosi na fleksibilnost. Znači, fleksibilnost nije evidentirana kao takva, a postojeći Zakon o privatizaciji, evo sada čitam član 2. koji kaže – privatizacije se zasniva na sledećim načelima: stvaranje uslova za razvoj privrede i socijalnu stabilnost, obezbeđenje javnosti, formiranje prodajne cene prema tržišnim uslovima i četvrti princip, kao princip posebno izdvojen i naveden, fleksibilnost. U ovom predlogu zakona koji je došao u Skupštinu toga među principima, a principi su važni, to su temelji nekog sadržine, nekog zakona, toga nema. Prema tome, to koristim kao jedan argument da nije trebalo predlagati novi zakon o privatizaciji. Izvolite. Gospodine predsedavajući, gospođo ministar i gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, po metodologiji i izradi zakona koji je ova skupština usvojila 2010. godine se kaže ukoliko se menja jedna trećina ili više članova zakona koji važi pre nego što je ovaj predloženi zakon, ne ide se na izmene i dopune zakon, nego se ide na predlog novog zakona. Mi imamo situaciju u ovom trenutku da je pred nama Zakon o privatizaciji, a ne o izmenama i dopunama, zato što temeljno i rekao sam malopre vrlo svrsishodno menjamo ovaj zakon o privatizaciji, jer je on jedan od seta zakona koje smo predložili u predizbornoj kampanji, a tiče se reforme čitavog privrednog sistema u Srbiji, koji vapi za tim da stvorimo jedan novi poslovni ambijent u koji će i strani i domaći investitori doći, uložiti novac u nove pogone, u nova radna mesta. To smo obećali, zato su građani Srbije glasali. Ovaj amandman naravno nećemo prihvatiti i u danu za glasanje neću ni glasati po tom amandmanu, da ne bi trošio struju ove Narodne skupštine i trošio novac budžetskih korisnika Republike Srbije. Mislim da treba da se zaštiti ovaj patent kada se tiče brisanja, odnosno davanja predloga da se brišu amandmani, jer vidim da dvojica inovatora su to uradila i sa Zakonom o medijima, tako da ćemo i sutra imati isto ovo, samo što se tiče drugih zakona.

Samo bih pročitao na šta se odnosi brisanje. Odnosi se na brisanje člana 12, gde se nabraja ko ne može biti kupac u postupku privatizacije, koji će uslediti nakon usvajanja ovog zakona. To su domaća pravna lica koja posluju većinskim društvenim kapitalom, to su fizička, pravna lica i osnivači pravnog lica koji prema subjektu privatizacije imaju dospele i ne izmirene obaveze. Fizičko lice, pravno lice i osnivač pravnog lica sa kojim je raskinut ugovor o prodaji i četiri, fizičko lice koje je osuđeno za krivično delo protiv života i tela, krivična dela protiv imovine, krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv službene dužnosti, krivična dela protiv zdravlja ljudi i krivična dela protiv javnog reda mira, kojima je zaprećena kazna zatvora od pet godina ili teža kazna, ili protiv koga je pokrenut krivični postupak za ta krivična dela. Dakle, ako bismo brisali ovaj član, onda bi svi ovi ljudi, svi ovi ljudi koji su pravosnažno osuđeni za teška krivična dela, gde je zaprećena kazna do pet godina ili teža, mogli da kupuju preduzeća, što je u nekom prethodnom periodu i rađeno. Takođe, svi ovi koji duguju na sve strane, nisu izmirili dospele obaveze, takođe mogu da se pojave kao kupci, pa se plašim da je ideja ljudi koji su dali ovaj predlog upravo ta da se zaštite ovakvi ljudi, ovakve secikese, ovakvi prevaranti, ovakvi kriminalci, koji su to radili i u prethodnom periodu. Mene kao narodnog poslanika ovde interesuje i zato ću glasati za Zakon o privatizaciji, šta ćemo raditi sa radnicima „Jumka“, radnicima „Simpa“, „Zavarivača“, „HIVA“, MIVA“, „Rasadnika“ iz Vranjske banje, jer ti ljudi kada se budem vratio pitaće me šta ovaj zakon znači, šta znači Zakon o radu. Odgovarao sam na sva ta pitanja i tvrdim, i profesionalno, i politički, i kao čovek koji ima dva sina, i koji je zabrinut kako će sutra naći sebi posao. Glasaću za ovaj zakon zato što stvara mogućnost da se konkurencijom i borbom dođe do radnog mesta, da se ne čeka na radno mesto, da se ide ka tome da se neko zaposli. Agresivnu politiku vodimo kao Vlada, takvu Vladu ćemo podržati uvek kao poslanička grupa i u danu za glasanje ću dati svoj glas za ovaj zakon.

Sada ću vam reći, prema Poslovniku – samostalni narodni poslanik ima pravo na pet minuta u amandmanskoj raspravi, a tih pet minuta može da podeli ukoliko god hoće javljanja, samo da pojasnim. Samo jedna kratka intervencija u odnosu na ovo što je rekao gospodin Nikolić. Gospodine Nikoliću, molim vas da se kao deo pripreme za učešće u radu Narodne skupštine bolje informišete. Zoran Živković i ja nismo podneli onoliko amandmana koliko imaju članovi na sve predloge medijskih zakona. U našoj načelnoj raspravi ovde, mi smo dali čak uslovnu podršku tim predlozima zakona, pod uslovom, uslovna je podrška da Vlada prihvati naših 15 amandmana na sva tri predloga medijskih zakona, jer smatramo da preko tih amandmana zaista možemo da popravimo sve te zakone. Mi smo i ovde gospodinu Vujoviću rekli, gospodine Nikoliću, da dajemo uslovnu podršku Predloga zakona o stečaju i tu smo podneli samo jedan amandman. Dobili smo obrazloženje zašto taj amandman ne može da bude prihvaćen i mi ćemo glasati za taj predlog zakona. Gospodine Nikoliću, ja mislim da je pitanje neke vrste odgovornosti svakog od nas pojedinačno, da se informiše i ovde poput nas dvojice, govori isključivo istinu.

Što se tiče člana 12. i te kako je značajan, zlo i naopako kada bi brisali ovaj član ili kada bi radili određene izmene, iz prostog razloga što je i te kako važno ko može da kupuje u zemlji Srbiji. Zašto? Jer smo do sada imali praksu da su naša preduzeća kupovali ljudi sa sumnjivim kapitalom, nije bila praksa u svakoj privatizaciji, da se to dešavalo, ali ću navesti primer samo svog grada Čačka, gde se dešavalo da pojedini ljudi mogu da kupe određene informativne kuće i maloletnoj deci, što je neshvatljivo u ovom trenutku. Kakva je bila sudbina tih takvih privatizovanih preduzeća? Moram da kažem da su ta preduzeća propala, pa od tri redakcije, danas živi samo jedna redakcija. Moje lično mišljenje a mislim da je to mišljenje i opredeljenje SNS da više nikada nećemo podržati takve privatizacije. I te kako je bitno da znamo sa kakvim se novcem kupuje i ko kupuje, i da li može da nastavi dalje ta firma da živi ili ne. Davati preduzeća određenim ljudima, koji nemaju nikakve veze sa određenim preduzećem, niti imaju određena radna iskustva, kada su te firme u pitanju, neće Srbiju povesti napred. Toliko i hvala. Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku su prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Hvala predsedavajući, samo hoću da pohvalim Vladu što je prihvatila naš amandman koji je bio namenjen prevashodno tome da poljoprivredno zemljište u Republici Srbiji ne mogu da kupuju stranci. Tako da ste postupili sa Ustavom, jer Ustav predviđa da poljoprivredno zemljište ne mogu da kupe strana lica. Hvala što ste prihvatili ovaj amandman. Izvolite. Nekoliko reči bih rekao o ovom amandmanu, kao prvo treba da znate da Savez vojvođanskih Mađara je isto protiv toga da se naše prirodno blago, poljoprivredno zemljište da se proda ili da se da da zemlju kupi inostrano ili fizičko lice. Ovde u ovom obrazloženju piše da Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, u tom sporazumu piše da do 2017. godine inostrana lica imaju ista prava kao što naša fizička lica, ili firme da kupuju poljoprivredno zemljište.

Znači, zemlja je prodata po zakonu. Nažalost, možemo i mogu i dan danas tako da odrade da kupuju zemljište, znači, kao naši građani, ali imaju sredstva inostranih rođaka ili firmi, ili bilo čega. Znači, ovaj amandman mislimo da u neku ruku je prihvaćen od strane Vlade, ali ne daje rešenje za ovaj problem. Kao što sam rekao, nažalost da ne daje rešenje na to da naša pravna ili fizička lica mogu kupiti zemljište sa tuđim parama, znači, sa parama inostranih investitora ili inostranih firmi ili inostranih fizičkih lica. Dobro je što se kaže da domaći kupac ili domaće fizičko lice može da kupi zemlju, ali nije precizno određeno pod kojim uslovima. Naša poslanička grupa je već godinama u ovom problemu i mi smo pripremili rešenje, potpuno rešenje ovog problema u Predlogu zakona u poljoprivrednom zemljištu, jer tamo ćemo precizirati da, na primer, fizičko lice koje se bavi poljoprivredom, znači ima poljoprivredno gazdinstvo ili bavi se poljoprivredom već pet godina, da on to može da kupi zemljište ili ako je firma osnovana pre pet godina u tom području, u toj opštini gde se prodaje zemljište ili eventualno ako gledamo sedište firme ili prebivalište domaćeg fizičkog lica, da on može kupiti zemljište oko tog prebivališta oko 20 kilometara u okolini. To su takvi primeri koji su naši susedi izgradili i tako su rešili problem kupovine zemljišta inostranih fizičkih lica. Znači, samo domaća fizička lica tako mogu da kupe zemljište. Mislim da je ovaj amandman u neku ruku, ne kažem da nije tačan, nego mogu kazati da je sa ovim amandmanom obmana javnosti. Naši građani će misliti da samo oni mogu da kupe zemljište, ali u stvari i oni mogu kupiti zemljište koji imaju pare od inostranih rođaka ili inostranih firmi.

Hvala. Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Dubravka Filipovski. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Reč ima narodna poslanica Dubravka Filipovski. Hvala. Gospodine predsedavajući, gospodine ministre, kolege i koleginice narodni poslanici, podnela sam amandman na član 12. zbog toga što sam mišljenja, što smatram da konzorcijumi ne treba da se pojavljuju kao kupci u postupku privatizacije. Zašto? Zato što smo do sada imali mnogo loših iskustava sa njima, zbog toga što su odnosi među konzorcijumima pravno nedefinisani, zbog toga što su usporili mnoge privatizacije, zbog toga što su ugovori za mnoge privatizacije raskinuti i imali smo i duge sudske procese i nisam sigurna da novi zakon na bilo koji način može da uredi odnose u samom konzorcijumu. Žao mi je što ovaj amandman nije prihvaćen, smatrala sam da zbog javnosti Srbije još jednom treba da obrazložim razloge zbog čega sam podnela ovaj amandman i takođe koristim priliku da se Vladi zahvalim što su još četiri moja amandmana koje sam podnela na ovaj zakon prihvaćeni. Vrlo je važno što je prihvatajući te amandmane Vlada u stvari shvatila moju nameru da tim amandmanima želim samo da pomognem da zakon bude što jasniji i bolje primenjen u praksi. Hvala. Na naziv iznad člana 13. i član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Izvolite. Hvala lepo. Naravno, ovde je amandman - da se briše. Naravno, da je naša intencija da se brisanjem svih članova ovog zakona ukaže na to da je postojeći zakon bio sasvim dovoljan pravni okvir za okončanje procesa privatizacije u slučaju da je sprovođen dosledno, to znači zakonito i bez izuzetaka i da su sprečene sve kriminalne radnje koje su se naravno dešavale u ovom procesu, posebno od polovine 2004. godine do današnjeg dana. Agencija za sprečavanje pranja novca postoji od 2001. ili 2002. godine. Osnovana je u ovom domu kada je ovde bio Savezni parlament i učestvovao sam u tome, tako da svi ti mehanizmi zaštite su bili mogući i po starom zakonu. Ono što je interesantno, to su obrazloženja na koja sam malopre ukazao kojima se odbijaju naši amandmani, kao što su naši amandmani praktično vrlo slični samo se razlikuje redni broj člana. Sva obrazloženja su ista, i jedan deo tog obrazloženja Vlade zašto se odbijaju naši amandmani glasi – ideja predloga zakona je da predloženi modeli i mere primenjuju se samo kod preduzeća sa održivim poslovanjem. U ovim definicijama u članu 2. ne piše šta je održivo poslovanje. Ko ocenjuje, po kojoj metodologiji, po kom standardu šta je održivo poslovanje, a šta nije? To je takođe dobar uslov da se ovaj zakon koristi kao osnova za korupciju. Ne mislim da je to namera ministra i vas koji sedite pored njega, ali vam ukazujem da se tu javlja velika mogućnost za korupciju i kriminal. Nastaviću sa ovim obrazloženjem kasnije.

Ovaj član 13. čije se brisanje amandmanom traži ima četiri stava. Prvi od ta četiri stava mislim da je i najvažniji i voleo bih i lično mislim da je mišljenje predlagača ovog amandmana da se izbriše i ovaj prvi stav, pretpostavljam greška, jer drugačije bi bilo veoma loše, a to je da Agencija pre zaključenja ugovora pribavlja od nadležne organizacije za sprečavanje pranja novca mišljenje o nepostojanju smetnji na strani kupca, odnosno strateškog investitora za zaključenje ugovora – tačka. Da li na ovaj način predlagač zakona smatra da svako sa torbom novca, stečenog možda na loš način, možda preprodajom narkotika, možda otmicama, videli smo šta je sve bilo u prošlosti, da na takav način brisanjem ovog celog člana, a na taj način i prvog stava da svako ko dođe sa torbom novca stečenog od kriminala, stečenog od trgovine narkoticima dođe da kupuje po Srbiji, da legalizuje svoj novac, mislim da je prošlo vreme kada je Šarić kupovao imovinu po Vojvodini, a da ga niko ništa nije pitao i da je bio uvaženi gospodin investitor, ne bih voleo da ovakvim amandmanom se vraćamo na to vreme, jer samim brisanjem i brisanjem člana 13. i prvog stava 13. ja ne mogu nikako drugačije da protumačim osim da predlagač ovog amandmana želi drugačije. Predlagač zakona kaže – mora da se utvrdi postojanje, odnosno potvrda o poreklu novca, da li ne postoji bilo kakva smetnja oko pranja novca, a predlagač amandmana kaže – ne, ne treba nam to, hajde da narkodileri malo kupuju, hajde da neko drugi ko je stekao kapital na neki drugi način. Zbog toga mislim da je predlagač amandmana greškom ovaj amandman podneo. Možemo da diskutujemo i o drugom i o trećem i o četvrtom stavu, ali mislim da o prvom stavu niko ne može da stavi znak pitanja na taj prvi stav, jer kada neko predloži brisanje, ja samo mogu da protumačim na način da nam ta potvrda o poreklu novca nije potrebna. Mislim da je potrebna izbog toga pozivam predlagača amandmana da ovaj amandman povuče.

Mislim da je ovo još jedno u nizu namerno pogrešnih tumačenja. Naravno da nije cilj da se omogući pranje novca u Srbiji. Ponavljam, bio sam u Saveznoj Vladi koja je predložila Zakona o sprečavanju pranja novca i formirala Komisiju za sprečavanje pranja novca.

Zašto to nije sprečeno, to je pitanje za one koji su to dozvoljavali. Ja čekam da se borba protiv kriminala, koja je obećana pre dve godine, intenzivna, koju ja zastupam ceo svoj život, posebno me raduje što je to intenzivirano, bar na rečima u zadnje dve godine, da dođemo do jednog primera i da vidimo u zatvoru nekoga ko je kriv za neku lošu privatizaciju, za pranje novca ili za bilo kakvu zloupotrebu. Ja sam jedan od najzainteresovanijih za to, jer je njihovim radom od 2004. godine na ovamo kompromitovano ono zbog čega sam ja ušao u politiku i kompromitovano ono za šta su se borili mnogi ljudi koji su dali svoj život za ostvarivanje te politike i kompromitovano je ono za šta su se borili ljudi, za te svetle ciljeve 05. oktobra. Ja imam najveći interes da oni koji su iskompromitovali sve te ideale i sve te ciljeve, što pre budu iza brave. Moj povratak u politiku ima za cilj i to. Pretpostavljam da su ove reči predlagača amandmana potvrda mojih prethodnih reči i da znače da se ovaj amandman povlači, jer nisam čuo ni jedan argument zbog čega bi trebalo da ne piše u zakonu da Agencija pre zaključenja ugovora pribavlja od nadležne organizacije za sprečavanje pranja novca mišljenje o nepostojanju istog takvog dela. Što se tiče borbe protiv kriminala i korupcije, ona je sve samo ne na rečima u protekle dve godine, zato što su irelevantne međunarodne organizacije našu zemlju svrstale 2012. godine na 86. mestu po borbi protiv kriminala i korupcije, zadnji u Evropi, među poslednjima u svetu, da smo 2014. godine napredovali 14 mesta i da smo sada 72, ali ono što nećete čuti od mene, nećete čuti ni od jednog čoveka koji se odgovorno bavi politikom, a to je to slanje iza brave. Iza brave ne šalje politika, iza brave ne šalju narodni poslanici. Nije ovo sudnica. Niti sudimo, niti branimo bilo koga. Neću se mešati u pravosudne i istražne organe naše države zato što na tako nešto politika nema pravo. Ono što je politika donela, ono što je SNS donela, ono što je gospodin Aleksandar Vučić doneo je politika nulte tolerancije za kriminal i korupciju i da u toj borbi protiv kriminala i korupcije zaštićenih nema, ma koliko novca imali, ma koliko bili ili se vratili ili da li su u politici ili koju člansku kartu imali. To je politika SNS i Aleksandra Vučića, kao i da svako radi svoj posao i da u tim istragama, koje su bar u 24 sporne privatizacije završene istrage, sudski procesi, niti imam pravo, niti ću uticati. Izvolite. Potvrđujem utisak da ovaj amandman ne treba da bude prihvaćen. Ponavljam da ne možemo da prihvatimo usmeno obrazloženje koje smo upravo dobili, jer je načelne vrste i ne daje nijedan dobar razlog zašto bismo prihvatili nešto što podrazumeva eliminaciju obaveze da se uradi provera od strane Agencije za sprečavanje pranja novca, što nije u saglasnosti sa predloženim pismenim obrazloženjem, koje je takođe načelne vrste.

Izvolite. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, ovaj amandman je otvorio pitanje borbe protiv korupcije i pranja novca. To je svakako jedno važno pitanje. I kanali korupcije i kanali pranja novca obično nađu neke prečice i neke puteve koji nisu u legalnim okvirima. Možda bi bilo u ovu raspravu važno uključiti i odgovor na jedno pitanje koje se ovih dana postavlja, a na koje mnogi nemaju odgovor. Pretpostavljam da ministar Vujović ima, a tiče se mogućih indicija da u Srbiji kroz formu isplata enormnih zarada menadžerima se pere novac. Naime, imamo najave i izveštaj od prošle godine da su pojedini radnici, menadžeri primali mesečne plate od preko 200.000 evra. Ovo pitanje ne zavisi od bilo koje političke opcije, nego je pitanje ministru i njegovim saradnicima, pošto vidim da će ministar verovatno biti novi ministar finansija, da proveri da li je taj metod isplate plata preko određenog iznosa, uz oporezivanje od svega 10% do 15%, stvorio mogućnost pranja novca, jer postoje kompanije koje na taj način izvlače novac sa računa, ponekad oštećujući i poverioce kroz isplate plata menadžerima i taj realno mali oporezivi deo je najbolji način da se novac skloni sa računa.

To nije individualni slučaj već masovna pojava. Vraćam se na početak, kanali novca su našli neki put, našli određenu rupu u zakonu i na taj način se izbegava oporezivanje tih sredstava. Možda je to odgovor otkud tolike visoke menadžerske plate.

Mislim da je to odavno primećeno. Mislim da je ovo dobro pitanje i da ono može da se pojavi u najskorijem roku pred poslanicima Skupštine, ali u nekom drugom svetlu, ne kao deo ovog člana. Mislim da ovaj član potvrđuje želju predlagača da se mišljenje Agencije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma primeni u svim zakonima. Mislim da bismo to trebali da uvedemo kod poreskih zakona. Drugim rečima, da uradimo sve da se to ne dešava. Hvala vam na sugestiji. Hvala. Dame i gospodo, uvaženi predsedavajući, ovo je ključan zakon, kao što smo rekli, za spas naše privrede i da konačno steknemo uslove za ekonomski razvoj. Istina je da svi poslanici mogu podneti sijaset amandmana i da o njima možemo raspravljati, ali što se tiče ovog amandmana i samog predlagača, čuo sam ovde divne stvari i zaista vam čestitam, a to je što se zalažete da konačno oni koji su odgovorni za neuspele privatizacije dođu tamo gde im je mesto, da odgovaraju za to. Drago mi je što ste vi borac, iskreni borac za jednu zdraviju srpsku ekonomiju. Nije mi jasno kako ste bili na listi tih koji su odgovorni za te privatizacije. Da li je to bio samo trenutak u kome ste hteli da uđete u ovaj parlament, jer govorite da se borite za srpsku ekonomiju i da konačno odgovaraju oni koji su je upropastili, a znamo ko je u većinskom delu odgovoran za to, a posle odete na njihovu listu i uđete u ovaj parlament? Trebali ste možda ići kao nova stranka, stranka koja nudi nove ideje, a videli smo danas 95 amandmana koje nudite, a to je – briše se. Gospodine Jovičiću, pustite ko ide u koju stranku, to nije predmet rasprave. Hvala na zabrinutosti za političku sudbinu političke ideje i političke organizacije koju ja predstavljam i vodim. Mislim da, evo sada da budem ne skroman, to nije potrebno, jer deset godina sam bio van politike, vratio sam se u politiku. Bio sam na listi sa ljudima od kojih niko nije, koliko ja znam, ovde ni gospođa Čomić ni drugi članovi stranke koja je bila na toj listi, optužen za bilo kakvo krivično delo, niti se protiv njih vodi bilo kakav istražni postupak. Za razliku od nekih članova ili članova porodice u vašem poslaničkom klubu, neki su u bekstvu, neki su tamo, neki su vamo, neku su malopre govorili o privatizaciji, pa ih nema. Gospodin Stevanović, ako se ne varam, i gospodin Nikolić koji su učestvovali u privatizaciji po starom zakonu, koje ja znam iz nekih drugih stranaka, kada su se zdušno zalagali za primenjivanje svega onoga što vi i ja sada osuđujemo zajedno. Prema tome, ne sekirajte se za moju političku sudbinu, a poruka biračima je i za prošle izbore, a to je već prošlo, ali za buduće, kada glasate nemojte da brinete o sudbini političara, brinite o svojoj sudbini. Kada glasate definišete svoju sudbinu, a ne sudbinu ovog ili onog političara.

Ja prema vama imam posebne simpatije. Možda gospodin Živković u tih deset godina, u tom svom odmoru od politike, nije video da stranka na čijoj je listi bio, omogućila da neki ljudi koji će završiti tamo gde im je mesto i za koje će se sprovesti postupak, da su im omogućili da na račun svih građana, svih nas dođu do nekih benefita i do neke privatizacije, a koje su bile korumpirane, da zahvaljujući tim ljudima, koji vode tu listu, Srbija je došla do te mere u tešku situaciju, da je nezaposlenost porasla sa 14% na 26% Rekao sam da ste vi borac za jednu zdravu srpsku ekonomiju, ali mi je samo malo zabrinjavajuće i čudno kako ste baš otišli na tu listu. Možda ste mogli na neku drugu, s obzirom da je od te stranke posle bilo još nekoliko stranaka koje se takođe zalažu za bolju srpsku ekonomiju. Baš ste otišli kod Dragana Đilasa i kod gospodina Pajtića, a znamo da u Vojvodini imamo „Razvojnu banku Vojvodine“, fond koji je opljačkan, jednu regiju koja je bila najbogatija, a danas je najsiromašnija. Samo sam zbog toga doveo u sumnju vašu nameru, ali imate šansu da pokažete da vaše namere jesu čestite i poštene u ovom sazivu, jer trajaće još tri i po godine. Hvala vam.

To je očigledno izazvalo interesovanje koje govori o kvalitetu tih amandmana i o razmišljanju o tome da, ako se slažemo oko toga, nam je zajednički cilj, a to je da se na neki način nađe spas za tih 85,90,100 hiljada ljudi koji su ostali u tih 600 i nešto preduzeća. Ako nam je to zajedničko, vi mislite da to treba da se reši novim predlogom zakona, a mi smatramo da je taj novi predlog zakona samo jedna estradna manifestacija, da je to u stvari reciklirani stari zakon, koji je mogao doslednim sprovođenjem da dovede do istog cilja, a za koji se i vi zalažete. Ovo je set zakona od tri zakona, gde mi podržavamo dva. Zakon o stečaju, na žalost, danas jeste jedini lek za najveći broj preduzeća koja su ostala ne privatizovana. To je jasna ekonomska logika i to se uči u zabavištu za ekonomiste. Tu nema nikakve sumnje da je naša namera dobra, a da ovde želimo da ukažemo da, kažem još jednom, reciklirani estradni zakon neće doprineti, a u njemu se, ne namerom ministra, ali bojim se nečijom tuđom namerom, stvaraju uslovi za korupciju. Potpredsednica Vlade je rekla da ne postoji zakon koji apsolutno isključuje mogućnost korupcije. To je vrlo opasna izjava i to dolazi iz Vlade koju vi branite i koju vi predstavljate. Mislim da je to jedna opasna izjava i da ne možemo tako da govorimo. Zakoni ne smeju da budu fleksibilni. Osnovni cilj zakona je da bude vrlo jasan i precizan. Fleksibilnost zakona je bezakonje, a vi se zalažete za fleksibilnost u ovom zakonu. Reklamiram član 107. stav 1. Mislim da je prekršeno dostojanstvo, odnosno prekršili ste član 107. stav1. zato što govornika niste opomenuli kada se krajnje zlonamerno ophodio prema nekim narodnim poslanicima poslaničke grupe SNS, generalizujući neke stvari na celu poslaničku grupu, sa dovoljno hrabrosti da se polemiše sa ljudima koji nisu u sali, a bili su do malopre i doći će ponovo.

U prošlom sazivu Narodne skupštine, u jednom teškom danu i na jednoj teškoj sednici za SNS, smo ukinuli imunitet narodnom poslaniku Draganu Tomiću, narodnom poslaniku SNS da bi pravosudni organi mogli ne smetano da obavljaju svoj posao. Da li i jedna stranka u dosadašnjem delovanju može da se pohvali takvim odnosom, takvim stavom?

Morate narodne poslanike, koji se takvih stvari late da opomenete i da oduzmete reč, da uvedete ovu sednicu u normalne tokove. Jesam za to da se suoče stavovi, mišljenja u 94 ili 194 ili milion i 94 amandmana, ali pominjanje na ovakav način, ne utemeljeno na istini, je zaista neprimereno Narodnoj skupštini. Moram da priznam da nisam shvatio svrhu reklamiranja Poslovnika.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja u ovom famoznom članu 13. ne vidim ništa loše. Traži se da se ispita poreklo kapitala kojim treba nešto da se privatizuje. Ne znam šta je tu sporno. Da li je sporan onaj deo da neki koji su bili umešani u velike trgovine sa duvanom za vreme vlade od 2001. do 2003. godine, kad kupiše neke od najozbiljnijih poljoprivredno industrijskih kombinata? Mislim da su neke cigarete „Fast“ bile u pitanju. Isto tako, da li je ovo surogat zakon u odnosu na prethodni Zakon o privatizaciji, odnosno na onaj koji je donet još 2002. ili 2003. godine, ne mogu tačno da se setim, kada je vrednost kapitala, predmeta privatizacije i njegova početna cena utvrđivana knjigovodstvenom vrednošću kapitala, koji je po 10 puta manji od stvarne tržišne vrednosti kapitala, a onda je početna cena bila 20% ili 1/5, znači jedan pedeseti deo tržišne vrednosti kapitala? To je bilo prepisano i u naredni Zakon o privatizaciji, i tako se privatizovala srpska privreda. Sada kada kupite nešto sa mnogo manje novca nego što stvarno košta, pravite ekonomsku računicu. Možda je bolje da otpustite radnike, da zaustavite delatnost predmeta privatizacije, i da pravite stambene zgrade na imovini predmeta privatizacije. Jer, Bože moj, mnogo brže će da zaradi novac, ili da preprodaje proizvodne delove rascepkane na više celina, da bi se na taj način više novca steklo. To su rezultati Zakona o privatizaciji koji se brani ovim amandmanom na član 13. To su najveća dostignuća koja smo postigli u dosadašnjoj privatizaciji. Zato što je neko nešto kupovao jeftino u bescenje, sumnjivim kapitalom, jer nikad nije radio u toj delatnosti. Nije imao dodirnih tačaka sa tom delatnošću, ne zna ništa o tome. Bilo je bitno da jeftino kupi, novcem sumnjivog porekla, i da proda što je god moguće skuplje, bez obzira kakva je sudbina tih radnika. Odatle tih 400 hiljada novih nezaposlenih. Za to možda možemo da krivimo i one koji su kupovali takva preduzeća, ali mislim da su mnogo odgovorniji i one vlade koje su predlagale takve zakone, i oni poslanici koji su podržavali i takve vlade i takve zakone. Zato i mislim da ovakav amandman ne treba prihvatiti. Na naziv iznad člana 14. i član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman, a odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, poštovani ministre i poštovani gosti, mi smo podneli amandman na član 14. i povodom rasprave o ovom amandmanu, hteo bih da napomenem dve dodatne stvari, koje ja mislim, mogu da budu važne. U našem pokušaju da predstavnike Vlade ovde, pre svega ministra, ubedimo do kraja ove amandmanske rasprave, da možda ipak odustane od ovog predloga Zakona o privatizaciji. Što se tiče člana 14. nismo zadovoljni obrazloženjem koje je dala Vlada. To je ono obrazloženje koje je stajalo i u obrazloženju za podnošenje predloga Zakona o privatizaciji, gde se kaže – da je stabilno makro ekonomsko okruženje i odgovorna ekonomska politika, zapravo ono što sada obezbeđuje da se usvoji novi zakon o privatizaciji, i onda će sve da se reši. Mi smatramo da te ocene nisu tačne. Mogu ovde, povodom rasprave o ovom amandmanu samo da pokažem da sama činjenica da smo imali jednog ministra privrede, pa sada ministra finansija, pa sada neku vrstu rokada u Vladi nakon izbora, govori o tome da stabilizacija i odgovornost nisu neke kategorije koje možemo da vežemo za usvajanje ovog Predloga zakona o privatizaciji. Druga stvar, moram samo da kažem gospodi narodnim poslanicima, npr. u članu 14. ako u prvom stavu piše – učesnik u postupku privatizacije ima pravo prigovora na zakonitost sprovedenog postupka u roku od osam dana od dana održavanja postupka. To što mi kažemo da i ovaj stav kao i svi stavovi ovog člana treba da se brišu, to ne znači da nužno smatramo da je sadržina nekog stava loša ili neprihvatljiva, nego tada usmeravamo narodne poslanike ka postojećem Zakonu o privatizaciji koji podrazumeva uglavnom takve stvari, i ako ne usvojimo ovaj zakon ne ostajemo na čistini. Imamo postojeći zakon kojeg možemo da se pridržavamo. Hvala vam. Reč ima narodni poslanik Vladimir Petković. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, na član 14. Zakona o izmenama i dopunama zakona o privatizaciji nezavisni narodni poslanici su podneli amandman koji je apsolutno ne prihvatljiv, a moram i da naglasim, besmislen, kao i svih ostalih 94 amandmana na Zakon o izmenama i dopunama zakona o privatizaciji. Jednostavno, bez adekvatnog obrazloženja u smislu amandmana nisu adekvatni da možemo na ovaj način o njima da raspravljamo.

Jasno je definisano da je rok na prigovor osam dana, da se prigovor podnosi nadležnom ministarstvu preko Agencije za privatizaciju i jasno je precizirano da se odgovor dostavlja u roku od osam dana i da svako pravno lice koje podnese prigovor ima pravo da se žali i pokrene postupak kod nadležnog suda. Mislim da je namera podnosioca amandmana bila da na neki način oduzme vreme rada ovog parlamenta, a mislim da nam je vreme jako dragoceno i da bi to trebali u narednom periodu da poštujemo, da se ne desi da nam vreme protekne na način kako je to bilo prethodnih 12 godina. Ono što bih takođe želeo posebno da naglasim, tačno je, jedan od prethodnih govornika je jasno rekao da izbor poslanika na predlog amandmana je njegov slobodan izbor. Apsolutno se slažem, ali na ovaj način, mislim da nećemo doći do konkretnog predloga u smislu amandmana, jer amandman služi da bi neke propuste, ako postoje u zakonu ili nešto što nije predviđeno zakonom implementirali u sam zakon. Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Amandman na član 14. sam htela da podnesem u istom tekstu, da se briše, ali želim da postoji mera prigovora. Nisam uspela da nađem dobru formu kojom bih promenila amandman, ali je ova rasprava o njemu povod za razjašnjenje od kojeg svi mogu da imaju korist. Radi se o stavu 2. člana 14. koji kaže – prigovor se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove privrede, preko Agencije.

Da li znači da Agencija može da odluči koji prigovor će biti prosleđen ili ne, što sumnjam da je ideja člana zakona. Da li znači da Agencija mora biti obaveštena da bilo koji učesnik ima tužbu, jer to podrazumeva posle upravni spor? Šta znače reči da se prigovor podnosi ministarstvu, a preko Agencije? Ne može to podzakonskim aktima. Mislim, ako bude to odgovor, onda ću vas ja podsetiti da Rezolucija o zakonodavnoj aktivnosti Republike Srbije, koja je doneta u junu 2013. godine, obavezuje sve predlagače da podnesu podzakonske akte zajedno sa predlogom zakona ili obaveštenje zašto ne može. Ali, mislim da je ovo važno zbog mogućnosti sporova, kojim se ja ne nadam, i zbog toga što podnosilac prigovora posle ima po drugim zakonima osnova za upravni spor. Dakle, šta znači da se prigovor podnosi Ministarstvu za privrede preko agencije? Dame i gospodo, ovo je reč o čistom drugostepenom postupku u članu 14. predloga zakona, koji, između ostalog, je regulisan Zakonom o upravnom postupku, jer mnogi zakoni se oslanjaju na taj upravni postupak i tu je regulisano. Sada zamislite sledeću situaciju da se direktno upućuje prigovor nadležnom ministarstvu. Nadležno ministarstvo kada dobije prigovor u nekom roku mora da uputi zahtev agenciji da dostave spise po tom predmetu prigovora, pa onda da odlučuju, pa da vrate nazad samo spise, ali ne i rezultat prigovora ili kako ćemo već o tome da raspravljamo. Znači, normalan put je da se uputi prigovor organu koji je doneo određen akt, a on je dužan da sa svim spisima preda prigovor drugostepenom organu koji odlučuje. Mislim da je to toliko regulisano i toliko postoji pravna praksa, Zakon o upravnom postupku je mislim jedan od najstarijih zakona koje imamo. Tu je apsolutno sve regulisano. Problem je možda kod upravnih sudova koji čini mi se nisu u stanju da sprovode Zakon o upravnom postupku, ali to je neka druga tema. Po amandmanu gospođo Čomić? Ne znam zašto ministar neće da mi da odgovor. Ako je bilo nekih reči da nešto nismo bili dobri, šta da vam radim, vi ste ministar, ja sam narodna poslanica. Obrazloženje koji je dao kolega narodni poslanik ne smatram ničim obavezujućim za bilo koga, nego ipak insistiram vaš odgovor, jer mislim da je to zajednička korist. Dakle, preko agencije uputiti prigovor šta znači i kako će agencija postupati? Ako ovde kažete to jasno, mislim da smo svi na dobitku, šta god bio odgovor, pogotovo što to može da bude izvor mnogih sporova, nepotrebnih za tumačenja stava o kome govorimo. Želeo bih da dam kratak odgovor, iako ovaj predlog nije podnet u formi amandmana i prema tome ne javlja se predmetom diskusije direktne. Amandman je samo da se briše ovaj član. Želim da vam odgovorim, u postojećoj praksi agencije agencija se javlja prvostepenim organom, ministarstvo se javlja drugostepenim organom, kao što je kolega već objasnio. Prigovori drugostepenom organu se upućuju preko prvostepenog organa, prema tome, žalba se podnosi preko agencije kao prvostepenog organa, ministarstvo odlučuje kao drugostepeni organ u ovoj situaciji. Ako želite pismeno obrazloženje mi ćemo vam poslati. Hvala. Na naziv iznad člana 15. i član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Hvala lepo. U ovom članu koji naravno da je postojao i u aktuelnom zakonu se definiše kako se plaća privatizacija i plaća se naravno dinarima i devizama. Teško da bi moglo da se nađe neko treće rešenje. Naravno da tražimo brisanje, ne zato što smo protiv toga da se privatizacija plaća nego zato što je besmisleno da se reciklira jedno dobro rešenje u zakonu koji je inače, ponavljam, mogao da bude dobar da je zakonito sprovođen. Da pročitam ponovo ono što sam izvukao malopre iz obrazloženja za odbijanje našeg amandmana. Da ponovim – ideja predloga zakona je da predložene metode, modeli i mere se primenjuju samo kod preduzeća sa održivim poslovanjem. Pitao sam šta to znači? Ministre, čekam odgovor. U tom smislu sprovešće se još jedna procena održivosti poslovanja. Šta to znači? Ko to sprovodi? A koja će zajedno sa informacijama iz pisma o namerama potencijalnih investitora poslužiti kao osnov za donošenje odluke o modelu, metode mera kod preduzeća sa održivim poslovanjem. Tri puta se pominje jedan izraz koji ne znamo šta znači, a koliko ja mogu iz ovoga da vidim, iz pisma o namerama nekoga ko želi da nešto kupi Vlada će preko svojih nadležnih tela da izabere kojim modelom će biti vršena privatizacija, a to opet zavisi od nečije procene, ne znamo čije, da li ta preduzeća mogu održivo da posluju ili ne. To je mačka u džaku, to je tamni vilajet. To je toliko fleksibilno da možete da ga motate na bilo koju drugu stranu i to je problem u ovom zakonu, jedan od osnovnih problema, a to je da mogu da se stvore uslovi za korupciju. Konačno, ja sam dvojici prethodnih ministara za finansije i privredu rekao da ne ulaze u ovu Vladu, jer će posle šest meseci da izađu iz nje sa osećanjem da su prevareni i ne bih voleo da se to desi vama. Da li još neko po ovom amandmanu želi reč?

Pošto predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, upoređujući predloženi Zakon o privatizaciji i upoređujući ga sa datim amandmanima stiče se utisak da se radi o ozbiljnom radu, ali ako dublje pogledamo značaj ovog zakona, šta omogućava, šta donosi privredi i zaposlenima u Srbiji, ima se jasan uvid da je cilj bio opstrukcija i neozbiljan i neodgovoran rad na amandmanima samo da se odloži jedan ovako važan dokument koji je potreban pre svega prirodi Srbije. Nije ni čudo što se traži brisanje svakog ponaosob, od jedan do 94, ako vidimo podnosioce koji traže brisanje ovih članova, znamo da su obrisali privredu Srbije, pa nije ni čudo što traže i brisanje ovih zakona, jer verovatno je to u njihovom cilju. Ono što je najopasnije, pokušava se da se okrivi SNS i Vlada Srbije koji se trude da ovakvim predlozima i ovakvim zakonima učine sve ono što je moguće kako bi privreda u Srbiji krenula sa mrtve tačke. Svakako da nikako ne mogu da podržim ovaj predlog amandmana, a verujem ni svi ozbiljni ljudi i poslanici u ovom visokom domu. Hvala.

Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, gospodine Arsiću, poštovani gospodine ministre i gosti, smatram da se evo već i do sada, a mi smo stigli do amandmana na član 16. Predloga zakona o privatizaciji, pokazalo koliko je veoma dobro da se temeljno bavimo sadržinom predloženih tačaka jednog zakona koji je ovde došao u Skupštinu. Nije naša namera da odložimo vremenski usvajanje ovog predloga zakona, naša je ideja bila ovde od prvog dana, kada smo se prvi put obratili i ljudima koji su došli ovde iz Vlade i iz različitih agencija, da ubedimo njih u toku nekoliko dana koliko imamo za raspravu da oni odustanu od ovog predloga zakona, i to činimo i sada. Druga stvar, mi smo smatrali, i to je važno ovde negde da se evidentira, da pristup „zakon radi zakona“ neće da nas usmeri ka onim ciljevima koji su definisani u obrazloženju usvajanja ovog zakona, odnosno predstavljanja ovo predloga zakona u Skupštini Srbije. Mi smatramo i treću stvar vezano za član 16. Ovde se čulo da ne treba možda da se neguje ovakav pristup, da se podnosi toliki broj amandmana, jer se troši struja u Narodnoj skupštini, a samim tim se troši i novac poreskih obveznika, a to znači građana Srbije. Ta logika, gospodo, mislim da nije dobra, jer tom logikom, ukoliko je dosledno sledimo, možemo da dođemo do zaključka da možda parlament uopšte ne bi trebalo da radi jer će da se troši neka struja, a to će sve da plati neki građanin Republike Srbije. Gospodo, demokratija jeste skup model, ali je najjeftiniji i najbolji od svih i ovde to treba da negujemo, a ne da je ugrožavamo. Izvolite. Poštovani predsedavajući, stav 3. ovog člana govori o tome da ministar nadležan za poslove privrede propisuje visinu i vrstu troškova koji se priznaju u visini stvarnih troškova iz stava 1. ovog člana. I kasnijim članovima vrlo važnu ulogu u sprovođenju ovog zakona ima ministar nadležan za poslove privrede, kako se kaže. U članu 92. govori se o potrebi da se u roku od 30 dana od dana donošenja ovog zakona donesu svi podzakonski akti. Sada postoji velika bojazan kod nas, s obzirom da ćemo u narednih nekoliko dana ostati bez ministra privrede, jer smo juče u skladu sa zakonom dobili obaveštenje da je ministar koji sada obavlja posao ministra privrede predložen za ministra finansija, ko će raditi ovaj vrlo odgovoran posao i da li će ovim zakonom predviđeni rokovi moći da se ispune, kao ovaj koji govori o tome da način za utvrđivanje troškova određuje ministar nadležan za poslove privrede. Šta ćemo da radimo, pošto tog ministra verovatno od sledeće nedelje neće biti, a rokovi će početi da teku? Osam dana od objavljivanja ovaj zakon stupa na snagu i možemo da dođemo u situaciju da ne mogu da se ispoštuju rokovi i da ceo ovaj obiman posao oko završetka privatizacije, što je predviđeno ovim zakonom, ne bude urađen na vreme i da na početku upadnemo u jedan cajtnot koji do kraja, s obzirom na jako kratke i dinamične rokove, nećemo moći da ispunimo. Tako da, mislim da je vrlo važno da Vlada nađe odgovor na to i nađe rešenje za novog ministra privrede, ukoliko se ostvari ono što nam je premijer kao poslanicima poslao inicijativu da se ministar privrede, Dušan Vujović, imenuje za ministra finansija. Hvala. Izvolite. Pridružujem se ocenama da uporno radimo ovo na pogrešan način, odnosno da ni ovaj amandman ne treba da bude prihvaćen iz svih razloga koje smo čuli danas. Nažalost, moram da konstatujem dodatno i na obrazloženje da se demonstrira konstruktivnost, da to ne radimo, uporno ne radimo ceo dan. Konstruktivan pristup bi svakako bio pristup koji omogućava da se konkretno rešenje, koje zaslužuje da bude popravljeno na bilo koji način, popravi konkretnom merom i sa jasnim pristupom kako bi se to uradilo, a to svakako nije brisanje iz opštih razloga. Inače, dosadašnja praksa rada u ovom sazivu je mislim i više nego jasno pokazala da predstavnici skupštinske većine nemaju problem sa takvim pristupom, kada je postavljen na pravi način, da smo u mnogo navrata uspeli da se usaglasimo oko stvari za koje se postigla zajednička volja, da smo nedvosmisleno usmereni ka boljitku za naše građane, da nemamo problem sa tim odakle predlozi potiču, ali svakako način, pogotovo ovaj koji se demonstrira danas čitav dan, nije pravi i definitivno nije nešto što je na ponos onome ko ga primenjuje. Izvolite. Poštovani predsedavajući, moram da kažem da uopšte ne razumem predlagača ovog amandman, jer gospodin Pavićević nam je malopre održao predavanje o demokratskim principima, a ni jednom rečju nije pomenuo ni amandman, niti ste obrazložili svoj amandman.

Da li se još neko javlja po ovom amandmanu? (Ne) Na naziv iznad člana 17. i član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstva smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Izvolite. Hvala, predsedavajući. U članu 17. se definiše kuda idu sredstva od privatizacije, kao što pratite, nadam se, pa znate. Naravno da je to bilo sadržano i u aktuelnom zakonu i naravno da ću i ovde da upotrebim izraze „reciklaža“, to znači na jedan malo drugačiji način, pod nekim drugim rednim brojem člana zakona se praktično na isti način obrađuje ista materija. Ovo je dobra prilika da, kada se već priča o tim nekim lošim i dobrim iskustvima iz privatizacije, podsetim da su prihodi od privatizacije 2003. godine bili preko dve milijarde dolara i da je to, uz „Telekom“ koji se desio nekoliko godina kasnije, mislim 2007. godine, najveći prihod od privatizacije i da svi ti tada privatizovani pravni subjekti ili kompanije i dan danas rade i spadaju svi među prvih deset poreskih platiša za budžet Srbije. To je i, čini mi se, premijer u ekspozeu istakao i naveo neke od njih. Tako da, to vam je još jedan dokaz da je postojeći zakon, pre svega onaj njegov izvorni tekst, bio sasvim dobar okvir za rešavanje ovog problema koji sada imamo, a to je tih 600 i nešto neprivatizovanih preduzeća, od kojih smo čuli i na odboru da bar šezdesetak ne možete da nađete na adresama, da su dvadesetak-tridesetak zaštitne radionice za invalide koje nisu predmet privatizacije, da je tridesetak i nešto na Kosovu, što znači da i tamo ne možemo da ih privatizujemo, i da je praktično od onoga što je ostalo, a to je negde oko 400, bar polovina spremna za stečaj sutra. Tako da, samo da ne podižemo ovom diskusijom i ovim zakonom velika očekivanja kod tih skoro 100.000 ljudi. Nažalost, tu nema neke velike dobre sudbine. Hvala. Da li se još neko javlja po ovom amandmanu? (Ne) Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Milan Korać. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstva smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 17. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstva smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predstavnici Vlade, naš amandman je bio vezan za takođe raspodelu sredstava po osnovu prihoda od privatizacije. U prošlom zakonu i u ranijim zakonima o privatizaciji jasno je bilo definisano da se 10% sredstava uplaćuje Republičkom fondu nadležnom za penzijsko i invalidsko osiguranje, zatim 50% sredstava izdvojiće se za finansiranje i restrukturiranje i razvoj privrede na teritoriji Republike Srbije, 5% sredstava po osnovu nadoknade licima čija je imovina nacionalizovana, 5% za razvoj lokalne infrastrukture, 30% će se rasporediti posebnom odlukom Vlade, ali ono što je za nas najvažnije, u slučaju da je sedište subjekta privatizacije na teritoriji AP Vojvodine, 50% tih sredstava izdvojiće se za finansiranje i restrukturiranje i razvoj privrede na teritoriji AP Vojvodine. Mi smo inicijalno dali ovaj amandman i vezano za kapital, ali i za imovinu. Znam da u slučaju da se prodaje imovina nije moguće da se ovako raspodela vrši s obzirom da se tu sprovodi nekakav fingirani stečaj, te i poverioci moraju da se namire iz tog proces, tako da smo dali ispravku i ostalo je da se odnosi samo na društveni kapital. Mi bi želeli da kada dođe na red, a nadamo se da će doći i Zakon o finansiranju AP Vojvodine da se ova materija malo bliže uredi, ali za sada bili bi srećni ako bi se prihvatio ovakva naš amandman.

Izvolite. Samo kratko, prihvata se ispravljeni predlog amandmana za ovaj član. Da li još neko po ovom amandmanu želi reč? (ne) Na naziv iznad člana 18. i član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, poštovani ministre, poštovani gosti, podneli smo amandman na član 18. koji se tiče javnog poziva za prikupljanje pisama o zainteresovanosti. U tom članu se sada opisuje, šta sve taj javni poziv sadrži. Sada imam dve napomene, dodatne u odnosu na sve što smo do sada pričali o našim amandmanima, a vezano za član 18. Gospodin Orlić je malo pre rekao da meni, gospodinu Živkoviću nedostaje konstruktivnosti u skupštinskim raspravama, a naročito, pretpostavljam danas. Smatram, gospodine Orliću, da smo načinom na koji smo obrazlagali sve amandmane na sve predloge zakona koji su došli u Skupštinu do sada pokazali ne samo konstruktivnost, nego jednu strašnu želju da svi zakonski predlozi budu najbolje mogući. Niko ovde nije podneo više amandman od nas dvojice. Nijedan od tih amandmana nijedan poslanik vaše stranke nikada nije podržao. Smatram, gospodine Orliću, da je to nekonstruktivnost sa te vaše strane. Mi smo ovde ubedili sve razumne ljude, oko vozačke dozvole, kada je bio onaj predlog zakona o izmenama Zakona o saobraćaju, da se ne skraćuje na osam godina nego na 10 godina i to smo toliko dobro argumentovali ovde i nije to prihvaćeno. Gospodine Orliću, mi smo i ovde podneli sve ove amandmane i saopštili prekjuče, kada smo imali raspravu u načelu, da ćemo uložiti svu svoju energiju da i ovaj zakonski predlog, a sada u članu 18, učinimo mnogo boljim odnosno najboljim. Mi upravo to sada i radimo. Zato smatram da nije u redu zamerati nama dvojici na nekonstruktivnosti, koji smo već glasali za Predlog zakona o savetima nacionalnih zajednica, glasaćemo za Predlog zakona o stečaju, ali za Predlog zakona o privatizaciji nikako. Gospodine Pavićeviću, po Poslovniku je zabranjeno direktno obraćanje narodnim poslanicima i ja vas molim da se te odredbe Poslovnika pridržavate ili ću u budućnosti morati drugačije da reagujem. Izvolite. Zahvaljujem. Biće kratko i definitivno u duhu dobre prakse mesta na kom se nalazimo. Konstruktivnost mora da bude sagledana ne samo u želji da se postigne određeni efekat, već u tome da li pružate način da se određeni efekat zaista postigne ili ga eliminišete u startu. Nije dovoljno deklarativno izaći sa pričom – želimo najbolje. Hajde da vidimo da li to zaista može da se postigne u praksi na način na koji se radi. Ovakvim pristupom, mislim na današnji, i ne želim uopšte da prenosim bilo kakvu zamerku i da provlačim krivicu kroz situacije koje su se događale u prošlosti ili će doći u budućnosti, prema svakoj situaciji treba da se odredimo pošteno, onako kako stoji u momentu kada se nalazi. Dakle, za sve što se postigne dobro zajedničkim snagama, svaka čast, za sve što će se postići dobro zajedničkim snagama, takođe svaka čast. Ali, imamo problem sa današnjim pristupom. Nije kvalitet današnjeg pristupa sadržan u broju amandmana. Ne može da ih bude ni previše ni premalo. Pitanje je šta se u njima nalazi, kako glase i šta sa sobom povlače. Nije konstruktivan pristup davati zamerke a pri tom ne pružiti mogućnost da se, ako postoji potreba, te zamerke usvoje. Pristup sa – briše se sve, ne pruža tu mogućnost i mislim da je to i samom predlagaču više nego jasno i da nema potrebe da obrazlažem nešto što i on sam dobro razume. Ovakvim pristupom se ne ostavlja prostor da se, ako treba, nešto zajednički reši. Ovakvim pristupom ostavlja se samo prostor da se iznova o nečemu govori, bez mogućnosti da se završi drugačije do, da ponovim i ovom prilikom, da se amandman odbije jer ne pruža drugu mogućnost.

Vi ste taj koji ste izazvali pravo na repliku.

Nema potrebe da ga pitam.

Izazvali ste repliku.

Molim vas, imaćete priliku još da diskutujete i da sklopite taj odgovor. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Gospodine ministre, skoro celo pre podne slušamo obrazloženja podnosilaca amandmana i mislim da ovaj amandman koji je podnet na član 18. oslikava, ako tako mogu da kažem, svu besmisao podnošenja ovakvih vrsta amandmana, sa istim obrazloženjem za svaki amandman. Ako pročitamo član 18, ne želim da ga čitam, mada građani Srbije ne znaju na šta se on odnosi, odnosi se na potrebnu dokumentaciju za obavljanje privatizacije, za koju je potrebno oglas koji će se održati za privatizaciju i dokumentacija koja je potrebna da podnosilac zahteva za privatizaciju podnese. Šta tu nije dobro? Podnosilac amandmana traži da se to briše. U jednom trenutku su podnosioci dosadašnjih amandmana rekli šta su hteli da postignu. To bi i svi mi ostali, a verovatno i građani Srbije koji pošteno i pozitivno misle, verovatno se pitaju šta su podnosioci amandmana hteli da postignu ovim amandmanima, a to je da se zakon o privatizaciji, koji je sada na redu i o kome diskutujemo, povuče iz procedure, da nastavimo sa starim Zakonom o privatizaciji koji je doveo do svake kriminalne privatizacije u svim ovim godinama koje su iza nas, do svih nelegalnih i kriminalnih privatizacija. Znači, to biste hteli da postignete, da ovaj zakon povučemo, a da se nastavi da se prljavim novcem i na nelegalan način otkupljuju sva preostala, nažalost, vrlo malo preostalih, preduzeća koja ova zemlja ima.

Mislim da je to nepošteno i nekorektno sa vaše strane. Da li se još neko javlja po ovom amandmanu za reč? Izvolite. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre i ostali predstavnici Vlade, poštovane kolege, nažalost, nijedan od predloženih amandmana ne sadrži ne samo valjano, nego uopšte ne sadrži obrazloženje, što znači da suštinski nije podnet u onom obliku u kojem bi trebalo da bude podnet. Zato smo imali prilike da, prilikom obrazlaganja svakog od podnetih amandmana, čujemo da je cilj podnošenja svakog od, do sada diskutovanih amandmana to da se ubedi Vlada Republike Srbije da odustane od teksta predloženog zakona, te da ostane na snazi stari Zakon o privatizaciji, odnosno do sada važeći. To se, nažalost, neće desiti. Zašto? Zato što je dosadašnji Zakon o privatizaciji bio najveće zlo koje je moglo da pogodi Republiku Srbiju, jer pre donošenja i stupanja na snagu ovog zakona, preduzeća su, možemo da kažemo, barem životarila, a i građani Srbije su koliko-toliko životarili, danas nažalost samo dišu vazduh. Prema tome, mi nećemo podržati i SNS i ja u danu za glasanje nećemo podržati niti ovaj, niti bilo koji od predloženih amandmana od strane Nove demokratske stranke. Zahvaljujem. Prvo, kada je u pitanju podnošenje amandmana, postoje po Poslovniku skupštinski odbori koji razmatraju da li su amandmani u skladu sa Poslovnikom, pravnim sistemom i Ustavom Republike Srbije. To što govorite o nekom amandmanu, i imate pravo da pričate o njemu, znači da je on u skladu sa Poslovnikom, pravnim sistemom i Ustavom Republike Srbije. Šta je predlagač hteo da kaže sa amandmanom gde piše – briše se, to je njegovo pravo, njegove političke borbe. To važi za sve poslanike. Ja vas molim da to pravo poslanika poštujete i kažite kada već neki poslanik hoće da neki član izbriše, pročitajte bar šta hoće da izbriše.

Na naziv iznad člana 19. i član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Član 19. govori o tome ko pokreće postupak privatizacije, subjekte privatizacije i to je za društvenu imovinu je ministarstvo nadležno za poslove privrede. Što se tiče javnog kapitala, tu se pokreće inicijativa Vlade, nadležnog organa AP ili lokalne samouprave. Bolje rešenje je bilo u prethodnom zakonu zato što je bilo više inicijatora procesa privatizacije, a ne samo Vlada ili nadležni organ lokalne samouprave ili AP. Zato, između ostalih razloga, i to je razlog što tražimo brisanje ovog člana. Hvala prethodnici koja je ukazala i mislim da je prva shvatila šta je naš cilj. Da, naravno, naš cilj jeste da pokažemo da je ovaj zakon pokušaj da se kroz velike fanfare i,da ponovim još jednom, estradu, prikaže kao reformski nešto što je inače reciklaža i prepakovanje postojećeg zakona. Naravno da kriminalne radnje vezane za privatizaciju ne proističu iz Zakona o privatizaciji, nego proističu iz kršenja Zakona o privatizaciji i drugih zakona koji su bliski ovoj oblasti. Konačno, uz svo poštovanje posle 100 dana ili malo više koliko smo ovde, ja bih vas molio da zapamtite koja stranka se kako zove. Moja stranka se zove – Nova stranka. U narednih dvadesetak godina ćemo vas vratiti u klupe… opozicije, pa ćete imati vremena da pišete prave amandmane koje nam sada preporučujete.

Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da je prethodni govornik povredio dostojanstvo Narodne skupštine. Uzmite bilo koji materijal Narodne skupštine Republike Srbije i videćete da gospodin Živković i njegov kolega nisu poslanici Nove stranke, nego su poslanici van poslaničke grupe. Poslanik Nove stranke će biti onda kada Nova stranka na izborima, nekim budućim, pređe cenzus.

To je sada njegov problem zašto je sebe doveo u takvu situaciju, ali prosto da ne bi bilo nesporazuma, Nova stranka nema poslaničku grupu u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Gospodine Martinoviću, niste opredelili koji član Poslovnika je prekršen, pa samim tim smatram da nisam ni dužan da vam dam odgovor na vaše reklamiranje Poslovnika. Na reklamiranje Poslovnika nemate pravo na repliku.

Po Poslovniku, dr Aleksandra Tomić. Uvaženi predsedavajući, član 107. stav 1. kaže da – govornik na sednici Skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Ne možete akte koje donosi najviši zakonodavni organ, koji se zove Narodna skupština nazivati otpadom, jer reciklaža je postupak sakupljanja, sortiranja i tretiranja otpada. Ako pričamo o reciklaži, onda pričamo o Narodnoj skupštini, onda se bavimo time da kvalifikujemo dokumenta, zakone, predloge, amandmane u otpad. Prema tome, time urušavamo Narodnu skupštinu, njeno dostojanstvo i ja vas molim da reagujete na vreme. Da li tražite da se u danu za glasanje izjasni Skupština?

Izvolite. Ja bih molio uvaženog prethodnog govornika i sve druge da pogledaju u monitor. Osim mog lika u dobrim godinama, imate tamo i moje ime i imate naziv stranke kojoj pripadam. Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne) Na naziv iznad člana 20. i član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, poštovani ministre, poštovane gošće, mi smo podneli amandman i na član 20. Predloga zakona o privatizaciji koji se tiče popisa i procena. Mislim da je današnja rasprava, pa i ovaj deo gde ja sada obrazlažem ovaj amandman dobar pokazatelj, koliko je važno da se svi narodni poslanici i poslanice pripremaju za naše skupštinske rasprave, tako što će svaki član zakona temeljno da čitaju, da budu informisani o tome, pa da onda budemo sposobni da menjamo. Gospodin Mijatović je malopre rekao da to što mi radimo da je to potpuno besmisleno. Poštovani predsedavajući, ja vam se zahvaljujem na komentaru od malopre, kada ste mi skrenuli pažnju kao jedan saobraćajac, da ja ne smem direktno da se obraćam narodnim poslanicima, a vas molim da gospodinu Mijatoviću kažete da besmisleno znači u suprotnosti sa zdravim razumom.

Dakle, dve su stvari koje nas dvojica, Zoran Živković i ja kao poslanici Nove stranke u Skupštini Srbije, hoćemo da ostvarimo i amandmanom na član 20, jedan je, i gospođa Simić je to veoma dobro razumela, hoću sada to ovde da joj kažem, obaranje ovog predloga zakona. Nećemo da ovaj predlog zakona bude usvojen, ali druga stvar jeste informisanje građana Srbije i o tome šta piše u predlozima zakona. Ovde zakoni stižu po hitnom postupku.

Zamolio sam kolege narodne poslanike, čak i ako piše da se nešto briše da pročitaju šta se to predloženim amandmanom briše. Isto i vi kao podnosilac, predlažem vam, ne morate naravno, da i vi to isto uradite. Izvolite. Hvala lepo gospodine predsedavajući. Ako se potpuna bezidejnost pretoči 95 puta sa istim obrazloženjem, onda je to, kolega, potpuna besmislica. Da li se još neko javlja na podneti amandman? (Ne.) Na naziv iznad člana 21. i član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Da li neko želi reč? Izvolite. U ovom članu se definiše da Agencija predlaže da Ministarstvo nadležno za poslove privrede, model i metod privatizacije rok od 45 dana, kaže, ako je iskazano interesovanje investitora prihvatljivo i ako je održivost poslovanja subjekta privatizacije pozitivno ocenjeno, to je i ono što sam već čitao u tekstu obrazloženja.

Da li se još neko javlja po ovom amandmanu? Izvolite. Dakle, da ponovim samo kratko, smisao ovog zakona koji ste izgleda propustili da primetite je da se rešava problem koji već postoji, a da se ne izmišlja problem, rešava se problem 584 preduzeća koja se nalaze u portfolio za Agencije za privatizaciju, 161, odnosno 162 preduzeća koja su ušla u status restrukturiranja zato što nisu uspela da završe proces privatizacije i osposobljavanja za normalni ekonomski život na osnovu starog Zakona o privatizaciji. Znači, slučaj opravdanja ovog zakona i cilj ovog zakona je jasno definisan. Drugo, Agencija je u svom dosadašnjem poslovanju, posebno u sklopu ovog zakona, vrlo jasno definisala šta to predstavlja, znači da citiram ovaj član zakona, šta predstavlja održivost poslovanja subjekta privatizacije? To je sposobnost da se proizvodi i prodaje proizvod ili usluga na tržištu, gde će prihodi biti veći od troškova, dovoljno veliki da se pokriju svi ostali izdaci, uključujući plate radnika, amortizacija, normalno poslovanje, što će vam svaki udžbenik iz ekonomije objasniti i pokazati. Prema tome, tamo je navedeno od prodaje proizvoda na tržištu, menadžment, radna snaga, tehnologija i svi ostali elementi koji obezbeđuju kontinuirano poslovanje isključivo se finansijske teškoće iz prošlosti, pošto ovaj zakon nudi mogućnost da se finansijski problemi, uključujući probleme potraživanja države, komercijalnih poverilaca, zaštićenih poverilaca da budu rešeni u toku procesa privatizacije. Prema tome, ako je potrebno da objašnjavamo podzakonskim aktima i aktima Agencije, to ćemo vrlo rado uraditi, to je vrlo jasno definisano. Ako tu nešto nije jasno, to nije stvar zakona, to je stvar podzakonskih akata, metodologije Agencije i standardne ekonomske analize.

To znači da je održivost poslovanja subjekta privatizacije to da subjekt privatizacije, odnosno firma, privredno društvo, proizvodi ili pruža usluge i njih naplaćuje na tržištu tako da ostvaruje veći prihod nego što su troškovi. U čemu je problem onda sa tom firmom? Zašto ona ima probleme? Čemu onda zakon koji treba da spasi tih 600 firmi od problema, ako one mogu da posluju na način na koji ste vi rekli? Zašto nisu do sada našli nekoga da ih privatizuje? Naravno da to to znači u jednoj široj definiciji, ali tome apsolutno nije mesto u ovom zakonu, jer da jesu takve, oni bi već odavno bile privatizovane i radile bi vrlo profitabilno. Izvolite. Znači, rekao sam, postoje realni ekonomski uslovi, to je prodaja proizvoda ili usluga sa troškovima koji su niži od prihoda, rekao sam, ne uzimajući u obzir finansijske teškoće. Uzmite primer „Galenike“, ona ima aktivu koja vredi, ona ima proizvod koji može da proda, ima proizvodne troškove koji su manji od prodajne cene, ali ima finansijske troškove koji su višestruko veći. Ona ima dva i po puta veće obaveze od vrednosti aktive. Da bi mogla ta aktiva da funkcioniše, neko mora u procesu privatizacije da ponudi dokapitalizaciju i rešenje problema dva i po puta većih obaveza finansijskih troškova. Znači, došlo je zbog poslovnih promašaja, zbog nagomilanih obaveza iz prošlosti, itd. Znači, upravo ovaj zakon pokušava da reši situaciju u kojoj postoji zdrava ekonomska osnova, ali se dogodila finansijska situacija koja je preduzeće stavila u situaciju koja može da se rešava bilo stečajem, bilo privatizacijom. Ovde pokušavamo da rešavamo pre stečaja, zbog toga što se u stečaju sve prodaje „na parče“ Znači, ovde nije samo hala u pitanju, nisu u pitanju samo oprema, nego je u pitanju znanje „Galenike“ Istraživanja godinama, „Galenika“ ima određeni broj proizvoda koji nam potencijalni investitori govore da može da se prodaje na određenim tržištima. Ako bi „Galenika“ otišla u stečaj, ona bi se prodavala kao hala, kao pojedinačne mašine, itd. Ako bi se rešilo u procesu privatizacije, onda bi se kupovala imovina sa tim znanjem, sa tim nematerijalnim delovima aktive koja bi ostala u delatnosti, koja bi sačuvala zaposlenost, ako ne u celini, onda najvećim delom. To je bitna razlika. Mogli smo na početku u stvari da posvetimo malo vremena da objasnimo suštinu. To je suština razlike prodaje imovine koju ovaj zakon nudi, a koji prethodni zakon nije nudio. On je nudio samo prodaju kapitala. Kod „Galenike“ je kapital negativan. Ona prodajom kapitala ne može da se privatizuje. Ako izdvojimo tih 100 i nešto miliona procenjene aktive i tome dodamo mogućnost da neko investira 30-40 miliona, rešimo problem 250 miliona, koliko već imaju dugova u ovom procesu, onda „Galenika“ za koju svi želimo da preživi, može da preživi. Ako ode u stečaj, onda ćemo prodavati tu halu u kojoj će neko pravi hotel, stanove itd. Mislimo da je to propuštena šansa za Srbiju. Sve ovo vreme pričamo samo o tome da „Galenika“ dobije realnu šansu, da nastavi da proizvodi lekove, sve one koje znamo od detinjstva, dobre lekove, dobre antibiotike, koji mogu da se prodaju kod nas i u drugim zemljama, gde Srbija ima ovlašćeni pristup.

Primer „Galenike“ je jako dobar i naravno da niko normalan ne želi propast te firme, pa ko god da je u ovoj Srbiji, ali je ta „Galenika“ došla u taj položaj zato što nije privatizovana po starom zakonu, u vreme kada nisu pravljene poslovne gluposti, egzibicije, namirivanje partijsko, klanovsko, kumovsko ili ne znam kako. Znači, mi imamo ceo segment farmacije koji je privatizovan. Sve ono što je imalo mesta na tržištu je opstalo i danas posluje jako dobro. Ono što je bilo mrtvo pre 20 godina, mrtvo je i dan danas. Prema tome, to je jedan problem sa tim primerom. Drugi je problem što najveći deo drugih firmi, da li je tu „Lasta“ i „Simpo“, sve ostale firme su firme koje teško mogu da se porede sa „Galenikom“ Konačno, pitanje ko plaća te dugove? Ko je time što je propušteno da se to privatizuje, po starom zakonu, u vreme kada je to trebalo da se radi, ko plaća sve te dugove? Ne plaća to Vlada. Ne plaća to ni država. To plaćaju građani Srbije. Prema tome, hajde da uzmemo tih par velikih firmi da stavimo na stranu i da mi objasnite ili bih ja mogao da me uputite na neki sajt, na neku publikaciju gde bih ja mogao da se upoznam sa tim šta je po kojoj metodologiji i po kojim standardima se vrši ocena održivog poslovanja subjekta privatizacije. Inače, ne sumnjam u dobre namere. To govorim vama, ministre, i vašim saradnicima, ne skupštinskoj većini. Hvala. Izvolite. Uvaženi predsedavajući, poštovani gospodine ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, za mene je ovaj amandman potpuno neprihvatljiv iz prostog razloga što u ovom članu 21. ko god je pažljivo slušao obrazloženje ministra apsolutno se vidi da su upotrebljeni svi elementi ekonomske i pravne struke. Ministar je to vrlo jasno pojasnio u svom razjašnjenju na postavljena pitanja. S toga, gledajući na prethodne amandmane, apsolutno ne vidim ni u jednom delu da predlagač amandmana zbilja ima bilo koje utemeljenje u bilo kom delu struke za koji se zalaže SNS, a i sam ministar je nestranačka ličnost, čije apsolutno iskustvo i sve stavove do sada iznete ja nisam mogao da čujem ni jednu činjenicu da opovrgne obrazloženje bilo ko ovde od prisutnih na bilo koji član ovog zakona, a da je utemeljen na principima ekonomske i pravne struke. Kad smo već kod struke, jedan od predlagača je i predavač.

Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, gospodine Arsiću, poštovani ministre, poštovani gosti, ja sam razumeo da je prethodni govornik mislio na mene kada je pominjao predavača koji nosi 95 amandmana, a da u svakom od tih 95 amandmana piše – briše se, briše se, briše se. Gospodo, pa ja bih i kao predavač u okviru, na primer, političke teorije, političke istorije i metodologije i političkih nauka to navodio, ovaj slučaj kao primer jedne dobre prakse delovanja jednog posvećenog narodnog poslanika u Skupštini Srbije, naročito kada nam predlozi zakona iz Vlade dolaze po hitnom postupku, svi do jednog, kada nas ujutru zatekne taj predlog zakona, kada nemamo vremena ni da pročitamo, pa da onda argumentovano raspravljamo o tim predlozima zakona i šta nama onda preostaje? Onda nama preostaje jedna borba snažna za to da, prvo, sebi obezbedimo vreme, da se upoznamo sa materijom, da znamo o čemu ovde govorimo. Pa mi smo ovde čuli danas i neku saglasnost oko nekih mogućih izmena. Da nije bilo ove rasprave, da nije bilo rasprave ovih 20 amandmana do sada, mi to ne bismo bili u stanju da uradimo. Gospodo, to je demokratija. Ovde je važno da vaši odgovori na ono što su naši amandmani budu dobri, a ja ne vidim da su ti odgovori dobri, ni vaši, ni Vlade u odnosu na ovaj Predlog zakona o privatizaciji. Hvala vam, gospodine predsedavajući. Zahvaljujem, gospodine Pavićeviću. Potpuno ga razumem i u mnogo čemu se slažem sa vama. Isto tako, predložio bih vam da izučite jedan drugi fenomen, a to je da je zakazana sednica Skupštine Srbije sa utvrđenim dnevnim redom, a zakoni nisu bili u proceduri u Skupštini Republike Srbije. Da li se još neko javlja po ovom amandmanu? (Ne.) Na naziv iznad člana 22. i član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući gospodine Arsiću, poštovani ministre, poštovani gosti, slediću vaše instrukcije, poštovani predsedavajući i zahvalan sam vam na pomoći oko toga, pre svega sada oko obrazlaganja ovog amandmana na član 22. Tri su stvari koje tu posebno hoću da kažem, ali samo radi narodnih poslanika možda, pošto imam sumnju jednu sada, koji možda nisu čitali sve ove članove, a i građana koji prate ovu Skupštinu. Članom 22. predviđeno je, u naslovu piše – izmena odluke o modelu i metodu i onda stoje dva stava. Stav 1. „Ako u sprovođenju postupka privatizacije nastupe okolnosti iz koji proizilazi da sprovođenje odluke o modelu i metodu nije moguće, Agencija može predložiti izmenu odluke o modelu i metodu subjektu privatizacije“ Odmah da kažem, nemam ja da smo u nekim redovnim okolnostima, boljim, primedbu na sadržinu stava 1. inače. Stav 2. „Na donošenje novih odluka o modelu i metodu primenjuje se postupak iz člana 21. ovog zakona, koji smo već obrazložili amandmanna član 21. prethodno. Mi samo smatramo da sve ovo, kao i mnoge stvari u ovom predlogu zakona, pa i ovo što piše u članu 22. već postoji. Da, zakone u ovoj Narodnoj skupštinine treba da donosimo radi marketinga, ni odluke političke ne treba da se donose radi marketinga. Zakoni ne smeju da postoje radi zakona, već radi uređenja i rešavanja izvesnih problema sa kojima se u društvu i u državi suočavamo. Nas dvojica samo smatramo i ceo dan pokušavamo samo to da objasnimo. Vidim da to neki poslanici razumeju, čak iz Napredne stranke, ali kažu da će ipak da glasaju protiv toga.

Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, u članu 8. jasno su definisani modeli privatizacije. Mi kada govorimo o modelima privatizacije kažete – prodaja kapitala, prodaja imovine, prenos kapitala, strateško partnerstvo. Mi ceo dan slušamo o modelima i o metodima. Gospodo iz opozicije, da li postoji jedan drugi metod i model sem ovih? Da vas podsetim, u ekonomskoj teoriji postoje dva modela. Oni imaju dve podgrupe. Kaže se, prvi model, model privatizacije putem prodaje. U novijoj istoriji govorimo o Engleskoj iz 1980. godine, kao početak tog modela, dva oblika – izdavanje akcija i prodaja imovine, primenjen u Nemačkoj, Mađarskoj. To je prvi model. Drugi model – akcijska i vaučerska privatizacija. Trećeg modela nema. Znači, ostavljena je mogućnost da se, kombinujući ta dva modela i te četiri podgrupe, nađe za svako preduzeće model koji će omogućiti sačuvanje što je moguće više tog negativnog kapitala, ako ga je moguće i sačuvati i sačuvati makar i jedno radno mesto. Ja ne vidim ništa sporno što se tiče modela i metoda privatizacije. Ako ekonomska teorija primeni neki novi koji primeni i bude praktična, vaši amandmani će imati smisla.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, gospodine Arsiću, poštovani ministre, poštovani gosti, saglasan sam sa gospodinom Kovačevićem. U dobrom delu njegovog govora, osim u onom delu koji čini zaključak njegovog govora. Pazite, ovaj model privatizacije, koji stoji u osnovi ovog predloga zakona, nije u smislu njegove filozofije, nekih principa, drugačiji model od onoga što je postojeći Zakon o privatizaciji i onaj koji je bio 2001. godine, a u pogledu člana 8, ne vidim nikakvo nerazumevanje. U pogledu člana 8, koji ste vi sada ovde pomenuli, mi smo već saopštili da članom 8, gde se predviđaju ti podmodeli, kako ste ih nazvali, ali u Predlogu zakona piše da su to modeli privatizacije. Jutros smo u raspravi imali primedbu na ovaj 4. podmodel – strateško partnerstvo. Pokazali smo da to strateško partnerstvo već jeste praktikovano na primeru „Fijata“, na primeru „Etihada“ Jutros smo rekli da je strateško partnerstvo dobar model za one države, demokratske, razvijene u kojima postoji sigurno obezbeđena vladavina prava. Ako nismo takva država, onda strateško partnerstvo može da bude veoma loš model. Ako nešto donosi opšte dobro, zašto bismo sakrivali to od građana Srbije i od narodnih poslanika.

Gospodine Pavićeviću, opet vas upozoravam na direktno obraćanje narodnom poslaniku.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Arsiću, povređen je član 107, odnosno prethodni govornik je doveo u pitanje dostojanstvo Narodne skupštine kada je rekao da Srbija nije demokratska država. Želim da mu skrenem pažnju na činjenicu da ova država ima Ustav i da u članu 1. Ustava Republike Srbije stoji - Republika Srbija je država srpskog naroda i svih građana koji u njoj žive, zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi, načelima građanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama i pripadnosti evropskim principima i vrednostima. Ovo što je rekao gospodin Pavićević je uvreda ne samo za Narodnu skupštinu, već je ovo uvreda za Republiku Srbiju i za sve njene građane. Mislim da se ovakvim rečima šalje veoma loša poruka onima koje pozivamo da ulažu u Republiku Srbiju. Zamislite kakav smisao imaju reči – Srbija je sve suprotno od demokratije i vladavine prava, od pravne države, a pozivamo i domaće i strane investitore da ulažu u jednu takvu nedemokratsku državu koja ne poštuje principe vladavine prava, koja ne poštuje ljudska prava itd. Vodite računa o rečima koje izgovarate. Možete da mrzite SNS do mile volje, možete da se ne slažete sa našom politikom, ali nema niko pravo da kaže da Srbija nije demokratska država i da Srbija nije država koja počiva na vladavini prava. Gospodine Martinoviću, smatram da nije bilo povrede člana 107. Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srbije. Tačno je da je kolega izgovorio to što vi sada tvrdite, ali ako kolega poslanik sedi u Narodnoj skupštini Republike Srbije i dobio je mandat na fer i demokratskim izborima, koji su održani pre nekoliko meseci, mnogo je više narušio svoje dostojanstvo i integritet, kao naučnog radnika i narodnog poslanika, kada se poziva na diktaturu, odnosno nedostatak demokratije.

Poslovnika, danas u vremenu od 16.00 do 19.00 časova, da će članovi Vlade odgovarati na poslanička pitanja, a dotle određujem pauzu. Sa radom nastavljamo u 19 sati i 10 minuta.